Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo prema najavljenom dnevnom redu, danas prva točka: - Končani prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakon o minimalnoj plaći, drugo čitanje. P.Z. broj 170 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava i Članka 172. u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona i amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molio bih predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona, s nama je poštovani državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Ivan Vidiš.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a da se još jednom konzultiramo oko onoga što se jutros dogodilo. Jutros sam se probudila osjećajući se vrlo darežljivom, pa sam svima u klubu ponudila da naruče što god žele na moj račun. Otvorila sam vrata, pozvala i sve ostale koje sam srela da naručuju što god žele. Da li vas to ponašanje podsjeća na nekoga? E pa to je modus operandi našeg premijera. On se osjeća velikodušno, a kada stigne račun očekuje da ga netko drugi plati. I upravo je to ono što se događa danas sa Zakonom o minimalnoj plaći. Naš je osnovni cilj naravno povećati životni standard naših građana. Međutim, ni posljednja povećanja minimalne plaće nisu dovela do toga jer je inflacija to povećanje pojela. Mi smo svi žrtve nekvalitetne ekonomske politike, prelijevanja iz šupljeg u prazno koja je dovela do toga da trenutno govorimo o situaciji u kojoj većina hrvatskih građana prima medijalnu plaću od 6.000 kuna i ne može si priuštiti osnovnu potrošačku košaricu koja košta 7.800 kuna. Ukoliko premijer zaista želi biti velikodušan onda on mora razmisliti kako da poveća tu plaću iz svoga džepa. Neka primjerice kao što mu govore poduzetnici digne neoporezivi dio na 5.000 kuna. Nema sretnog radnika bez sretnog poduzetnika. I ako oba ta faktora u društvu nisu zadovoljena sve ono što ide na štetu poduzetnika najviše će osjetiti naši radnici. Prije nego što odobrim stanku samo mi recite jel Nikola platio? [[Upadica: Sve riješeno.]] e bravo. Stanka je odobrena, ako će tako pratiti poduzetnici onda će vjerojatno dosta dobro proći koliko sam shvatio iz priče. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Peović, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta, a trebalo bi stanku stvarno u vremenu od pola godine da se pokuša na neki način reagirati i promijeniti štetne zakone koje donosimo iz dana u dan u ovom saboru sve češće. Ovo je zakon koji radnicima njih 52.000 na minimalcu neće donijeti ništa dobro. To je protuustavni zakon jer prije svega on ne donosi minimalnu plaću kao dostojanstvenu plaću što je zapravo zagarantirano Člankom 56. Ustava. On će i dalje frizirati ovaj zakon, ove izmjene zakona statistiku i tvrditi da se eto digla minimalna plaća na 50% prosječne odnosno 60% medijalne plaće. Zato ja nosim ovu majicu, mi ne obećavamo ništa i to ispunjavamo, to je HDZ, to je stranka istine iz Alan Forda koja ništa ne obećava ali to i ispunjava. Znači da bi plaća bila dostojanstvena Novi sindikat je izračunao ona bi trebala iznositi čak 10.400 kuna. Kada vi vežete minimalnu plaću uz bilo kakav postotak prosječne plaće onda recite iskreno hrvatskoj javnosti da je dostojanstvena plaća treba biti puno veća od prosječna plaća koja je i sama nedostojanstvena. I molimo ministra Aladrovića i njegove zamjenike danas ovdje da ne koriste izraz dostojanstven uz hrvatsku minimalnu plaću jer hrvatska minimalna plaća je sve samo ne dostojanstvena i neće se tako brzo očito to promijeniti dok HDZ vlada ovom državom. Sada je na redu kolegica Burić, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bismo još jedanput ukazali kako je institut minimalne plaće iznimno senzibilne prirode i upravo zbog toga mora mu se pristupati na vrlo ozbiljan i odgovoran način što Vlada RH i premijera Plenkovića i čini.

To je na godišnjoj razini nikad veći iznos povećanja od 10,3% i to je činjenica. Osim toga također moram kazati da je u mandatu ove vlade unatrag pet godina minimalna plaća povećana za 1.567 kuna odnosno u neto iznosu za 1.254 kune, to je povećanje pak za više od 50% u odnosu na 2016.g. i to su nepobitne činjenice, to su rezultati vlade premijera Plenkovića. A ako hoćemo usporediti to sa radom nekih drugih vlada, dakle onda valja kazati da je u mandatu vlade SDP-a minimalna plaća povećana za svega 179 kuna u 2015.g. za čak 11,94 kuna što je bilo uvećanje od 0,4% Stanka je odobrena. Vidim povreda poslovnika, kolegica Peović. Povreda poslovnika čl. 238. kolegica Burić vrijeđa inteligenciju saborskih zastupnika ponavljajući da je Kolegice Peović dobivate opomenu, nikakvo vrijeđanje zastupnika i nemojte molim vas takve formulacije koristiti jer to ne piše nigdje u poslovniku. To je vaša želja da se obračunate sa onim što je izgovorila zastupnica, dakle nije bilo nikakve proceduralne greške, vi se ne slažete sa sadržajem onoga što ona govori i to nije povreda poslovnika i molim vas da to ne činite. Dobivate opomenu. Kolega Grbin, izvolite.

Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim Predsjednik Vlade RH jučer je najavio povećanje minimalne plaće i realno gledano protiv toga ne može biti nitko. Minimalnu plaću u Hrvatskoj doista je potrebno povećati, ali ono o čemu trebamo razgovarati ovdje je kompletna politika plaća. Činjenica je da je od 2008.g. do početka ove godine minimalna plaća u RH porasla za tek 33%, iza nas su zemlje poput Luksemburga gdje se minimalna plaća mjeri u tisućama eura. Zemlje koje su nama slične poput Rumunjske, Bugarske ili Litve nama je minimalna plaća rasla 70% Zato što je činjenica da su plaće generalno u RH male, a kada tome pridodamo inflaciju koja nas pogađa, porast troškova života onda je jasno da niti prosječna plaća nije dostatna za život, a kamoli minimalna. Dvije minimalne plaće nisu dosta da pokriju jednu košaricu za jednu obitelj i to je činjenica. I mi zato moramo razgovarati o tome kako da povećamo plaće u RH od minimalne preko medijalne do prosječne kako bi osigurali da se u ovoj zemlji od svojeg rada može živjeti. Ovaj zakon tome generalno pomoći neće. Zbog toga smatramo da bi trebalo potpuno promijeniti pristup, prije svega minimalnoj plaći na način da se njen porast vezuje uz objektivne kriterije od porasta troškova života do porasta prosječne plaće, ali onda i poreznu politiku, politiku poreza na dohodak. Prije nekoliko godina kada smo mijenjali porez na dohodak pomogli smo onima koji imaju najveće plaće, pomogli smo za 1% zaposlenih u RH. Ajmo poreznu politiku promijeniti tako da pomognemo prije svega onima [[Upadica predsjednik: Hvala kolega Grbin.]] koji imaju najniže plaće. Tražimo stanku da se konzultiramo oko ovog igrokaza koji je danas priredio predsjednik vlade Plenković zajedno sa saborskom HDZ-ovom većinom. Danas će se ovdje događati jedna situacija u kojoj će po naputku velikog vođe HDZ-ovci braniti predsjednika vlade i raspravljati o minimalnoj plaći, a ta uredba je jučer bila na Vladi RH. Dakle, umjesto da se razgovara o onome što je bit, a bit je da ljudi u Hrvatskoj žive loše. Jedina izjava po kojoj će ministar Aladrović ostati upamćen u radu svom u radu unutar Vlade RH da je Hrvatska fenomenalno mjesto za život. I zaista jest fenomenalno mjesto za život za one koji imaju novac, ali sigurno nije fenomenalno mjesto za život za 600.000 umirovljenika koji žive sa manje od 2.400 kuna mjesečno. Hrvatska sigurno nije fenomenalno mjesto za život za pola zaposlenih, dakle negdje oko 800.000 ljudi koji rade za plaće koje su manje od medijana, dakle od 5.800 kuna. Hrvatska sigurno nije fenomenalno mjesto za život za 200.000 ljudi koji u Hrvatskoj ima ukupne prihode manje od 3.000 što zbog toga što ne mogu naći stalan posao, što zbog toga što su sezonski radnici, za njih Hrvatska nije fenomenalno mjesto za život. A u isto vrijeme troškovi života, hrane, režija, energenata rastu. Ministar Aladrović kojeg danas ovdje nema, izgleda kao da je zaboravio da je došao iz siromašne Slavonije, iz siromašne Požege, izgleda da je zaboravio kako ljudi tamo žive i da je jednostavno izgubio kontakt sa zdravim razumom. Savjetujem mu i vama u Vladi RH da odete pogledati kako ljudi žive u Slavoniji koju je napustilo preko 200.000 ljudi. Ministar Aladrović nije došao jer ima covid, to znadete dakle da javnost zna da nije došao jer je bolestan. Sada je na redu kolegica RAukar Gamulin, izvolite. Tražim stanku u ime Zeleno-lijevog bloka da bih ukazala na jednu činjenicu, a to je da se ovaj zakon od prvog čitanja do ove konačne verzije nije izmijenio osim u čl. 7., tamo je … stavke umjesto brojeva su stavljena slojeva ili nešto slično. Znači sve ove naše rasprave u saboru, svi naši prijedlozi, svi sati čitanja, proučavanja, davanja argumenata, prijedloga ne znači ništa. Čemu onda ovaj sabor, čemu onda rasprave, čemu prijedlozi, čemu amandmani, čemu uopće ta predstava i igra i to vrlo loša predstava? To vam mogu kao profesionalac reći, vrlo odgovorno, izuzetno loša predstava, sa izuzetno lošim glavnim glumcima, izuzetno lošim. Predstava demokracije koja to ni na koji način nije jer sve što je opozicija predlagala, sve što je dolazilo sa naših strana su razumni prijedlozi. Ne mislim da treba sve prihvatiti, niti je to moguće, ali da ostane kompletno isti tekst zakona to je nečuveno i zbog toga tražim stanku. Hvala. Sada je na redu kolegica Puljak, izvolite. Evo tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a, da bi upozorila na jednu stvar kad već govorimo o minimalnim plaćama, a to je da je najbolji način podizanja plaća općenito, minimalne a i plaća općenito, podizanje produktivnosti rada. Realne plaće stvaraju se u proizvodnji, a ne državnim odlukama. Iza nas su Bugarska, Latvija, Rumunjska i Mađarska. S druge strane zemlje kao što Austrija, Danska, Finska i Švedska nemaju zakonski reguliranu minimalnu plaću. O njima govorimo kao socijalnim državama, neki kažu čak da imaju socijalistička obilježja. U stvarnosti potpuno je drugačije. To su ekonomije u kojima je tržišno natjecanje oštro, razvijeno, ali i strogo regulirano. U kojima pravila vrijedne jednako za sve. Nema dakle kumova, nema stranačkih prijatelja. A kod nas stranka koja vlada državom upravo je osuđena za korupciju i u takvoj državi ne može se razviti gospodarstvo u kojem će radnici imati primjernu plaću i imati, da mogu dakle od nje i primjereno živjeti. Poštovani predsjedniče sabora tražim stanku u ime Kluba IDS-a. Naravno da smo za povećanje minimalne plaće, ali nismo za ovaj način na koji se to radi jer kao što je već i rečeno ovu razliku i ovo povećanje plaće platiti će poduzetnici. Mi danas imamo situaciju da ako imamo dvije odrasle osobe koje rade za minimalnu plaću koja će od 1. siječnja iznosit 500 EUR-a da si ne mogu osigurati ni minimalnu potrošačku košaricu. Imamo situaciju da će to izuzetno utjecati na tekstilnu, kožnu, drvnu industriju, a kada vidimo da su cijene sirovina rasle preko 20%, da rastu cijene energenata plina i struje, već imamo neke najave da je pitanje kako će te industrije to uspjeti izdržati. Hoće li se dogoditi još jedan egzodus radnika odnosno otkaza pa samim time i odlazak naših građana u neke druge države kada znamo da je glavni razlog upravo minimalne plaće. Kada će se početi ozbiljno govoriti o poreznim rasterećenjima? Kada će se početi ozbiljno govoriti o poticanju industrije, proizvodnje? Kada će se ozbiljno početi govoriti o poticanju izvoznih industrija? To su pitanja koja naši građani očekuju i to su jedini temelji stvaranja zdrave ekonomije, a ne ekonomije koja se temelji na turizmu. Jer budimo si iskreni da je ova turistička sezona nekim slučajem bila katastrofalna pitanje je kako bi uopće izgledao državni proračun i da li bi zemlja išla prema bankrotu. Odobrena je i ova stanka. Sada je na redu kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju 10 minuta. U Šibeniku u kvartu Baldekin ima jedna gospođa zove se Zrinka. I Zrinka radi u servisu za čišćenje i ona je na minimalcu. I kad je došlo prvo povećanje minimalca prije par godina njoj se plaća nije podigla niti lipu. Nije joj se podigla plaća ali joj se formalno na papiru smanjilo radno vrijeme. Ne radi više 8 sati nego radi 6 sati dnevno. Kad je došlo drugo povećanje minimalca opet joj se plaća nije podigla niti lipu, nego je ostala istovjetna, ali je ovaj puta radila 4 sata dnevno. Dakle, ovu mjeru koju ste vi dali lako je izigrati odnosno poslodavci izigravaju. Izigravaju na način da jednostavno radnike prijave na 6 ili 4 sata dnevno. Znači zapravo da smo mi naštetili, a ne pomogli toj najosjetljivijoj skupini. Naštetili, a ne pomogli. Dakle, oni što se tiče mirovinskog uplaćuju manje odnosno ne uplaćuju za puni, puna mirovinska davanja. Gledajte ovo je problem o kojem nitko ne govori, a problem zapravo kad ga sagledamo na pravi način je golem jer ti ljudi rade jednako, rade de facto 8 sati, a prijavljeni su na 4 sata. Ovo je jedna kozmetička mjera koja je zapravo PR potez ove vlade, a ako se ovo želi regulirati postoje načini, a to nije na ovaj način kako to trenutno pokušava napraviti vlada Andreja Plenovića. Javlja li se još tko?

Poštovane kolegice i kolege, sada ću ponovo pozvati poštovanog državnog tajnika Ivana Vidiša da uvodno predstavi konačni prijedlog zakona, izvolite. Samo držite dok se ne popiše.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći dio je sustavnog unaprjeđenja područja minimalne plaće posljednjih nekoliko godina. Nakon izmjena i dopuna prethodnog Zakona o minimalnoj plaći u 2017.g. iz iznosa minimalne plaće najprije su izuzeta povećanja koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Nastavno, sustav je dodatno unaprjeđen donošenjem novog Zakona o minimalnoj plaći koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. Novi je zakon preuzeo dobra rješenja iz prethodnog, te unaprijedio institut preciznijim i jasnijim odredbama koje su uredile način utvrđivanja minimalne plaće. Sve navedeno dovelo je do konstantnog rasta iznosa bruto minimalne plaće koje je kako je već u prvom čitanju naglašeno u mandatu ove vlade ukupno povećana sa 3.120 kuna koliko je iznosila 2016. na 4.250 kuna u 2021.g. Upravo danas će na sjednici vlade biti donesena Uredba o visini minimalne plaće za 2022.g. kom je minimalna plaća za slijedeću godinu kojem će biti povećana na 4.687 kuna i 50 lipa bruto odnosno na 3.750 kuna u neto iznosu. To je povećanje od 10,29% odnosno 350 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Od 2016.g. minimalna plaća je ukupno povećana za 1.567 kuna i 50 lipa odnosno za 1.254 kune u neto iznosu tj. za 50,24%, a udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći od siječnja do srpnja ove godine je 49,21%, dok je u medijalnoj plaći za srpanj ove godine 60,19% Intenzivna događanja na području tržišta rada digitalizacija, brze fluktuacije radne snage, robotizacija i pojava novih oblika rada, te pojava pandemije bolesti Covid-19 tijekom 2020.g. osvijestile su potrebe da se području rada posveti dodatna pažnja, te se uz realizaciju mjera za očuvanje radnih mjesta pristupi unaprjeđenju pravnih propisa koji uređuju radne odnose. Radnici koji obavljaju poslove koji zbog jednostavnije složenosti i potrebne niže razine obrazovanja predstavljaju niske plaće posebno su osjetljiva skupina na tržištu rada i zadatak je države pružiti im odgovarajuću razinu zaštite ne narušavajući ujedno zakone tržišnog natjecanja. Upravo tome služi institut minimalne plaće. Tijekom prvog čitanja prijedloga ovog zakona u saboru većina primjedbi nije se odnosila na predmet ovog zakona već se odnosila na visinu minimalne plaće i mogućnosti da se njome pokriju osnovni životni troškovi. Iako se visina minimalne plaće ne uređuje Zakonom o minimalnoj plaći već uredbom Vlade RH. Novine koje se uvode ovim zakonom utjecati će na visinu primanja radnika koji rade za minimalnu plaću, a dodatno će se proširiti prekršajna odgovornost, te osnažiti nadležnosti inspekcije. U prijelaznim odredbama konačnog prijedloga zakona ostavljeno je dovoljno vremena do 1. veljače 2022. da se ukoliko postoji potreba izmijene Ugovori o radu s obzirom na odredbu kojom se minimalna plaća mora ugovoriti u bruto iznosu. Dodano vezano za primjedbe iz prvog čitanja, a koji se odnose na izuzimanje dodataka, želimo naglasiti kako su odredbe ovog zakona usklađene s Općim propisom o radu. Slijedom toga su iz iznosa minimalne plaće izuzeta sva povećanja koja radniku pripadaju temeljem općeg propisa poput povećanja za otežane uvjete rada, prekovremeni rad, rad noću, nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koje je zakonom određeno da se ne radi. Također, vlada ovim zakonom poduprla je intenziviranje kolektivnog pregovaranja i pokazala puno povjerenje u socijalni dijalog kojeg smatramo iznimno važnim pri uređenju radnih odnosa. Zaštita radnika se proširuje uvođenjem nadzora nad isplatom minimalne plaće i minimalnih povećanja plaće ugovorene kolektivnim ugovorom, a čija je primjena proširena odlukom ministra nadležnog za rad. Mogućnost ugovaranja minimalne plaće kolektivnim ugovorom u iznosu od 95% od iznosa iz uredbe institut je koji postoji u Zakonu o minimalnoj plaći od 2008.g. i koji se prema našim saznanjima nikada nije koristio. Navedeni institut postoji kao zaštitni mehanizam radnih mjesta u slučajevima kada dolazi do ozbiljnih poremećaja u poslovanju, ali je važno naglasiti da se ne može dogovoriti bez sindikata. Tako primjerice u kolektivnom ugovoru za graditeljstvo postoje odredbe koje daju mogućnost u slučaju pogoršanja gospodarske situacije u graditeljstvu smanjenja najniže osnovne plaće za najjednostavnije poslove na iznos koji ne može biti manji od 95% iznosa minimalne plaće utvrđene posebnim propisom. Također svaka ugovorna strana može podnijeti prijedlog za korekciju najniže osnovne plaće u slučaju porasta troškova života ili inflacije veće od 5% Smatramo da će se ovako izbalansiranim zakonom postići odgovarajući pozitivni učinak na tržištu rada i zaštititi najranjivije skupine radnika, onih koji primaju minimalnu plaću. Zahvaljujem na pozornosti. Sada ćemo krenuti s replikama, prvi je na redu kolega Grmoja, izvolite. Poštovani predstavniče vlade iako vi iz vladajuće većine kao pokvareni gramofon ponavljate koliko se podigla minimalna plaća činjenica je da 51.000 ljudi u Hrvatskoj dakle s minimalnom plaćom živi zapravo i da su potopljeni u siromaštvu. Oni primaju po ovom vašem novom prijedlogu 3.750, a minimalna potrošačka košarica danas je 7.800 kuna. Još prije 3 godine Državni zavod za statistiku je rekao da je prag rizika od siromaštva 5.300 kuna, prije 3 godine. Dakle, prije ove inflacije, prije rasta cijena i svega ostaloga. Shvaćate li da evo kao mlad čovjek ovdje danas promovirate jednu tragediju i to predstavljate kao nekakvo postignuće? Izvolite odgovor. Ono što želim naglasiti da kada gledate 2016. kad je minimalna plaća bila 2.040, 2.496 kuna od toga smo sigurni da se nije moglo živjeti. Ne postoje laka rješenja, postoje reforme, postoje održiva povećanja i mi vjerujemo da je ovo jedno od takvih rješenja. Znači minimalna plaća je porasla za 50,24% od početka mandata ove vlade. To je napravljeno održivo u dogovoru sa socijalnim partnerima i na input stručnjaka. Ponavljam, lakih rješenja nema, ali smo mi sigurni da se materijalni položaj mora osnažiti i to se reflektira u ovom želji i onome što je učinjeno na rastu minimalne plaće. Na našoj strani su podaci, naravno da treba to reći, mi imamo, mi smo sigurni da su ovo velika povećanja i kad bi gledali prošlu godinu ovo bi bilo drugo najveće povećanje minimalne plaće u EU poslije Latvije. Mislim da to puno govori o tome koliki je ovo iskorak. Sada je na redu kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani članovi ministarstva, u 2022. godini minimalna plaća će biti 3.752 kune to je skok sa dosadašnjih 3.400 kuna za 10,3% Poslodavci su nezadovoljni, a sindikati oduševljeni. Prije 5 godina nezaposlenost bila 13,3%, danas je 7,3% 7,3% je nezaposlenih, da li imate podatak koliki deficit radne snage, koliko brojčano uvozimo radne snage, a koliko je domaćih radnika nezaposleno odnosno koji ne rade i istovremeno dobivaju različite vrste naknada? Kada se radi o socijalnoj dimenziji, ono što govore iz oporbe imam osjećaj da namjerno zaboravljaju na imovinski cenzus, a vežu se samo na [[Upadica: Hvala vam.]] dohodovni cenzus.

Dakle, nakon što je došlo do izmjena u Zakonu o strancima mi vidimo da je ogromna potražnja za radnom snagom. Taj domaći bazen radne snage mi pokušavamo iscrpiti, ali je očito da ne postoji dovoljna količina radnika koje naše gospodarstvo treba. Htio bih naglasiti da na današnji dan imamo oko 120.000 osoba u evidenciji nezaposlenih što dovoljno govori. A isto tako možda nekoliko podataka koji govore o onome što se događa na tržištu rada, a to je rekordan broj osiguranika odnosno zaposlenih koji smo imali ove godine kada smo prešli prvi put nakon 2008. milion i 600 tisuća osiguranika. Kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, ja bih volio malo da taj čardak spustimo na zemlju i da ne bude negdje između neba i zemlje. Vrlo konkretno, zamislite da živite sa suprugom u jednom stanu i da imate samo jedno dijete, natalitet nam je nikakav, ali evo da vama olakšam državni tajniče, i da primate 3.750 kuna minimalac, plaćate stan 2.000 kuna, režije telefon, komunalije, ostalo 1.000 kuna, plaćate javni prijevoz 300 kuna, imate dijete koje ide u školu, pa hrvatskom narodu treba Aladin i ona čarobna svjetiljka i to svaki mjesec da tri želje ovako napravi i da izađe da taj mjesec imaju što jesti, da taj mjesec imaju zadnji prijevoz, da taj mjesec imaju nešto odjenuti. Dakle o čemu mi pričamo?

Da se spustimo sa čardaka, znači kao vlada operiramo u realnim ekonomskim okolnostima. Prema tome, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju tu uvijek postoje magični štapići. I ne može se povećati minimalna plaća bez da se vodi računa o kretanjima na tržištu rada i ukupnom gospodarstvu. Kao što sam rekao, ovo je zaista veliko povećanje, rekordno zapravo u RH. I kad pogledamo povećanja do 2016. godine ona su znala biti zaista skromna. Prema tome, ovo je realno, ovo je održivo i opet kažem kada pogledamo koliko je minimalna plaća u neto iznosu bila 2016. odnosno praktički 2.500 kuna, mislim da to puno govori o tome koliki je interes vlade da se razina minimalne plaće digne i skočila je za 50,24% kao što sam naveo. To su veliki iskoraci, ali utemeljeni na održivim politikama i na onome što se događa u našem gospodarstvu. Poštovani državni tajniče vidimo da oporba naravno da negoduje vezano za najveće povećanje minimalnih plaća u povijesti RH. Negoduje za povećanje mirovina, povećanje prosječnih plaća, 52.000 novih radnih mjesta naspram prošle godine. Negoduje zato što njihove vlade to nikada nisu uspjele, nisu uspjele u puno boljim vremenima RH i negodovat će bez obzira što sve to ide u korist hrvatskih građana, ali građani su ti koji vide, osjete i koji će znati vidjeti tko radi, a tko priča floskule. Međutim, ono što je bitno reći da osim ove minimalne plaće otvaramo priču sa socijalnim partnerima, otvaramo priču stvaranja novih kolektivnih granskih ugovora i to će omogućiti da minimalne plaće budu različitih cenzusa. Već sada imamo kolektivne ugovore u graditeljstvu gdje će za najsloženije poslove minimalna plaća iznositi preko 11.000 kuna. Izvolite odgovor. Kada govorimo o radnim mjestima ipak treba spomenuti kada govorimo o realnostima i situaciju koju smo imali sa potresima i covidom. Uvijek treba uzeti u obzir da je upravo vlada svojim vrlo snažnim mjerama spriječila val otpuštanja, znači procjene su bile svako peto pa svako šesto radno mjesto. Na kraju preko 700.000 radnika je koristilo naše mjere za očuvanje radnih mjesta odnosno praktički svaki drugi radnik. U prijedlogu ovog zakona htio bih se osvrnuti na to, da ideja je staviti odnosno namjera veći naglasak na kolektivno pregovaranje kako bi socijalni partneri po primjeri što ste naveli ugovora kolektivnog ugovora u graditeljstvu dogovorili i veće plaće u odnosu na onu koja je propisan uredbom, pa tako drugoj skupini radnika u kolektivnom ugovoru koji ste spomenuli je već minimalna plaća na 4.800 kuna. Tako da svakako želimo staviti naglasak na socijalni dijalog jer smatramo da je to izuzetno bitno kod određivanja plaća i prepustiti njima da odrede i druge stvari. Da se ne lažemo premijer Plenković je još jednom kao što inače uobičava gurnuo ruku duboko u poduzetnički džep i sada se s tuđim novcem hvali svojom velikodušnošću. I da se ne lažemo i da ne stvaramo krivu sliku, ne postoji sukob između poduzetnika i radnika, postoji samo loša ekonomska politika prelijevanja iz šupljega u prazno koje su žrtve i poduzetnici i radnici jer sve što se događa poduzetnicima na kraju na svojim leđima osjećaju radnici i obrnuto. Jedna od takvih politika prelijevanja iz šupljeg u prazno u kojoj će stradati obje društvene skupine upravo ova.

Znači jedan od argumenata koji sam više puta čuo ovdje danas je da mi kao vlada ili ministarstvo na svoju ruku donosimo ova povećanja. Opet stavljam naglasak na to da je prvo i prvo vezano uz ovo što ste pitali vezano za artikle, postoji stručno povjerenstvo koje je dalo impute o tome koliko bi trebala ići gore minimalna plaća. Nadalje, kada govorimo o situaciji na tržištu rada, opet kažem postoji cijeli niz drugih mjera kojima se omogućilo novo zapošljavanje, samozapošljavanje i zapošljavanje ranjivih skupina, uzmimo samo mjere aktivne politike zapošljavanja da ne govorim stalno o očuvanju radnih mjesta kroz koju je u zadnjih pet godina uloženo 5 milijardi kuna, a zaposlilo se 160.000 ljudi ili recimo mjeru samozapošljavanja kroz koju se zaposlilo 20.000 ljudi. Prema tome, ovo je samo jedan od mehanizama koji vlada koristi da bi ljudima omogućila da se zaposle, da pokrenu svoj posao i da u osnovi pogotovo kada govorimo o mladima, pošto ste to spomenuli da imaju puno kvalitetniju priliku integracije na tržište rada. Izvolite povreda poslovnika zastupnica Selak Raspudić. Čl. 238. omalovažavanje zastupnika. Uvaženi tajnik mi nije odgovori na pitanje, ja sam vrlo konkretno pitala u jednoj namirnici, zdravoseljački da vas razumiju reci te mi u kruhu, u mlijeku, u ulju u čemu god hoćete koliko si toga s obzirom na rast minimalne plaće ljudi mogu više priuštiti u odnosu na prošlu godinu ili koliko će moć za godinu dana, dakle vrlo konkretno to ljude zanima šta si mogu više kupiti.

Poštovani državni tajniče Vidišu. Dakle, danas se na sjednici vlade donosi odluka o povećanju minimalne plaće za 2022.g. koja će iznositi 3.750 kuna i bit će uvećana za 350 kuna u odnosu na ovu godinu. Bez obzira što to mnoge žulja to je najveće povećanje na godišnjoj razini ikad, ikad. U proteklih pet godina ova je vlada povećala minimalnu plaću za sveukupno 1.567 kuna odnosno 1.254 u neto iznosu što je također rekla bih značajan iskorak posebice ukoliko to stavimo u suodnos sa prethodnom vladom SDP-a koja je povećala minimalnu plaću za svega 179 kuna. E sad moje pitanje prema vama državni tajniče, budući da sa ministrom Aladrovićem vodite iznimno zahtjeva resor zanima me što još poduzimate vezano uz jačanje [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] socijalne zaštite i sigurnosti ljudi koji imaju manje? Hvala. Pa htio bih naglasiti da osim ulaganja o kojima sam danas govorio mi i u sljedećoj godini planiramo što se tiče tržišta rada ulaganje od preko milijardu i 200 milijuna kuna u nove poslove, pogotovo s naglaskom na one u zelenim i digitalnim sektorima. Znači još bih jedanput ponovio možda je bitno da gledamo zapravo prosjek u prosječnoj plaći koji smo sad dostigli na 50% i u medijalnoj 60% što je bio jedan od programskih ciljeva vlade. Što se tiče prosječne plaće htio bih istaknuti to još jedanput danas znači da je ona trenutno sada na 7.110 kuna u neto iznosu odnosno na 9.611 kuna u bruto iznosu.

Simpatično mi je bilo kad ste rekli da nema lakih rješenja, ali je besramno da je riječ o velikom povećanju plaća. Dakle, ovo povećanje plaće u Hrvatskoj ne može pokriti na rast troškova života, dakle ni rast cijena hrane, ni rast režija i ako pogledate kako žive naši umirovljenici od kojih preko pola živi sa mirovinama koje su manje od 2.400 kuna, oni na blagajni u dućanu vade kovanice. I ja vas pitam kako osoba koja radi za plaću od 3.500 kuna može platiti najam stana u Zagrebu za 3.000 kuna, nikako. I to je razlog zašto dugo žive sa roditeljima i to je jedan od razloga zašto imamo slab natalitet i to je jedan od razloga zašto ljudi iseljavaju. Cijene u Hrvatskoj su europske, a plaće su nažalost hrvatske i niske. I ljudi u tome ne vide apsolutno nikakvu perspektivu. Evo dosta smo tema načeli. Evo istaknuo bih jedan podatak. Znači kada se gledao prosjek cijena najma i stanovanje u EU koju uređuje Eurostat, Hrvatska je 41% prosjeka, a recimo neke države koje često navodimo tu u saboru su na preko 170% to je primjer.

I da se osvrnem na kolegicu Selak Raspudić znači iznad 10% samo u jednoj godini. Prema tome kad gledamo cijelo razdoblje prije 2016. u tih 5 godina je minimalna plaća rasla za 179 kuna, dosta skromno. A osim toga kada govorimo o mladima i njihovoj kupovnoj moći podsjetio bi da u to vrijeme je bila jedna mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja je omogućila mladima da rade za 1.600 kuna što je sigurno puno manje od ovoga što mi danas govorimo i što mi danas nudimo mladima o kojima govorite.

Dakle, premladi ste da bi počeli se opravdavati i izvlačiti na bivše vlade. Dakle, vi ste mlad čovjek, zasučite rukave, prionite poslu i nešto napravite u tom vašem ministarstvu za građane ove zemlje. Razgovarajmo o stvarnim problemima, a to je da ljudi jedva spajaju kraj s krajem.

A drugo, o mladosti, o mladosti svi smo mi za nekoga mladi, a za nekoga stari tako da vas molim da ne sudimo državne dužnosnike, a ni druge ljude po tome jesu li mladi ili stari nego po onome kako rade. Izvolite kolega Pavić. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani državni tajniče pa suza nam krene na oči kad gospodin Bernardić i SDP govore o socijaldemokraciji, govore o socijalnim mjerama, a oni su za 11 kuna povisili minimalnu plaću. 179 kuna u njihovom mandatu i sad vrijeđaju vas i vrijeđaju ovu vladu na koji način upravo vlada povećava rekordno 350 kuna. Da, i dalje smatramo da treba više, ali radimo balans, ne želi vlada dovesti do toga da tih 51.000 ljudi završi na ulici. Upravo ono što ste rekli je da balans između potpora radnicima i ovog rekordnog rasta plaće da smo i prosječna na 7.200 kuna i 350 kuna povećanja.

Dakle, mi više nismo članovi SDP-a. Ako smo i bili članovi SDP-a kolega barem nismo članovi kriminalne organizacije. Barem nismo članovi neke organizacije koja je osuđena za korupciju. Hvala vam lijepo, pametnome dosta. Kolega Hajduković, pa zašto bi to bilo uvredljivo? Nisam shvatio zašto bi bilo uvredljivo da ste članovi SDP-a, to je pogreška više niste članovi, ali ne znam zašto vas to vrijeđa. Tako da nemam, ne vidim razloga za ovu intervenciju i traženje povrede Poslovnika dakle dobivate opomenu. Kolega Fabijanić? Povukli ste, dobro. Kolega Bernardić, izvolite. Opet je povrijeđen Članak 238., dakle mi nismo više članovi SDP-a, ali niste vi više ni ministar rada, a smijenjeni ste iz vlade upravo zahvaljujući vašoj nesposobnosti zato jer ste htjeli uzeti novac iz džepova umirovljenika. Zato vaš je vaš predsjednik stranke Andrej Plenković smijenio, to je istina. I jedina suza koja se je mogla vidjeti na vašem oku je ona zbog smjene. Sigurno niste plakali zbog toga kako danas žive umirovljenici. To je druga opomena kolegi Bernardiću jer nije bilo povrede Poslovnika, ali molim vas kolegice i kolege, kolegice i kolege opet pretvaramo raspravu u, a neću reći u cirkus, ali ovo nema nikakvoga smisla. Ako znamo čemu služi povreda Poslovnika i uporno ju zloupotrebljavamo onda to pošaljemo jako loše poruke. Mislim vi ste svi svjesni da namjerno kršite Poslovnik. Ja nemam mehanizme nego ovako vam dajem opomene, ali govorite o sebi. I mi svi zajedno šaljemo poruku građanima da se isplati kršiti zakon na neki način. Kolega Pavić, izvolite pa da, ne šalim se.

Izvolite sjesti. Ne možete govoriti po ovoj točci. Kolega Bernardić je povrijedio Članak 238. vrijeđanje zastupnika, to što možda je više ne znam tko je gdje u oporbi, ah to ide na vas ankete vam dovoljno govore, ali ovdje smo danas radi građana, radi povećanja rekordne minimalne plaće i radi toga da upravo ovim povećanjem osiguramo i da raste minimalna plaća na 50% prosjeka, 60% medijalna ali i da osiguramo da ta Taj institut gubi smisao onda ako ćemo ovako nastaviti. On gubi smisao. Kolega Troskot izvolite. Poštovani državni tajniče ovo je još jedan udarac na hrvatske poduzetnike i obrtnike iz razloga što je nedavno dakle bio udarac i obrušavanje na obrtnike paušalce, IT-evce, gdje se ih se dodatno administrativno maltretira s anketama i šalju porezne inspekcije koji bi trebali ocijeniti te obrtnike po nekakvim subjektivnim dojmovima, a ne po objektivnim činjenicama. Ono što je činjenica jest da smo mi dosta na terenu i u Zagrebačkoj županiji upoznao sam gospođu koja je radila cijeli vikend, subotu i nedjelju i bilo joj je isplaćeno 56 kuna za oba dva dana. To nije regulirano sa Zakonom o minimalnoj plaći i bilo kakvi socijalni uvjeti na koje se vi pozivate i ono što bi zapravo trebalo napraviti, regulirati zapravo dodatke. Ja ne vidim da se reguliralo dakle, rad noću, prekovremeni rad dakle i ostale stvari koje nisu obuhvaćene s ovim minimalcem i da prava strategija bi bila ulazak ukoštac sa Zakonom o radu, a ne ovaj Zakon o minimalnoj plaći koji neće donijeti efekte za koje se vi kunete da hoće. Izvolite odgovor. Istina, nacrt prijedloga novog Zakona o radu stavljen je pred radnu skupinu ovaj tjedan, ono što sam rekao na početku, a ponovio bih da će se učinak ovog Zakona analizirati nakon 2 godine, znači nakon 2 godine mi ćemo utvrditi da li je bilo novih kolektivnih ugovora kojima će se ugovoriti više minimalne plaće, odnosno čija će se primjena proširiti u skladu sa Zakonom o radu. Mislim da treba ostaviti prostora socijalnim partnerima da ove stari dogovaraju, a što se tiče poduzetnika, kao što sam rekao, znači Vlada je zaista snažno stala iza poduzetnika i opet će stati iza svih onih koji se nađu u poteškoćama. Ako, ako moram to još jedanput ponoviti i reći ću, mjere za očuvanje radnih mjesta, ako to nije dokaz i garancija da će Vlada uvijek stati iza poduzetnika i da ih neće ostaviti na cjedilu, mislim da, ne znam koji argument bi bio dovoljno dobar. Kolega Troskot, ja sam zamolio nešto, vidim da to opće vas ne dira. Izvolite.

Znači svaki zastupnik ima pravo na 3 povrede Poslovnika, odnosno na 3 opomena dok ne dobije oduzimanje riječi.

Ne, nikakva vlastita promocija iz razloga što sam primijetio trend, predsjedniče Sabora, da mene konkretno na osobnoj razini stalno prekidate i ne dozvoljavate mi izreći mišljenje, što je direktna povreda Poslovnika.

Poštovani državni tajniče, čl. 238, omalovažavanje i građana i ovdje nas u sabornici. A zašto? Dvije godine ocjenjivanja dakle efekata samoga zakona nakon što smo već sad upozorili da to ne ide u dobrom smjeru će vas dovesti do situacije da će 2 Ovo, kakva je ovo povreda Poslovnika? Vi polemizirate, vi replicirate, to nema veze s povredom Poslovnika. To nema nikakve veze s povredom Poslovnika, ovo što činite je klasična replika, pa to je zdravorazumski. Izvolite kolega Grmoja, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče Sabora, zamolio bih vas da kriterije koje primjenjujete na sve zastupnike, da primjenjujete na zastupnike Mosta. Ja znam da je vama neugodno kako je, kako se snašao zapravo državni tajnik ovdje u ovoj raspravi, odnosno da je ispalo zapravo da ne može obraniti Vladine politike, ali dopustite kolegi Troskotu isto to ste dopustili dakle kolegama iz HDZ-a, a da kaže svoju povredu Poslovnika, onda, ako je prekršio Poslovnik, izreknite mu opomenu. Kolega Grmoja, vi čak niste ni rekli koji je čl. povrijeđen.

Dakle imamo raspravu sa instrumentima pojedinačne rasprave, rasprave kluba, replike i onda postoji taj jedan institut povrede Poslovnika koji se uporno krši, uporno od istih zastupnika. I svi ostali koji to ne čine, koji se drže reda su ustvari kažnjeni jer svi jako dobro znadete da 2 povrede Poslovnika vam ne znače ništa i možete normalno dalje funkcionirati i ja vas molim, ja vas samo mogu moliti jer Poslovnik je takav kakav je, da to ne činite. Da imamo normalnu zdravu raspravu kakva je predviđena Poslovnikom. I dobivate opomenu, naravno. Kolegice Selak Raspudić, izvolite. Čl. 238 ide na vas omalovažavanje saborskih zastupnika. Prvo ću podsjetiti da sam vas ja eksplicitno pitala što znači omalovažavanje i kako se ono detektira što je određeno Poslovnikom, a vi ste mi rekli prema vlastitom nahođenju. Dakle ovisi o vašoj interpretaciji. Ovo naglašavam jer je meni doista, zbilja bilo neugodno slušati na koji način ste se derali na kolegu Troskota u odnosu kako ste komunicirali s kolegama s druge strane sabornice koji su isto kršili Poslovnik. Dakle, ovako. Mislim, čisto registracije radi jer vidim da sad vi iz Mosta želite se prikazati kao žrtve. Dobila je jednu opomenu kolegice Peović, ona nije iz Mosta, kolega Bernardić 2 opomene, isto tako nije iz Mosta, kolega Hajduković 1 opomenu, isto nije iz Mosta, kolega Orešković 3 opomene, isto nije iz Mosta, kolega Pavić iz HDZ-a koji je jedini od vladajućih do sada tražio povredu Poslovnika, dobio je isto tako opomenu i imate vi 2 i kolega Troskot i Grmoja po jednu. Dakle vrlo ravnomjerno raspoređene. Ne znam što bi, što bi tu sad trebalo. Evo, sad idemo dalje. Kolega Miletić, izvolite. Dakle znate da ja ovo baš ne radim, ali sad sam uistinu osjetio po savjesti da moram reagirati.

Na kolegu Troskota sam podigao glas zato što nakon mojih učestalih molbi i on napravio isto što sam molio da se ne čini, pa sam možda malo podigao glas, a svi ostali ste završili, kolegica Selak Raspudić svaki puta i kolega Grmoja i vi dakle samo jednom se dogodilo i u slučaju kolegice Orešković, al to zato što sam molio i molio i molio, a vi me ne uvažavate. 238., ja bi vas lijepo molila da počnete moderirati ovu sjednicu. Mene ste prekinuli kada sam samo progovorila o povredi Poslovnika, niste mi dali niti da dovršim do kraja, a ja upozoravam gledatelje koji gledaju ovu sjednicu da ova predstava ima svojeg učinka jer se ostavlja dojam da ovdje svi stoje na strani tih radnika na minimalcu i da su spremni povisiti taj minimalac i ovakvim povredama Poslovnika ostavljate prostor i za HDZ da manipulira statistikom u svakoj povredi Poslovnika [[Upadica: Hvala vam lijepa kolegice Peović]] i za dio oporbe da se prikazuje kao

Gledaj, ispod si svake razine. A vidite to su kukavice koji dođu, izvrijeđaju i onda pobjegnu, a što da ja radim s njima? Al dobro to je dio njihove kulture. Idemo sada dalje, kolega Hajdaš Dončić, izvolite. Eto ga. Dakle, živimo u jednom, pa nemam pojma, u čudnom društvenom sistemu koji se vjerojatno zove kapitalizam i gdje je ono permanentan sukob između rada i kapitala. I sad o čemu se radi ovdje? Radi se o ovome da vi jednostavno niste izašli iz nekih okvira, iz neke kutije i okej je, naravno da će to svi dobronamjerni i zdravo razumni ljudi pohvalit i prihvatit što se diže minimalna plaća. No velika je razlika između minimalne plaće i nešto što se zove dostojanstvena plaća jel, dostojanstvena plaća za život, a još je veća razlika između nečeg što se zove temeljni dohodak, dakle koji ljudima osigurava dakle da tako kažemo dostojan život. Dakle, ono što se tiče ovog zakona nisam siguran iako je to dobro da ste izuzeli rad nedjeljom i prekovremene, znači da se ne računa kao minimalna plaća, mislim da je to još ostalo u nekoj sivoj zoni da će to poslodavci vjerojatno moći malo slalom uzeti s tim [[Upadica: Izvolite odgovor]] A zato ću u SDP-u zapravo više inzistirat na slijedećem radu [[Upadica: Hvala vam lijepo]] o temeljnom dohotku.

To je jedina, jedina je to razlika, a inače bi mu svašta rekao, eto. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ajde kolega Hajdaš Dončić, sad i vi radite isto što je radio ovaj prije vas. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Radite, radite, radite, al zato imate glasova koliko imate, zato vam se raspada stranka, zato imate problema. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] A kako mislite da ne mogu, znači može doć, može čovjek doć izvrijeđat me kao nikoga od vas ovdje zato što se držim Poslovnika i ja da onda šutim, pa gdje to ima, pa što si vi zamišljate, pa tko ste vi, dakle da možete izvrijeđati najvulgarnijim i brutalnijim riječima nekoga od svojih kolega i očekujete da će on šutjeti, pa naravno da neće, pa naravno da neće.

Ja vas pozivam da ne zloupotrebljavate Poslovnik, pa nije ovo došlo zbog mene. Ja sam upozoravao, upozoravao, upozoravao više puta da se držimo reda, ali vama je očito držanje reda nešto što, što ne smatrate da je važno. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Kolegice Peović, ja se ne raspravljam ni sa kim nego samo s onim koji me uvrijede, a to mi nećete oduzeti to pravo. Idemo sada dalje, sada je odgovor na repliku na Hajdaš Dončića, izvolite. Pretpostavljam da ste htjeli govoriti o okviru kada ste rekli o kutiji u kojoj djelujemo, znači ono što bih htio istaknuti da djelujemo zaista u iznimno teškim okolnostima, a i u takvim okolnostima vodeći računa o ravnoteži između poslodavaca i sindikata, između onog što je moguće i nemoguće napravljeni su rekordni iskoraci, morate to priznati, znači opet se vraćamo na minimalnu plaću o kojoj bi danas trebali govorit. Znači cilj je bio 50% udjela u prosječnoj plaći, 60% udjela u medijalnoj, to je sve postignuto, pogledajte prosječnu plaću. Također dakle ideja je bila da ona dostigne 7.600, sad smo na 7.118. Dakle, unatoč svim okolnostima u kojima se nalazimo, potres, covid, sve je uvjetno rečeno izašlo iz kutije o kojoj govorite i rekordno pomoglo poslodavcima, a ja se nadam da ćete ipak priznat da je ovaj rekordni rast minimalne plaće nešto što nije fikcija nego stvarnost, jedan ozbiljan izlazak iz kutije kakav nije do sad viđen. Kolegice Opačak Bilić, izvolite. Poštovani državni tajniče, s obzirom da iznosite da su iznosi minimalne plaće prihvatljivi za jedan pristojan život onih koji rade za nju, a to nije mal broj, to je gotovo 50.000, više od 50.000 naših građana. A sam zakon u obrazloženju kaže da mu je cilj da minimalna plaća bude socijalni i ekonomski zaštitni instrument. S obzirom na nesigurnost kojom smo izloženi i na inflaciju kojom svjedočimo i na stalna poskupljenja apsolutna svega i s obzirom da građani iz godine u godine sve teže žive i da im je životni standard svake godine sve niži ja vas pitam s obzirom da naša vlada voli ovaj raditi strategije, planove i programe, imate li vi nekakav savjet nekakav možda dinamički plan ili strategiju, plan koji bi ponudili i dali našim građanima i objasnili im kako sa 3.400 kuna dočekati ne kraj nego sredinu mjeseca s obzirom da prosječna košarica iznosi 8.000 kuna. Ponavljam, znači ideja je osnažiti materijalni položaj radnika koji su na minimalnoj plaći. Ono što sam naveo je da moramo uloviti ravnotežu između onoga što poslodavci mogu i onoga što je potrebno da bi se taj materijalni položaj ojačao. Opet kažem, znači sigurno je lakše prebroditi to što govorite sa 3.750 kuna nego na 2.496 koliko je bilo u neto iznosu 2016. Ovaj rast je rekordan, ali je održiv i o tome treba voditi računa. Mi ćemo naravno pratiti učinke kroz sve ove godine i uvijek ćemo intervenirati ukoliko vidimo da dođe do određenih izazova, a kada ste rekli plan i program navodim vas na moj prošli odgovor. Mi smo jasno propisali u planu rada, u programu vlade što želimo ostvariti. I ovo što vam ja danas želim reći je da smo mi to ostvarili i da ćemo vjerojatno te ciljeve i još dodatno S obzirom na najave iz pojedinih industrija koje dolaze da s obzirom na razna povećanja i što se tiče sirovine i što se tiče energenata i sada povećanje minimalne plaće se stavlja pod znak upitnika hoće li oni moći servisirati svoje obaveze. Ako ne mogu servisirati svoje obaveze onda će i radna mjesta doći pod znak upitnika. Ako radna mjesta dođu pod znak upitnika aktivirat će se mjere za očuvanje radnih mjesta odnosno vrtimo se u začaranom krugu. Pa me zanima da li su to te održive politike na koje se referirate? Prije odgovora imamo povredu Poslovnika, Opačak Bilić, izvolite. Hvala, ma ja se ispričavam digla sam malo prije replike, ali evo nije registrirano. Državni tajniče niste mi odgovorili uopće na moje pitanje, znači nisam vas pitala

Izvolite sjesti, dobivate opomenu. Sada je na redu, odgovor na repliku, izvolite.

Dakle, bilo je pitanje da li se vrtimo u začaranom krugu odnosno ako dođe do nekakvog vala otpuštanja koji do sada nikada nismo zabilježili kad je podizana minimalna plaća, mi se ne vrtimo u začaranom krugu, dapače mi ćemo se potruditi stvoriti dodatnu vrijednost. Skrećem pažnju na Nacionalni plan otpornosti i oporavka kroz koji samo naš resor u slijedećih 2, u slijedećih, u slijedećem razdoblju predvidio ulaganja od 2 milijarde kuna tržište rada odnosno sustav socijalne skrbi, a i slijedeće godine predviđamo standardno ulaganje u mjere aktivne politike zapošljavanja upravo kako bi stvorili nove visokokvalitetne poslove koji će omogućiti i visoke plaće. To radimo kroz mjere aktivne politike zapošljavanja i rekao bi samo da smo i u tom području bili prilično uspješni u zadnje vrijeme čemu svjedoči rekordno niska nezaposlenost i rast ovih plaća. Prema tome, ovi podaci govore da se ne zavrtimo u začaranom krugu već da idemo naprijed, a prilogu tome ide procjena rasta BDP-a za ovu godinu. Poštovani državni tajniče, pozdravljaju se poboljšanja u zakonu kakva god ona mizerna bila jer ide u korist radniku koji primaju minimalnu plaću. Međutim, svakako treba i nastaviti povećanje iznosa kako bi barem dosegli EU prosjek. Svi znamo da rast plaća mora pratiti i rast produktivnosti. Stoga cilj svakog je da se plaće koliko god mogu povećaju jer želimo zadržati ljude. Međutim, za povećanje plaća potreban je isti rast produktivnosti, ako se to ne može postići, a tako velik rast produktivnosti je jako teško ostvariti onda tvrtkama neće preostati drugo nego da ili režu investicije ili smanjuju proizvodnju ili smanjuju broj zaposlenih.

Što se tiče naše radne snage i njenih recimo seta vještina, a vodimo računa o tome da povećamo i produktivnost, ali i kao što sam rekao vještine koje naša radna snaga posjeduje kako bi bila dodatno konkurentnija. To smo predvidjeli novim, novim mjerama u okviru NPO-a, ali i dosadašnje mjere što sam spomenuo na početku da u zadnjih 5 godina je 100.000 radnika sudjelovalo u mjerama aktivnih politika zapošljavanja, pomoći da oni budu konkurentniji, produktivniji i da dobe neke nove vještine kojima će poboljšati svoj položaj i na tržištu rada i produktivnost na radnom mjestu. Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, prema podacima trenutno 52.000 ljudi prima minimalnu plaću u odnosu na raniji podatak od prije 3 godine kada je taj iznos bio odnosno podatak bio od 73.000 ljudi koji su primali minimalnu plaću. Vlada to smatra uspjehom, no treba naglasiti da osim te razlike od 21.000 ljudi još je više onih ljudi kojih je plaća veća od minimalne za svega nekoliko kuna npr. u tvornici Borovo čiji je poslodavac država upravo, a gdje je plaća veća od minimalne svega 8 do 26 kuna dok istovremeno predsjednica uprave ima plaću od 18.000 kuna. Država kao poslodavac to dozvoljava i ne vidi u tome problem kao što nije ni vidjela problem u neisplati minimalnih plaća radnicama Orljave čiji je također vlasnik država, a ta tvornica se trenutno nalazi u stečaju. Što se tiče konkretnih poslodavaca mislim da nije možda primjereno da ulazim osobno u te poslovne odluke. Ono što sam siguran da svatko želi zadržati kvalitetnog radnika i ako se za to stvore uvjeti vjerujem da će u svim sektorima plaće rast, opet ponavljam mi vidimo da je potrebno osnažiti materijalni položaj radnika na minimalnoj plaći, vidimo da se i broj radnika na minimalnoj plaći smanjuje što je dodatno ohrabrujući pokazatelj za 20.000 ako se ne varam. Prema tome, ja vjerujem da će pogotovo kroz kolektivno pregovaranje povećati se broj onih koji će dogovoriti povoljnije minimalne plaće. Što se tiče konkretnih poslodavaca tu ne bih ulazio u njihovu poslovnu politiku niti njihovo poslovanje koje vjerojatno utječe na to kolike su razine plaća što uprave što radnika. Evo ga, vratit ću se na temu ovog zakona jer čini se da ni vi i to vam odgovara, a ni dio oporbe ne misli govoriti o ovom zakonu. Znači postavit ću vam dva pitanja, zašto uvodite nove iznimke od isplate minimalne plaće? Znači da se minimalna plaća može isplatiti u manjem iznosu. Zašto ne regulirate dodatke i ostavljate u Zakonu o minimalnoj plaći opet mogućnosti da poslodavac isplaćuje minimalnu plaću iako radnik radi dodatni rad, znači prekovremeni rad, blagdanom rad, nedjeljom itd. i zašto zapravo ne radite ništa? U tom smislu poklonit ću vam ovu majicu, mislim da ste jedan lijepi pripadnik HDZ-a koji bi mogao nositi ovu majicu koju i ja nosim danas s vama u čast, a to je znači mi ne obećavam ništa i to ispunjavamo. Ovaj zakon ne obećava ništa, ništa ne ispunjava i ja ću vam pokloniti ovu majicu u tom

Da se vratimo na prijedlog ovog zakona, ono što želim reći da je taksativno navedeno koja su povećanja moguća u okviru općeg propisa o radu i ovim prijedlogom mi te iznosimo, iznosimo odnosno mi ćemo iz onoga što se ugovara u neto minimalnoj plaći, mislim da je to doista važno. A uz druge stvari vi ste spomenuli ako se ne varam mogućnost ugovaranja manjeg iznosa, to se do sad efikasno nikad nije ugovorilo i to služi samo kao zaštitni mehanizam u slučaju težih okolnosti. Ponavljam, nikad se nije dogovorilo, a i ne može se bez socijalnih partnera odnosno dogovara poslodavaca i sindikata. Povreda poslovnika kolegica Peović, izvolite. 238. ja bih vas molila da odgovorite na pitanje, znači riječ je o tome da ne nije stvar u tome da se nikad nije ugovorilo, znači sindikati su vam poslali primjedbe imali ste četiri primjedbe sindikata gdje vam stoji da ono što se ugovori, znači čak se plaća minimalno ugovara u manjem iznosu, a onda se isplati u iznosu minimalne, ali radnici rade prekovremeno znači i blagdanom, i nedjeljom itd. Idemo dalje. Ne, ne, treću pa neću se raspravljat, pa uzet ću vam pravo da danas uopće sudjelujete više u raspravi, dobili ste treću opomenu i točka, doviđenja. Izvolite kolegice RAukar Gamulin. Poštovani predsjedniče sabora, zahvaljujem.

Zašto bi vas ja upozorio, pa vi morate voditi računa o sebi. Izvolite sjesti. Dobit ćete dalje opomenu, a onda vam oduzimam pravo govora cijeli dan. Izvolite kolegice Gamulin nastavite.

Mogu ja? Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče. U vašem uvodnom izlaganju rekli ste da su većina primjedbi gotovo sve bile van obuhvata ovog zakona, to ne odgovara istini. Vi ste na prvom čitanju ovog zakona dobili niz primjedbi kao što je govorila i kolegica Peović i mnogi sa ove strane sabornice npr. o minimalnijoj od minimalne plaće znači onih 95%, zatim o neuključivanju i staža u izračun minimalne plaće, znači dobivali ste primjedbe koliko ja vidim niste ih uključili. No ipak ja bih vas molila da mi odgovorite koje su točno izmjene između prvog čitanja i završnog čitanja?

Dakle, što se tiče predloženih izmjena mi smo procijenili da u ovom prijedlogu zakona one nisu potrebne već da su niz stvari koje je naveden kao primjedba već dovoljno regulirani u općem propisu o radu, ali i u ovom prijedlogu zakona te su smatrali da su oni prijedlozi koje smo mi iznijeli za sada dovoljni da se adresira pitanja koja želimo riješiti kroz ove prijedlog. Tu mislim na sva povećanja, tu mislim na ovo što ste rekli mogućnost ugovaranja 95%, ali ono što se nismo dotakli danas je i nadzor, znači provedbe kod točnog obračuna minimalne plaće posebno one koje je dogovorena kroz kolektivni ugovor. Tako da mislim da smo dobro kroz ovaj prijedlog adresirali stavke koje su sporne i u ostalim prijedlozima jednostavno nismo vidjeli da postoji potreba da ih se u ovom trenutku osvoji nakon stručne rasprave. Pa evo da parafraziram jednu narodnu, lako je tuđim novcem gloginje mlatiti ovaj put novcem poduzetnika. Dakle, što nas žulja kako je rekla kolegica? Žulja nas zapravo to što se država miješa u tržište, a ne radi ono što bi trebala raditi, dakle ne podiže kvalitetu institucija, ne podiže pravnu sigurnost, ne podiže povjerenje institucija koje bi na kraju dovelo do novih investicija, razvoja gospodarstva i tako posredno do povećanja plaća.

Htio bi reći da mi našim poslodavcima nudimo niz mogućnosti kroz mjere aktivne politike zapošljavanja i zabilježili smo niz različitih reformi koje administrativno i porezno rasterećuju naše radnike. Što se tiče rada na crno, drago mi je da ste to spomenuli, znači jedna od naših inicijativa u nadolazećem razdoblju će upravo biti suzbijanje neprijavljenog rada, odnosno rada na crno. Što se tiče ovog Zakona, kako bi osigurali još bolju kvalitetu radnika, posebno na minimalnoj plaći, predvidjeli smo mogućnost zajedničkih inspekcija, dakle inspekcije rada i porezne inspekcije kako bi se utvrdili što se uistinu događa, a želim naglasiti i da, da vjerujem da ćemo i u tom segmentu biti uspješni i da ćemo sigurno smanjiti stope neprijavljenog rada, odnosno rada na crno. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, jedna od izmjena predmetnog zakona odnosi se na proširenje definicije minimalne plaće kao onu koja je ugovorena proširenim kolektivnim ugovorima. Vlada RH u više je navrata, a i ovim Zakonom pokazala da potiče socijalni dijalog odnosno kolektivno pregovaranje radnika putem sindikata i poslodavaca. Međutim, mi imamo samo jedan prošireni kolektivni ugovor i to u sektoru građevinarstva, djelatnosti građevinarstva, koliko su uopće u Hrvatskoj, kakvo je vaše iskustvo u ministarstvu, koliko su sindikati i poslodavci kao osnovni akteri na tržištu rada uopće spremni i sposobni za preuzimanje odgovornosti za reguliranje tržišta rada? Jer u slučaju snažnijeg kolektivnog pregovaranja, Vlada ne bi niti trebala intervenirati i regulirati minimalnu plaću. Dakle mi želimo staviti naglasak na socijalni dijalog. Trenutno je na snazi Kolektivni ugovor o graditeljstvu, bio je još jedan u turizmu koji je sad stavljen na pauzu zbog situacije vezane uz pandemiju, no mi imamo naznake da će biti još dodatnih kolektivnih ugovora. U konkretnom slučaju, ugovora o graditeljstvu, to je ohrabrujuće da je za jednu skupinu radnika tamo ugovorena minimalna plaća koja je veća od ove koja je propisana uredbom i to je pravi primjer. Osim toga, ove inspekcije će provjeravati da li je ta minimalna plaća poštovana, da li poslodavac isplaćuje tu plaću i da li se kvalitetno obračunava. U svakom slučaju, mislim da treba staviti prostora poslodavcima i sindikatima da se dogovore, da oni najbolje znaju koje su realnosti i potpore, potrebe i mislim da će to biti od dodane vrijednosti za sve, takvi kolektivni ugovori i njihova šira primjena u skladu sa, prošireni u skladu sa Zakonom o radu.

Drugi problem. Vjerujem da ste upoznati sa Europskim stupom socijalnih prava i vjerujem da ste upoznati sa odredbama Europske konfederacije sindikata koja je istaknula da minimalna plaća ne bi smjela iznositi ispod 60% od medijalne plaće. Tu ste sa postocima došli blizu, ali nemojte zaboraviti da medijalna plaća mala i ovo što smo sada dobili kao minimalnu plaću je ispod granice siromaštva i ljudi neće moći živjeti. Drugi problem, nemojte zaboraviti da vam inspekcija ne radi odnosno da inspekcija radi loše i tu nećete postići ništa. A za deficitarna zanimanja ćete morati napraviti neki drugačiji zakon, drugačiji propis. Za građevinarstvo trenutno nije problem. Za IT nije problem.

Znači mi nismo, mi smo postigli taj udio medijalne plaće o kojem govorite, koji se traži i to puno prije nego što smo očekivali, tako da, nije da je to neka kategorija koja nije postignuta, ona je postignuta. I udio u medijalnoj i udio u prosječnoj bruto plaći.

Jedina smislena intervencija u ovaj Zakon je to da minimalna plaća mora biti ugovorena, propisana ili utvrđena u bruto iznosu. Međutim, kad ste već spomenuli u vašem uvodnom izlaganju da je ovaj Prijedlog zakona nastavak sustavnog unaprjeđivanja plaća prethodnih godina. Ja ću vam reći da lažete, da niste u pravu. Vaša porezna reforma pogodovala je samo bogatima i onima s najvišim plaćama, to je 7 000 građana RH, dok je sve druge zaboravila i zanemarila. Dobili su od nje ništa. E sad, mene zanima kako vama nije neugodno hvaliti se time da će minimalna plaća u Hrvatskoj porasti za 350 kuna, kada je izračun, odnosno istraživanje jednog sindikata kazalo da je to čak 3 puta manji iznos od onog koji je potreban da bi radnik i njegova obitelj dostojanstveno živjeli. Na kraju krajeva, ovo povećanje minimalne plaće od 10 zarez nešto posto jede inflacija i skupoća, jer su tako primjerice, ulja i masti poskupile već za 17,4%, plin za 12,2%, gorivo za 19%, da ne govorimo o [[Upadica: Vrijeme.]] troškovima stanovanja, prijevoza, itd. Je li vam neugodno? Sad postoji više stvari koje bih mogao reći, opet kažem, mislim da minimalna plaća mora proizlaziti iz stručne procjene i dogovora između socijalnih partnera. Ono što isto tako želim napomenuti je da su olakšice i ono što se događa na tržištu rada, prije svega, što se radna mjesta kao takva uopće očuvala, doprinijela tome da je materijalni položaj svih radnika puno kvalitetniji. Znači govorimo o minimalnoj plaći, da, ali opet skrećem pažnju da je rasta i medijalna i prosječna, što znači da su danas naši građani u puno boljoj poziciji nego prije, odnosno u rekordnoj poziciji, zato što nikad nije njih bilo više zaposleno, nikad nisu imali veće plaće i nikad nismo imali manju stopu nezaposlenosti. Opet kažem, svake godine se analizira učinak naših prijedloga na materijalni položaj radnika i država će uvijek intervenirati, ukoliko vidi, odnosno Vlada da postoji potreba za dodatnim intervencijama.

Zbog nedostatka socijalnog dijaloga onda mora uskočiti država. Poznavajući onome što je povijest industrijskih odnosa jer onda država mora uskočiti zato da bi zaštitila svoje građane kroz Zakon o minimalnoj plaći koji smo uveli tek 2013. g. i samo zato da bi udovoljili uvjetima EU. To govori o našem socijalnom dijalogu. Prema tome, potrebno je da Hrvatska ima Zakon o minimalnoj plaći.

Osvrnuo bih se na ovo pitanje socijalnog dijaloga jer mislim da je zaista važno istaknuti da postoji interes sa strane i poslodavac i ... [[Govornik se ne razumije.]] da se potpišu dodatni zapravo kolektivni ugovori kojima bi se ugovorila ostala materijalna prava. Ne bih se složio da ne postoji interesa, mislim da postoji okvir, da postoji dobra volja i da ćemo u nadolazećem razdoblju, što su i najavili socijalni partneri vrlo vjerojatno vidjeti potpisivanje još dodatnih kolektivnih ugovora, što je najavljeno, čija promjena bi se onda proširila. Znači ne samo u graditeljstvu već i u drugim sektorima. Tako da ne bi se složio sa ocjenom da socijalni dijalog nazaduje već ide naprijed. Što se tiče fiksiranja udjela minimalne plaće u medijalnoj, mislim da to jednostavno bi bilo možda nedovoljno da se napravi ono što se želi napraviti.

Poštovani državni tajniče, evo 2 kratka pitanja. Imate li evidenciju koliko od ovih koji prima, koji su na minimalnoj plaći ne rade puno radno vrijeme, a to je jako bitno, koliko rade samo 6 ili 4 sata jer se tu izigrava država i drugo pitanje, može li se, odnosno hoće li se moći preživjeti mjesec sa plaćom koju vi predviđate, a to je 3 750 kuna? Što se tiče udjela radnika koji rade na puno radno vrijeme, mislim da velikom, velikom većinom ovih 51 000 tisuća radnica i radnika koji rade na minimalnoj plaći, da rade puno radno vrijeme, opet ponavljam, kada pogledate 2016. i neto iznos od 2459 tisuća kuna neto, znači 2459 neto. To sigurno nije bilo održivo i ovaj rast će sigurno pojačati materijalni položaj radnika i radnica. Znači pojačat će materijalni položaj i zato se pokušavamo razgovarati sa socijalnim partnerima da bi taj rast bio konstantan, ali održiv. Nije rješenje samo podvući crtu, staviti neki provizorni iznos i reći evo ga, sad vi to morate ispoštovati. On mora biti održiv i mi vjerujem da je jer bi inače došlo do velikih poteškoća na tržištu rada i upravo je poslodavcima to stvorilo poteškoće da paušalno odredimo neki iznos bez poslodavaca. Poštovani državni tajniče, evo, ja bih još jedanput istakla, kao što ste i vi u svojoj raspravi značaj socijalnog dijaloga i kolektivnih ugovora. Upravo ove izmjene i dopune zakona nalažu da poslodavac npr. u graditeljstvu ne može isplatiti svom radniku minimalnu plaću od 3 750 kuna, već za nešto složenije poslove iznad 4 000, za one najsloženije iznad 11 000 tisuća kuna. Također, za prekovremeni rad, rad noću i nedjeljom ne može se sakriti iza nekih 0,1% nego onako kako predviđa kolektivni ugovor, a to je najčešće 30% za rad noću i nedjeljom i 50% za rad nedjeljom, a 30% za prekovremeni rad i rad noću. Kolektivni ugovor o graditeljstvu zaista je dobar primjer takvog odnosa gdje je osim za drugu skupinu radnika koji imaju propisanu minimalnu plaću od 4 800 kuna propisana je minimalna plaća u određenim skupinama visokokvalificiranih radnika za preko 11 tisuća kuna. Mislim da je to pravi put, osim toga, u tom kolektivnom ugovoru je ugovoreno i kolika su povećanja. Ako se ne varam, u tom ugovoru je navedeno da je povećanje za rad nedjeljom 50% odnosno da je prekovremeno plaćeno 30% Tako da, to je zapravo odličan primjer i imamo naznake odnosno dobru volju socijalnih partnera da takvih primjera bude još. Ponavljam, takav smo ugovor imali i kolektivni ugovor u turizmu, međutim, okolnosti Covida su njega stavile na pauzu, no vjerujem da će i taj ugovor stupiti opet na snagu čim pođu ove posebne okolnosti vezane za pandemiju. Čini mi se da danas čujemo kritiku uglavnom koje dolaze sa dva pravca, jedan liberalni koji kaže, ova mjera o povećanju minimalne plaće je još jedna intervencija države u tržištu. Time se smanjuju poduzetničke slobode, ja mogu se složiti da plaća prvenstveno ovisi o produktivnosti, ali naravno, tržištu ne možemo ostaviti sve. Trebamo na neki način zaštititi dignitet, pa barem i ovakvim mjerama koje nisu možda dostatne, ali pomažu u tom smjeru. S druge strane dolaze kritike sa ove socijaldemokratske ili socijalističke strane koje bi rekle, ali treba još više, treba dodatno, međutim, naravno tu se treba opet voditi računa koji su uvjeti u tržištu. Dakle, tržište ne može dominirati se, ali ne možemo niti ignorirati to tržište. Dakle, to je upravo princip jedne socijalno tržišne ekonomije i u tom pogledu činim mi se da ovo povećanje minimalne plaće treba pozdraviti što zapravo kada pogledate manje-više svi zastupnici i pozdravljaju. To je upravo smisao naših razgovora sa socijalnim partnerima, naći tu ravnotežu onoga što želimo, a to je socijalno tržišna ekonomija da se vodi računa o položaju radnika, ali i o mogućnosti poduzetnika da te obveze i izvrše. Naši stručno povjerenstvo koje, koje nam je u jednu ruku osnova za donošenje minimalne plaće čine upravo, upravo ti ljudi iz tih skupina i vjerujem da kao vlada postižemo dobru ravnotežu između onoga što osoba treba da bi se ojačao njen materijalni status odnosno radnik i onoga što poslodavci mogu. Naravno ovome su komplementarne niz drugih mjera u našem resoru, mjere aktivne politike zapošljavanja, ali i očuvanja radnih mjesta koja su uopće omogućila da se drže postojeća radna mjesta, ali i da se otvore nova kvalitetna radna mjesta.

Poštovani državni tajniče, minimalna plaća 3.750 kuna, prosječna plaća 7.118 kuna, košarica dobara potrebna ha za normalan, neću reći dostojanstven život jer ovdje nema ni obrazovanja, nema ni prijevoza vlastitim automobilom, nema ni zdravstvenih usluga 8.596 kuna. Tu košaricu ne možete podmiriti niti sa prosječnom, a kamoli sa minimalnom plaćom. Čak ni planovi vlade koji kažu da će do kraja mandata minimalna plaća biti 60% prosječne plaće neće osigurati dostojanstven život. Zakon ostavlja na volju poslodavcima dodatke na minimalnu plaću itd., a o tim dodatcima govori ovaj ugovor o radu sinoćnjeg radnika koji je radio prekovremeno, oca koji nema djetetu platiti obrazovanje. Prekovremeni rad 1%, rad nedjeljom, blagdanom i drugim neradnim danima 5%, noćni rad 3%, za otežane uvjete rada 1% Toliko o onih 50 i 30% koje je kolegica Branka Juričev spominjala. Što imate za poručiti ovom ocu? Ovaj slučaj je zaista nesretan. Želim reći da kada gledamo ukupnu sliku mislim da morate biti svjesni da se ne može, ne može jednostrano obećavati minimalna plaća bez da se vodi računa o tome da to poslodavci mogu iznijeti. Upravo zato ja pretpostavljam da je dosadašnji rast minimalne plaće do recimo 2016. u okolnostima koje nisu slične današnjima kada nije bilo pandemije i potresa bio zaista minimalan. To govori koliko je teško dignuti minimalnu plaću, a da to bude održivo za poslodavca. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, čuli smo koje kakvih pitanja i mislim da nitko neće reći da je ovo idealno stanje, ali isto tako nitko od nas ovdje ne bi bar smio reći da ova vlada nije socijalno osjetljiva i da nije učinila sve da se poveća minimalna plaća. Pa mi zapravo nemamo ni u jednoj državi na svijetu koja ima idealne uvjete. Isto tako imali smo vlade koje su mogle povećati minimalnu plaću pa su je povećali za 0 kuna. Ova je vlada to napravila i povećala plaću za 1.254 kune. To isto nije dostatno ali je sigurno bolje nego što je bilo prije. Moje pitanje vama, tko će kontrolirati isplatu ove minimalne plaće i postoje li još socijalni instrumenti koji mogu pomoći ljudima koji su na primanjima sa minimalnom plaćom? U prijedlogu zakona je jasno navedeno da u osnovi ćemo pojačati prekršajnu odgovornost da bi utvrdili da će se ove, da će se ove minimalne plaće zaista i isplaćivati. Dakle, želim reći kako će se provjeravati i isplata, ali i kvalitetan obračun tih plaća ako su one dogovorene kolektivnim ugovorom. Dakle, izvrši se puno detaljniji i stroži nadzor nad primjenom ovih, ovih propisa i isto tako ukoliko se dogovore i povećanja na te minimalne plaće i taj dio će se kroz zajedničke inspekcije znači i inspekciju rada i poreznu inspekciju provjeravati kako bi se, kako bi se osiguralo da je duh ovog prijedloga i ono što se želi ostvariti zaista, zaista tako na terenu i da se te minimalne plaće poštuju, isplaćuju. I vraćam se na ono pitanje ugovaraju u bruto iznosu kako bi ostale mjere koje će biti komplementarne ovoj poput poreznih olakšica zaista došle u džepove radnika. Kako se to ne bi izgubilo u neto iznosu već se ugovara bruto iznos koji će se provjeravat.

Žele li predstavnici predlagatelja, odbora uzeti riječ? Uvaženi Davorko Vidović, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvolite.

Poštovani kolegice i kolege, potpredsjedniče, državni tajniče Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo je na 14. sjednici održanoj 20. listopada raspravljao o Konačnom Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH aktom od 14. listopada '21. godine. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno Članku 83. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Odboru su dostavili primjedbe na navedeni akt Regionalni industrijski sindikat iz Varaždina, Nezavisni sindikat Hrvatske iz Rijeke i Nezavisni hrvatski sindikati. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je predloženi zakon razlikuje u odnosu na prvo čitanje samo nomotehnički, a ne i sadržajno. Cilj zakona je da minimalna plaća istodobno bude socijalni zaštitni instrument.

E sad, raspravi je većina članova odbora istaknula kako je nužno propisati da se u iznos minimalne plaće ne smije uračunavati dodaci koji se odnose na minuli rad, smjenski rad i sl. odnosno da se u čl. 2. kojim se mijenja čl. 3. st. 4. proširi na način da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju povećanja plaće određene kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Također je za većinu članova odbora neprihvatljiva rješenja u čl. 5. predloženog zakona. Naime, po njihovom mišljenju nedopustivo i neopravdano rješenje po kojemu poslodavci mogu isplaćivati minimalnu plaću manju od iznosa utvrđenom uredbom Vlade RH. Nadalje, po mišljenju većine članova odbora neprihvatljivo je i predloženo rješenje u čl. 8. po kojem poslodavci jednostrano mogu izmijeniti ugovore o radu koji su dvostrani pravni akt. Iznijeto je mišljenje po kojem treba poticati kolektivno pregovaranje. U raspravi je naglašeno kako je proteklih nekoliko godina unaprijeđen institut minimalne plaće kao i postupno povećanje iako većina minimalne plaće nije onolika koliku bi radnici i Vlada RH priželjkivali Na kraju rasprave predstavnik predlagatelja upoznao je odbor kako je započeo socijalni dijalog oko izmjena Zakona o radu kojim bi se trebala unaprijediti rješenja koja se odnose na različite osnove povećanja plaće. Pri tom je istaknuto kako se ovaj zakon sada usklađuje s važećim Zakonom o radu te predložen u suglasju sa socijalnim partnerima. Primjedbe iznijete u raspravi koje se odnose na čl. 5. i čl. 8. dodatno će razmotriti prije rasprave na plenarnoj sjednici.

Nema. Onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni je Klub zastupnika SDP-a u njihovo ime poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zahvaljujem. Zašto postoji Zakon o minimalnoj plaći i zašto on ne postoji u svim zemljama? Razlog tome što u nekim zemljama, a moja namjera je uspoređivati se samo sa uređenim zemljama EU, postoji jedna razina kolektivnog pregovaranja koja je došla do tog nivoa da državna intervencija u minimalnu plaću nije nužna. Socijalni dijalog postoji i socijalni dijalog funkcionira. Mislim da nikoga neću iznenaditi kada kažem da Hrvatska još uvijek nije takva zemlja. I upravo zato što Hrvatska još uvijek nije takva zemlja, Hrvatskoj je zakon koji će urediti minimalnu plaću i definirati obvezu njene primjene nužan. Međutim, sada je na nama da razgovaramo o tome kakav okvir nam treba i je li postojeći okvir dobar. U prvom čitanju vam je upućen niz konstruktivnih i kvalitetnih primjedbi kako ovaj okvir unaprijediti, međutim niste ih prihvatili i to je činjenica. I došli ste pred nas sa jednim proizvodom koji je samo u jednom dijelu prihvatljiv i svi ga možemo podržati, a to je onaj dio u kojem govorimo o tome da se minimalna plaća treba ugovarati u bruto iznosu i to je nešto što svakako podržavamo, međutim oko ostaloga treba itekako govoriti. Ono što je nama posebno bitno je istaknuti sljedeće, povećanje minimalne plaće u ovom trenutku nije i ne može biti dobra volja političkih aktera. Povećanje minimalne plaće je nužnost, nužnost s jedne strane zbog ogromnog porasta troškova života, a s druge strane zato što minimalna plaća raste u svim zemljama u okruženju. Nedavno smo imali prilike čuti preliminarne podatke DZS-a koji pokazuje da nas je u 10 godina 240.000 manje, jedan od razloga između ostalog je i u tome što je ove godine minimalna plaća u Njemačkoj tri puta veća nego u Hrvatskoj, a u ovom trenutku dok se pregovara o formiranju nove njemačke vlade, socijaldemokrati se zalažu i to nam je jedan od glavnih uvjeta da se minimalna plaća dodatno poveća. I razmilite o tome zašto ljudi odlaze između ostalog u Njemačku, slično je i sa Irskom i drugim zemljama. U startu minimalna osnovna plaća je tri puta veća nego što je u Hrvatskoj i to je realnost. I svima onima koji se bune zbog povećanja minimalne plaće, a ima i takvih slušao sam danas, poručujem da razmisle hoće li itko ostati u Hrvatskoj raditi za ovih 500 minimalnih eura? Bojim se da je odgovor na to ne jer taj iznos nije dovoljan za dostojan i normalan život. U zadnjih 10 ili više pardon 13 godina Hrvatska je među zemljama sa najmanjim porastom minimalne plaće, iza nas su one kao što je recimo Luksemburg u kojem je minimalna plaća 2.000 eura ili Nizozemska u kojoj je minimalna plaća 1.700 eura i normalno je da tamo porast manji, ali mi moramo pogledati u one zemlje koje su nama po ekonomskoj situaciji slične, a to nisu niti Nizozemska, niti Luksemburg. To su Rumunjska, Bugarska, Litva gdje je porast bio od 60 do čak 70%, za duplo smo zaostali i za njima. Poštovane kolegice i kolege, zbog toga bez obzira što je dobro što se u ovom trenutku povećava iznos minimalne plaće to ne može ostati i ne može biti prepušteno na milost ili nemilost onima koji u tom trenutku obnašaju vlast. Hrvatskoj je u svim dijelovima njenog rada, pa tako i u dijelu koji se odnosi na politiku plaća, potreban sustav. Sustav koji će povezati minimalnu plaću sa jedne s rastom troškova života, kojem danas svjedočimo svakoga dana, ali s druge strane i sa rastom prosječne plaće. Mi moramo povezati minimalnu plaću sa ta dva faktora i onda unaprijed znati na koji način će se to podizati sljedeće godine, a ne ponovit ću još jednom, da to bude stvar političkog prepucavanja i korištenja za dnevno političke svrhe i rast nečije popularnosti. Minimalna plaća je socijalna kategorija, a trebala bi biti više od toga. Minimalna plaća ne da ne jamči dostojanstven život nego je upitno jamči li ikakav život u današnjoj RH u kojoj cijene i troškovi života svakodnevno rastu. Spomenuo sam da ovaj Zakon ima puno prostora za popravak. Da naprosto nije dovoljno dobar. U tom kontekstu mi iz SDP-a podržavamo amandmane koje su tražili iz sindikata. I podnijeli smo 3 amandmana koje smo dobili od NHS-a i tražimo da se Vlada o njima očituje i o njihovom prihvaćanju ovisit će naša podrška ovom Zakonu. Prvi je na čl. 2. kojim tražimo da je izuzetak iz minimalne plaće potrebno proširiti na sve dodatke, odnosno povećanja plaća ugovora kolektivnim ugovorima i ugovorima o radu, minuli rad, smjenski rad i drugo. A ne samo na one dodatke propisane Zakonom o radu. Držimo da je ovo ispravno jer u protivnom, ako bi se sve ovo obračunalo, onda je pitanje koliko će ljudi u konačnici raditi i za ovu minimalnu plaću. Nadalje, tražimo da se proširi pravo na povećanje plaće najmanje u visini kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu i za otežane uvjete rada. Opet isto kao i u prvom slučaju. U protivnom, pitanje što je minimalna plaća. I zadnji amandman koji predlažemo je na dio koji se odnosi na sklapanje novih ugovora o radu. Tražimo da se riječ „izmijeniti“ zamjeni sa riječju „ponuditi“ jer, poštovane kolegice i kolege, a pogotovo gospodo iz Ministarstva, ugovor o radu je dvostrani pravni akt i neprihvatljivo je da ga poslodavac jednostranom odlukom na temelju zakona može sam izmijeniti. On može samo ponuditi radniku takav novi ugovor jer uz svo dužno poštovanje prema bilo kome, ako bi ostali na tome da ga poslodavac može jednostrano izmijeniti, nisam siguran da bi baš svi poslodavci se zadržali samo na dijelu koji se odnosi na minimalnu plaću. I dopustite mi da ukažem na jedan poseban problem koji predstavlja dio šire slike, a ne samo dio priče o minimalnoj plaći koji se odnosi na kompletnu politiku plaća u RH, a radi se o dodatku za rad nedjeljom, blagdanom, za otežane uvjete rada, itd. Ako nema kolektivnog ugovora, a znamo nisu svi radnici u Hrvatskoj, dapače ogroman broj radnika u Hrvatskoj nije pokriven kolektivnim ugovorom, ako nema kolektivnog ugovora, takav dodatak može biti i jedna lipa, a to onda nije nikakav dodatak. E, o tome moramo razgovarati. Ne samo u kontekstu minimalne plaće nego kompletne politike plaće u RH. I zato sam namjerno krenuo sa time da postoje države u kojima je socijalni dijalog razvijen i gdje možda ovakva intervencija države nije nužna. Ali, Hrvatska nije takva. U Hrvatskoj socijalni dijalog kaska. E pa kada socijalni dijalog kaska, onda je obveza, dužnost države da reagira, da intervenira i da pomogne onima koji su u radnom odnosu slabija strana. A u radnom odnosu slabija strana je radnik. I mi zato kada već ne možemo osigurati da se takvi dodaci na kvalitetan način urede kolektivnim ugovorima kod izmjena Zakona o radu, itekako moramo razmisliti i razmotriti da ove dodatke u minimalnom iznosu propišemo Zakonom o radu jer ćemo u protivnom, kao što je kolegica Ahmetović prije pokazala u onom ugovoru koji je dobila od jednog radnika, imati slične situacije. Stavit ćemo da netko ima pravo na jednu lipu više za rad nedjeljom i to je to. A čak i sa zabranom rada nedjeljom u trgovini, mi se ne dotičemo svih onih radnika koji će nedjeljom nastaviti raditi u drugim sektorima, od ugostiteljstva pa nadalje. Oni ostaju nezaštićeni, a državu kao da za njih nije briga.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović.

Govorimo o minimalnoj plaći.

Dakle, pitanje ću ponovit sada da ga hrvatska javnost čuje, a pošto ne znate ne možete mi ni odgovoriti, ali evo još jedanput. Koliko od ovih 51-2 tisuće radnika koji su na minimalcu ne radi puno radno vrijeme? To je jako bitan podatak. Ja sam iznio primjer jedne gospođe iz Šibenika koja radi u servisu za čišćenje kad je minimalac, ali ovo nije fake priča ja tu ženu znam, dakle ovo nije fake priča. Ja sam njoj rekao e super podignuta vam je minimalna plaća, da ali ja više ne radim 8 nego 6 sati dnevno. Da se razumijemo ona radi 10 sati dnevno. Ona radi 10 sati dnevno za tog poslodavca možda i 12, obilazi urede i kancelarije, čisti ih, ali za jednako novaca koliko je radila i prije. Jer nije smisao ovog zakona odnosno uredbe vlade PR da bit će minimalna plaća 500 EUR-a, inače simbolično 500 EUR-a, jel tako znači u perspektivi, nego je smisao ovoga svega da netko živi kvalitetnije, bolje odnosno da ima viša primanja. Jer bi odgovor bio loš po vaš PR, PR vladajuće koalicije. A pitanje je glasilo može li se živjeti sa 3.750 kuna mjesečno koliko će biti minimalna plaća? Dakle, odgovori je jasno ne može. Ne može se živjeti. Dakle, takve dvije plaće sa jedno 2 djece pa sad plus još dječji doplatak nije dostatno dovoljno za život i onda kad se odrekneš svih troškova, svakog luksuza, kada imaš svoju nekretninu pa kada još imaš nekakav vrt ispred kuće i kada, znači svaku lipu okreneš 3 puta i gledaš kako ćeš je potrošiti. Dakle, nije dovoljno. I onda su zapravo ove mjere smiješne sve do onog trenutka do kada ta minimalna plaća neće biti i onaj minimum dovoljan za život, a ovaj minimum nije dovoljan. I to je bitno.

Gospodine Zekanović nastavite. Možete nastaviti. Ok. Dakle, ključni je problem da država teret povećanja minimalne plaće nije uzela na sebe nego je prebacila na poslodavce jer sad evo kolegice su mi čak iz HDZ-a to rekli. Znači prije je bilo 3.400 neto, 3.750 neto, a sad će biti 4.250 bruto, pardon bilo je 4.250 bruto, a sad će biti 4.667 dakle kompletan trošak povećanja plaća ide na poslodavce. Da je država fer ajde rekla bi ajmo to podijeliti ili ajmo uzeti sve na sebe. Ako nam je u interesu olakšati život radnicima da imaju veća primanja, a da sačuvamo radno intenzivno gospodarstvo ajmo preuzeti teret na sebe. U jednom povećanju prije par godina to je bio slučaj i to je bilo pohvalno. Imali smo povećanje koje nije bilo teret na poslodavca nego isključivo na državu i to stvarno nitko nije imamo ništa za reći. Ovo je sad problem jer imamo teret na poslodavca. E sada, evo ja sam malo tražio brojke koliko ima zapravo zaposlenih u tim radno intenzivnim industrijama. Tekstilna ima strašan pad pa je negdje tamo od 2002. godine kad je bilo 8.550 radnika u tekstilnoj industriji danas tekstilna industrija tek nešto više 3.000 radnika. A kožarska industrija ima manji taj pad, ali je danas došla na 9.000. Dakle, imamo negdje oko 12-13.000 ljudi koji rade u industrijama kožarskoj i tekstilnoj koji su glavni poslodavci, znači industrijski poslodavci koji daju minimalnu plaću. Ja sad ću reći jednu stvar koju nitko nije rekao. Ovo ostalo se odnosi ili na građevinske radnike kojima se ostatak novca daje, daje na crno ili se odnosi uglavnom žene koje rade kao spremačice za privatnike. Znači građevinski radnici koji su prijavljeni na minimalac, na minimalac i ostatak novca im se daje na crno i na spremačice. Dakle, ja vas pozivam da se problem prijavljivanja na 4, 6 ili manje sati dnevno da se riješi odnosno da prvo vidimo analizu koliko tih ima i u konačnici ako se baš želi pomoći ajmo onda naći neki model da stimuliramo barem one u građevini koji imaju novaca, da ljude plate kako treba po zakonu onoliko koliko treba platiti.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

Napravit ću nešto nekonvencionalno prije same rasprave, htio bih se zahvaliti mladom tajniku danas koji je imao raspravu o tako važnoj temi iako se politički, ekonomski i u svim smislima razlikujemo mislim da nije bila dobra poslana poruka da se ide na samoga tajnika i mislim da s obzirom na tešku tematiku da nije lako doći pred saborske zastupnike i izložiti ovakvu tematiku bez obzira na stav i kao mladi saborski zastupnik bih vam se htio zahvalit na hrabrosti da ste to podnijeli bez obzira šta se ne slažemo. Što se tiče Zakona o minimalnoj plaći treba to razmatrati s dvije perspektive. Jedna je da povećanje ove minimalne plaće može dovesti do povećanja potrošačke moći samog radnika što bi došlo kroz potrošnju, međutim s druge strane može dovesti da previsoka minimalna plaća koju je propisala vlada, mogla bi negativno utjecati i na razinu zaposlenosti i inflacije.

E sad ovako, što se tiče same minimalne plaće trebamo možda uzeti u obzir i potencijalnu inflaciju koja zbog te minimalne plaće može doći iz Njemačke.

Povećanje minimalne plaće nije kao takvo, ne zaustavlja se to tu nego cijeli kriterij plaća, cijeli redizajn plaća na tržištu onda kreće prema gore iz razloga što ostali povećanje plaća nakon tog zakona će onda ić pregovarat ili sindikati ili tržište. I u tom smislu imate veliki pritisak općenito na plaće i može se dogoditi negativan efekt u ovako jednoj krizi, a to je spirala i rasta plaća i rasta troškova cijena i onda možemo imat dosta tešku situaciju. Što se tiče stava općenito slobodnog tržišta, moramo ga staviti ovdje na stol, dakle istina je da je u mnogim bogatim zemljama zapada postoji minimalna plaća i tog smo se dotaknuli, ali ne zato što je ona ekonomski ispravna i o tome su govorili i Milton Friedman i prof. … čak i prof. Stiglitz koji je više socijalno orijentiran, dakle oni su svi napustili taj koncept minimalne plaće iz razloga što Zakon o minimalnoj plaći je podaci su pokazali kao takvi da je on s niskim primanjima daje prividno nešto, prividno je nešto. A privid je ono što se računa u politici i na temelju toga privida dosadašnji političari su dobivali glasove odnosno izbore. Prvi je to uočio Milton Friedman američki ekonomski nobelovac jer je po njemu stvarnost ekonomska zapravo drugačija, ta stvarnost kaže da kada s jedne strane sindikati dobiju veće plaće za svoje članove to se događa zbog ograničenja ulaska drugih članova u zanimanje i te veće plaće idu na račun ostalih radnika kojima su te mogućnosti smanjene. Kada država svojim zaposlenicima povećava plaće onda te plaće idu na teret poreznih obveznika, a kada radnici dobiju veće plaće i bolje uvjete temeljem slobodnog tržišta, kada dobiju povišice od strane tvrtki koje se međusobno natječu za najbolje radnike i kada se radnici natječu jedni s drugima, a nikako ne s poslodavcem onda te plaće nisu na ničiji račun i tada taj kolač postaje veći i svi u tom kolaču dobivaju i radnici, i država, i zaposlenici, i sindikati i u tom konceptu dakle to je win-win za sve. Što se tiče samih minimalnih plaća i općenito plaća u Hrvatskoj ono šta jest činjenica jest da milijun ljudi danas živi, dakle ima medijalnu plaću nekih 6.000 kuna, a danas je košarica dobara 7.800 kuna, što znači da i milijun ljudi živi na granici rizika od siromaštva, a ovi koji primaju minimalnu plaću već su u siromaštvu i tu razliku moraju plaćat sa dugovima i još im dolaze banke i uvaljuju ih u prešutne minuse koje onda čekaju tri godine razrješenje situacije koja još nije razriješena. Dakle, da li su minimalne plaće donijele Hrvatskoj bolji standard? Nisu i to se ne može rješavat s koncept minimalne plaće nego povećanjem produktivnosti rada gdje čak recimo i za radnike, minimalna plaća koja bi išla sa produktivnosti rada, dakle radnici bi proizveli više usluga po satu te kada bi zarađivali sa povećanjem produktivnosti mogli bi kupiti i više. Dakle, o promjeni Zakona o radu iz razloga što ovaj Zakon o minimalnoj plaći ne regulira dodatke, ne regulira sve ono šta tišti naše ljude, a to su i rad prekovremeni i preko blagdana i preko ostalih dana otežanih situacija, zatim ne reguliranog radnog vremena i evidencije, pitanje pauze, pitanje bolovanja, reguliranja rada na daljinu dakle to sve nije regulirano s ovim zakonom. I već sam dao primjer u Zagrebačkoj županiji, dakle žena je radila subotu i nedjelju dva dana dobila je samo 56 kuna i to ne regulira Zakon o minimalnoj plaći. S druge strane treba uzet i perspektivu radnika, dakle poslodavci bi se trebali natjecati s drugim poslodavcima u pronalaženju najboljih radnika, najbolju efikasnost i tako bi trebalo biti i u našoj stvarnosti. Međutim, jedino natjecanje u Hrvatskoj koje treba mijenjati, jedino je to moguće sa rastom poduzetništva koje je pod velikim napadom i obrtnika jest da je to po rodijačkoj liniji gdje se zapošljava nažalost preko veze i preko poznanstva. I nakon propasti istočnoeuropskih komunističkih zemalja, državni osnovni oblik postaje poklanjanje cijelih državnih tvrtki i kompanija novostvorenim tajkunima koji su nažalost se prema svojim radnicima odnosili kao svojim robovima i tu priliku imamo vidjeti i u Hrvatskoj. Dokaz tome je FINA i to nema veze sa minimalnom plaćom nego općenito sa plaćom jest da je od 2016. do 2019.g. FINA je sa prisilnom ovrhom dakle 5000 poslodavaca, ona je uspjela naplatit 600 milijuna kuna neisplaćenih plaća, kažem ovo nema veze sa minimalnim plaćama nego općenito s konceptom da poslodavci ne isplaćuju svoje radnike i da ih tretiraju ponekad kao robove i to vidim po službenim podacima, međutim to se opet ne rješava sa konceptom minimalne plaće. A koji je to zapravo koncept kojem bismo mi trebali težit i to se postiže kroz poduzetništvo i otvoreniju ekonomiju, nudi nam zapravo američki predsjednik Franklin Roosevelt koji je prilikom izglasavanja Zakona o oporavku nacionalne industrije izjavio pod navodnicima, ja ga citiram, nijedan posao koji za egzistenciju ovisi o plaćanju manjih, manjih plaća svojim radnicima, ovisi o plaćanju manjih plaća svojim radnicima nema pravo nastaviti u ovoj zemlji i pod biznisom mislim na cjelokupnu trgovinu, kao i na industriju, a pod radnicima mislim na sve radnike, klasu bijelih ovratnika, kao i na kombinezone, a pod plaćom za život mislim više od puke egzistencije, mislim na plaće za dostojan život i zatvaram citat. Dakle to se, to ovaj princip minimalne plaće kako bi se trebalo rješavat recimo vidi se u građevinskoj industriji. Kada bismo mi to ograničili dakle sa samom plaćom tada poslodavci mogu ograničit pregovaranje samih radnika i reći da ova nestašica zapravo ljudi u ovom sektoru, a obnavljat će se Zagreb, doći će on, obnavljat će se Banovina, obnavljat će se dakle dijelovi grada, dakle to je sada prilika da tržište kao takvo koje je u manjku radnika dakle da mora tražit radnike i mora im više platit. Kada se to ograniči sa ovakvim zakonom tada vi zapravo sve alate pregovaranja radnicima oduzimate i nemoguće je da dobe veću plaću, a u ovoj nestašici kada majstori iseljavaju iz RH dakle u toj situaciji smo ih ograničili sa ovim zakonom. Dakle, povećanje produktivnosti plaće i općenito produktivnosti rada je cilj RH i vlada je dužna taj cilj ostvarivati temeljem Ustava RH. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i Nezavisnih zastupnika poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Dakle odmah na početku da kažem da će kao i u prvom čitanju Klub HNS-a i HSU-a i Nezavisnih zastupnika podržati ovaj prijedlog zakona zbog toga što on donosi male, ali kvalitetne novine u području definiranja minimalne plaće. Mi danas ovdje raspravljamo kao da će minimalna riješiti sve, neće, neće, niti može tako biti jer ja pratim industrijske odnose i aktivni sam učesnik industrijskih odnosa od '90.-te dalje u Hrvatskoj. Onda je jedno vrijeme bilo mi ćemo sve ispregovarat općim kolektivnim ugovorom kojeg smo napustili '95., a tada smo imali najnižu osnovnu plaću ispod koje se nije moglo. '95.-te je taj koncept napušten i reklo je imat ćemo kolektivne ugovore djelatnosti koje će sklapati sindikati djelatnosti sa poslodavcima, dakle sloboda tržišta i za divno čudo mi od tog vremena do danas imamo samo jedan kolektivni ugovor djelatnosti graditeljstva koji je proširen na sve subjekte u graditeljstvu. Zamislite, za graditeljstvo koji se vezuje za ovaj Zakon o minimalnoj plaći u vremenu kad je opća pomama za ovaj, ovaj radnicima u graditeljstvu. Pa zamislite, zamislite vi tu mogućnost da netko radi za 3.400 danas u graditeljstvu kada je to djelatnost, djelatnost u usponu itd. Naravno, i oni su u obvezi ne samo mi mijenjat minimalnu plaću nego su oni u obvezi pregovarat o novom kolektivnom ugovoru i o novim vrijednostima i ne naslanjati se na minimalnu plaću u djelatnosti koja je, koja je u usponu, dakle koja treba radne snage jer ne može nitko meni reć danas da ćeš dobit građevinskog radnika za 3.400 ili 3.750 kuna. Inače taj kolektivni ugovor po mojim spoznajama je kolektivni ugovor koji je osiguravao visoka primanja radnika, a male plaće.

To nije dugoročno rješenje, dugoročno rješenje je plaća, bruto plaća na koju se plaćaju doprinosi, koja na kraju radnog vijeka rezultira sa solidnom, solidnom mirovinom. Mi puno puta i sindikati i poslodavci varaju sami sebe jer na kraju poslodavci bi trebali imat na savjesti te ljude koje istroše i koji kao siromašni završavaju u mirovini, sindikati kojima ti radnici plaćaju članarinu i onda kad odu u mirovinu odu, nitko više o njima ne vodi, ne vodi računa zbog toga što su imali male uplate doprinosa i danas imaju malu, malu mirovinu. Dakle, ja ovo ne doživljavam nikako epohalno rješenje, niti mislim da je ova rasprava jako vezana uz ovaj zakon, više je to refleksija jučerašnjeg nastupa premijera i, i udaranje po nekim, po nekim činjenicama jer kad bi govorili o suštini ovog zakona onda bi se vrlo brzo složili i vjerujem da će kao i u prvom čitanju jedna velika većina zastupnika ovaj zakon poduprijeti. On ima doista, on ima doista neke novine koje su bile potrebne i koji su socijalni partneri ispregovarali, a mi imamo pravo govoriti o čemu god hoćemo, ali o dogovoru socijalnih partnera nemamo previše što suditi, moramo to poštivati, a dogovor socijalnih partnera je da minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu, do sada to nije bio slučaj. Dogovor socijalnih partnera je u iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanje plaće s osnove prekovremenog rada otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Dakle, to je dogovor socijalnih partnera da uđe u ovaj Zakon i da ne može pod ukupnih iznosom 3 500 ili 3 750 sutra biti i rad nedjeljom i svi ovi dakle, svi ovi dodaci za prekovremeni rad, za otežane uvjete rada, itd. I to u pravilu mirne duše možemo prihvatiti i reći, da, to je to. Naravno da tražimo i nedostatke ovog Zakona. I ja sam preložio amandman na jedan temeljni nedostatak jer je u čl. 5 pisalo da minimalna plaća može varirati s obzirom na fond sati, a na toj razini, na toj egzistencijalno niskoj razini je potrebno da naši građani znaju da imaju sigurnost da će svaki mjesec dobiti jednaki iznos jer jednake će režije plaćati i jednaka je potreba za hranom. Ja se nadam da će ovaj amandman biti usvojen. Dakle, da svaki mjesec ti ljudi na toj razini dobiju isti iznos jer je to sigurno potrebno radi planiranja i dakle životnih potreba ili samca ili obitelji. Inače, ovo je dalek put što se tiče minimalne plaće i ovo je tek početak. Početak koji će se dalje razvijati ili kroz kolektivno pregovaranje ili kroz Zakon o radu ili možda čak i kroz Zakon o minimalnoj plaći. Dakle sve opcije su otvorene. U ovom trenutku mi nemamo u Zakonu o radu propisano da se posebno moraju platiti prekovremeni rad, rad subotom, .../nerazumljivo/... postoji i ta mogućnost. Postoji mogućnost o kojoj sam govorio prošli put ovdje za ovom sabornicom, a to je da se poslodavci i sindikati dogovore i da naprave jedan opći kolektivni ugovor za sve djelatnosti, što je najbrže rješenje i da kažu minimalno za prekovremeno se mora platiti 30%, minimalno za rad nedjeljom se mora platiti 40, govorim napamet. 40%, minimalno za neke druge otežane uvjete rada mora se dobiti 15% i onda to važi za sve. Taj bi se opći kolektivni ugovor proširio i važio bi za sve i to bi bilo vrlo jednostavno i brzo rješenje, ako postoji volja kod poslodavaca i kod radnika, kod predstavnika sindikata, ne treba tu glumiti tko je najljepši i najpametniji i tko je najučinkovitiji jer uvijek se radi o pregovaranju o minimumima koje treba platiti za taj rad nedjeljom, prekovremeni rad i ostalo. Prema tome, neće, ne bi nikom pala kruna s glave da se potrudi i ovo napravi, a da ne čeka da to Vlada mora zakonima rješavati jer onda Vlada ako radi, zašto se miješaš u naš posao, socijalnih partnera, to je naše da mi ispregovaramo, ako ne radi, zašto ne radiš, zašto ne propisuješ. Prema tome, ajde ljudi, akteri u socijalnom dijalogu, odlučite se već jednom, hoćete li raditi i proizvoditi kolektivne ugovore i na temelju kolektivnih ugovora ostvarivati prava radnika ili ćete čekati i grebati se oko politika da vam politike riješe kroz zakone ono što je vaš posao. Jer o tome koliko će ljudi dobiti plaće u bruto iznosu ovisi njihova mirovina. Za ovu razinu minimalne plaće, da bi netko dobio mirovinu od 4 000 kuna, što je pristojna mirovina za Hrvatsku, trebao bi izdvajati 850 kuna puta 98 godina. Puta 98, znači nikad do pristojne mirovine. Prema tome, ljudi moji, ajmo, kažem, odovuda se može dobro krenuti, međutim, ovo je samo početak puta, zaslužuje našu pažnju i zaslužuje naši potporu na ovim elementima. Isto tako, molim da se prihvati amandman ili rješenje u čl. 8 jer doista ne može se narediti poslodavcima da mijenjaju ugovor o radu nego mogu samo ponuditi izmijenjeni ugovor, ugovor o radu i to je sva suština, a pravo je radnika ta daj, ponudu izmijenjenog ugovora ili odbije ili prihvati. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Majda Burić. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, poštovani pomoćniče ministra, poštovane zastupnice i zastupnici u HS-u, dakle kao što sam već jednom i naglasila, institut minimalne plaće izrazito je senzibilne prirode i upravo zbog toga trebamo pristupiti i sa najvišom mogućom dozom ozbiljnosti, a također, i odgovornosti, što ova Vlada svakako i čini. Trenutačno važeći Zakon o minimalnoj plaći stupio je na snagu 2019. međutim, već u ranijem Zakonu o minimalnoj plaći iz 2018. g. precizirana je definicija minimalne plaće te je izrijekom propisano da se u takvi plaću ne ubrajaju povećanja koja radniku pripadaju za noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom propisano da se ne radi o to se od 2018. g. isplaćuje povrh minimalne plaće i dobro je da je ovaj Prijedlog zakona i aktualni zakon zadržao takvu definiciju i dopunio je otežanim uvjetima rada, što svakako ide u korist radnicima. Također je važno naglasiti da se zakonom ne određuje visina minimalne plaće, već se njime kazuje što to minimalna plaća jest, što ona nije, što se isplaćuje po vrh minimalne plaće, tko kontrolira proces itd. Na temelju zakona Vlada RH za svaku kalendarsku godinu donosi uredbu o visini minimalne plaće i ta uredba je upravo danas na sjednici Vlade RH kao 10. točka kao što svi znate jučer je premijer Plenković upravo ovdje pred vama naglasio da će minimalna plaća za 2022.g. iznositi 3.750 kuna što je uvećanje za 10,3% odnosno za 350 kuna i to je nikad veće uvećanje na godišnjoj razini. U skladu sa zakonom minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu, a sama minimalna plaća povećava se nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, dakle predstavnicima HUP-a i sindikata kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljili i izbalansirali interesi obiju strana što je jako bitno. Također ovdje treba spomenuti da je od 2019.g. pri Ministarstvu rada osnovano stručno tijelo Povjerenstvo za analizu i praćenje minimalne plaće što također smatram jako bitnim.

Kao što smo imali prilike čuti i danas cijelo vrijeme o tome govoriti za iduću godinu ona će biti uvećana za 350 kuna iznosit će 3.750 kuna u bruto iznosu to je 4.687 kuna i to je porast za više od 10% kao i najveće povećanje na godišnjoj razini. U mandatu ove vlade i premijera Plenkovića u posljednjih pet godina minimalna je plaća povećana za sveukupno 1.567 kuna odnosno 1.254 u neto iznosu što je ustvari povećanje za 50% u odnosu na 2016.g. Nikada nismo imali toliko značajna povećanja, nikada niti na godišnjoj razini, a bome niti na sveukupno gledajući i uspoređujući mandate različitih vlada.

U mandatu ove vlade unatoč pandemiji, unatoč svim nedaćama koje su nas snašle ne samo da je značajno povećana minimalna plaća već rasu kontinuirano mirovine, raste prosječna plaća, medijalna plaća, broj zaposlenih nikad nije bio viši od 2008.g. na ovamo. Dakle, mi danas u odnosu na staru normalnu 2019.g. imamo skoro 15.000 više radnika, a u odnosu na prošlu 2020. 52.000 radnika više. I ništa od toga nije došlo samo po sebi, ništa od toga nije palo s Marsa već su to rezultati dobrog i uspješnog upravljanja, kolikogod to nekoga žuljalo. Danas je udio minimalne plaće u prosječnoj plaći više od 46%, u medijalnoj plaći više od 55%, a s ovim povećanjem od 350 kuna udio minimalne plaća u prosječnoj plaći bit će skoro 53%, a udio u medijalnoj plaći 62,5% Što se ovim zakonom mijenja? Mijenja se svega devet članaka ako se ne varam, oni koji su najbitniji odnose se na proširenje definicije minimalne plaće i na onu koja je ugovorena kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena. Npr. u RH trenutačno je proširen samo jedan kolektivni ugovor i to onaj za graditeljstvo. Što to ustvari znači? Nakon stupanja na snagu ovoga zakona za radnika koji obavlja najsloženije poslove u sektoru graditeljstva i to one koji se odnose na 10. skupinu poslova, e tada će se minimalnom plaćom tog radnika smatrati upravo iznos koji je propisan kolektivnim ugovorom, a taj iznos za najsloženiju skupinu poslova jest 11.130 kuna i to će se nakon stupanja na snagu ovoga zakona upravo smatrati minimalnom plaćom za sektor graditeljstva 10. skupinu. To je samo jedan od primjera. Ovim zakonom također se mijenja i da će prekovremeni noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom itd. da će radnici imati pravo na povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom, dakle nema više povećanja od 1,2,3,5,6, kuna osim toga potiče se i donošenje kolektivnih ugovora i potiče se jačanje socijalnog dijaloga, a sami socijalni partneri izrazili su čvrstu volju da se u narednom razdoblju upravo intenzivira bipartitno pregovaranje i sklapanje novih sektorskih kolektivnih ugovora. Također ovim izmjenama i dopunama osnažuje se suradnja inspekcijskih tijela odnosno utvrđuje se zajednički nadzor DIRH-a Državnog inspektorata RH i Ministarstva financija, Porezne uprave, a kao što ste vidjeli u zakonu propisane kazne za prekršaje iznose od 60 do 100.000 kuna. Što se tiče samih razlika između prijedloga zakona i konačnog prijedloga zakona, one su minimalne, dakle propisuje se obaveza poslodavca da najkasnije do 1. veljače iduće godine izmjeni ugovore o radu na način da plaću ugovara u bruto iznosu što propisuje ovaj zakon i da to više nije neto iznos, ako to ne učini, kao što sam maloprije rekla propisana prekršajna odredba iznosi od 60 do 100.000 kuna. Ovdje je danas bilo puno riječi i o europskim minimalnim plaćama, podsjetit ću da u 21 od 27 članica EU je bila propisana nacionalna minimalna plaća iznimku čine Danska, Italija, Cipar, Austrija itd. gdje je minimalna plaća sektorski uređena, dakle ipak na jedan drugačiji način, ali je uređena. Minimalne plaće u državama članicama u prošloj godini iznosile su u bruto iznosu od 312 eura do 2.142 eura, međutim ono što je pravo pitanje jest što se s tom minimalnom plaćom u toj određenoj državi zaista može i koja je njezina kupovna moć u smislu standarda kupovne moći? Ako to stavimo u suodnos sa cijenom dječjih vrtića, sa cijenom stanovanja, e onda se tu slika u potpunosti mijenja. Zato što su recimo cijene vrtića u Irskoj i Luksemburgu od 800 do 1.200 eura. Dakle, što se tiče samog indeksa cijena stanovanja Hrvatska je na 44% europskoga prosjeka, dok su Francuska, Luksemburg, Irska itd. na čak 182% I tu je ustvari pravo pitanje što ja mogu s minimalnom plaćom u svojoj državi i koja je njezina snaga, koja je njezina kupovna moć? S obzirom da imam još malo vremena voljela bih također spomenuti de minimis potpore odnosno kompenzacijske mjere za poslodavce koji su u poteškoćama u radno intenzivnim industrijama, prije svega se to odnosi na drvnu, tekstilnu, kožarsku industriju oni imaju mogućnost pomoći do 200.000 eura odnosno milijun i pol kuna gdje im se ta sredstva isplaćuju za poticanje odnosno nastavak očuvanja radnih mjesta [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Klub HDZ-a svakako će podržati Konačni prijedlog Zakona o minimalnoj plaći. Zahvaljujem. Slijedi rasprava Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Marijana Puljak. Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, ovim zakonom se ne govori se zapravo o visini minimalne plaće već se uređuje sustav definiranja isplate minimalnih plaća, uvode se nekakve novine, osnažuju nam se nekakve institucije koje će nadzirati i kontrolirati isplatu, ali evo ja ću ovdje se vratiti zapravo na cijeli koncept minimalnih plaća. Dakle, vlada kad želi riješiti nekakve probleme u društvu, nekakve probleme koje muče naše građane, posebno njihov socijalni status, obično navali sa dodatnim opterećenjima na poduzetnika. Kao što sam rekla maloprije po onoj narodnoj, lako je tuđim novcem gloginje mlatiti. Najbolji način podizanja plaća minimalne plaće, kako minimalne tako i općenito svih plaća je zapravo podizanje produktivnost i rad. Dakle, realne plaće ostvaruju se u proizvodnji, a ne nekakvim uredbama, dekretima ili diktatima vlade. Treba nam dakle bogato društvo koje će biti posljedica razvijenog gospodarstva, poduzetnici koji će slobodno disati, stvarati nove vrijednosti i tako otvarati nova radna mjesta i kroz produktivnost podizati plaće, a ne treba nam državna intervencija. Hrvatska po svojim ustavnim odrednicama želi biti ili jest socijalna država, želi brinuti o svim svojim građanima, radnicima, zaposlenicima, ali i poslodavcima. U tom smislu minimalna plaća se najavljuje kao jedna od socijalnih mjera kojom se štiti od siromaštva, ali kao što smo danas ovdje čuli ovdje od tajnika kao mjera kojom se mladi mogu lako zaposliti. Nije mi bilo jasno to na što se misli, zapravo minimalac nema nikakve veze sa zapošljavanjem mladih. Ne odlaze zato što je minimalac nizak ili što je mala minimalna plaća, već ne žele ostati u zemlji u kojoj ne vide nadu da uopće mogu ostvariti sve svoje ambicije kroz jednu poštenu utakmicu. Iako je dakle uvijek popraćeno kroz nekakve populističke fraze o brzi za najslabije, svako određivanje minimalne plaće zapravo povećava troškove za poduzetnike i poslodavce i na kraju to dovodi i do povećanja nezaposlenosti i pada standarda. Dakle, kako najbolje štiti svoje građane? Tako da razvijemo sve institucije, pravni okvir, pravnu sigurnost koja će garantirati jednaka pravila za sve i tako biti poluga i omogućiti razvoj gospodarstva koji će dovesti do bogatijeg društva koje će onda moći primjerno brinuti o svim svojim i najslabijima i najpotrebitijima. Hrvatska ima petu najmanju minimalnu plaću u EU, iza nas su Bugarska, Latvija, Rumunjska, Mađarska, a malo zaostajemo za Češkom, Slovačkom, Poljskom, Estonijom i Litvom, dakle sve redom zemlje koje imaju znatno veći realni BDP per capita što znači i veću produktivnost rada od hrvatske. Evo kao što smo čuli i ovdje maloprije Italija, Cipar, Austrija, Danska, Finska i Švedska nemaju zakonski reguliranu minimalnu plaću, a o njima govorimo dakle posebno o ovim skandinavskim zemljama govorimo kao o socijalnim državama sa nekim možda čak i socijalističkim obilježjima. U stvarnosti riječ je o razvijenim tržišnim ekonomijama u kojima je tržišno natjecanje oštro razvijeno, ali i strogo regulirano. Ponovno stavljam naglasak na jednaka pravila igre za sve, dakle nema kumova, nema stranačkih prijatelja, nema mojih, tvojih, naših investitora. Kod nas evo stranka koja vlada državom nedavno osuđena za korupciju, dakle u takvoj državi ne možemo očekivati da se slobodno razvije gospodarstvo u kojem će radnici imati i odgovarajuće plaće od kojih će moći dostojanstveno živjeti. Spomenula je kolegica maloprije kupovnu moć, naime kupovna moć u Hrvatskoj je za trećinu niža od prosjeka u EU, dakle to govore podaci u Eurostatu. Kao što su neki analitičari rekli npr. evo i Velimir Šonje u svojim blogovima, rast produktivnosti može doći od ulaganja u kapital ili od ulaganja u načine rada i institucionalni okvir koji određuje hoće li se taj kapital i rad u kolo na efikasne načine. Dakle, investicije su važne za rast produktivnosti, ali ekonomski rast se ne mora dogoditi ako rastu investicije jer rast zavisi o inovacijama i o načinu kako se te investicije provode, ali i o institucijama, o obrazovanju, o odsustvu korupcije, o regulaciji i vladavini prava itd. Dakle, nije bitna količina investicija, već i njihova kvaliteta npr. imate veliko povećanje investicija kad se investira u infrastrukturu, međutim ako je društvo zatvoreno, koruptivno onda te uske mreže će pobrati vrhnje i tada rasta nema. Dakle, ključna je efikasnost, a ne kvantiteta investicija zato što efikasne investicije stvaraju dugoročan i robustan rast, što je zemlja razvijenija efikasnost je važnije, to znači da su i otvorene institucije važnije, otvorenost kao što sam rekla znači da vladaju jednaka pravila za sve, dakle nema kumova, nema naših investitora ako je tako ljudi imaju veće povjerenje u institucije i imaju na kraju krajeva investitori veću pravnu sigurnost za svoje investicije. U takvim društvima u kojima institucije funkcioniraju neuspješne firme propadaju i ne održavaju se kao nekakva evo državna poduzeća ovdje kod nas na teret poreznih obveznika. Socijalne države naime doista znače značajnu preraspodjelu, država daje naknade za nezaposlene, pomaže u brizi o djeci, starijima, potrebitima, zdravlju, obrazovanju i čini to zbog društvene solidarnosti, ali i zbog okvira za funkcioniranje tržišnog, a ne socijalističkog gospodarstva. Jedna zanimljivost ovdje, 2016.g. prije tadašnjih izbora HDZ je naručio jednu studiju od München-skog Ifo instituta, dakle zatražio je Analizu gospodarskog stanja u Hrvatskoj i preporuke za njegovo poboljšanje. Među ostalim taj institut je predložio i ukidanje jedinstvene minimalne plaće, svoj su prijedlog obrazložili činjenicom da velik broj radnika u Hrvatskoj radi za minimalnu plaću što kako tumače stručnjaci iz tog instituta tada, dakle poslodavci imaju velikih problema isplatiti čak i minimalnu plaću, kao takva tvrde dio poslodavaca primoran je da drži radnike na crno jer su im na taj način puno jeftiniji. Kad minimalna plaća ne bi bila propisana zaključuju njemački analitičari tada 2016. dakle suzbio se bi se dobar dio sive ekonomije. Na slobodnom tržištu plaće se obično pozicioniraju na svoju tzv. graničnu produktivnost rada odnosno na onu vrijednost koja ne prelazi produktivnost radnika jer bi u suprotnom onda bi poslodavac radnika plaćao više nego što mu radnik pridonese tvtrci. Zakon o minimalnoj plaći otežava da oni radnici čija je granična produktivnost ispod te minimalne plaće uopće nađu ili zadrže posao, dakle zašto ako netko pristaje raditi ispod minimalne plaće zašto mu to ne omogućiti. Dakle zaključak, minimalna plaća obično i njeno povećanje obično poveća nezaposlenost i smanjuje standard. Sindikati su evo kao što smo čuli naravno podržali povećanje minimalne plaće u svojoj izjavi su kazali jednu istinu, moramo dakle težiti da prosječne plaće u Hrvatskoj budu znatno veće, to je upravo ovo o čemu sam govorila, dakle mjere poduzeti da nam cijelo gospodarstvo naraste i prosječne plaće budu znatno veće. Kad govorimo o tekstilnoj obično se spominju kada se govori o minimalnoj plaći spominju se radnici u tekstilnoj industriji, a baš će u toj industriji ovo stvoriti veliko opterećen je za poslodavce, povećat će im trošak proizvodnje i to u doba gospodarske krize.

Oni su dakle Udruga poslodavaca je imajući na umu i rast inflacije, povećanja bruto plaće od početka godine i trenutačno gospodarsko stanje predlagali su nešto niže povećanje minimalnih plaća za 2,5% odnosno za 106 kuna. Osim rasta sirovina poduzetnici doživljavaju rast cijene energenata, struje, plina u sličnim rasponima, dakle nedopustivo je da pojedine monopolističke tvrtke u vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave troškove vlastitih neracionalnosti i neadekvatnog planiranja neodgovorno prenose na poduzetnike, evo kaže Udruga poduzetnika.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Znači da rezimiramo, od 1. siječnja minimalna plaća rasti će za 350 kuna odnosno ona će iznositi 500 eura. Ako pogledamo prosjek EU onda možemo vidjeti da je minimalna plaća, prosječna minimalna plaća u EU iznosi 700 eura, a u Sloveniji ona iznosi 1.074 eura. Lošiji od nas su samo Mađarska, Litva, Rumunjska i Bugarska. I da li smatramo da je to dovoljno za život, to se danas često propitkivalo, odgovor od državnog tajnika dobili nismo iako svi znamo da to nije dovoljno. Poštovana kolegica Burić je pitala što možete s minimalnom plaćom u svojoj državi. Ne možete pokriti minimalnu potrošačku košaricu odnosno odgovor na to hipotetsko pitanje je bilo možete životariti jer ako minimalna potrošačka košarica iznosi 7.800 kuna, a ako dvoje odraslih osoba rade obadvoje za minimalnu plaću znači 500 eura svaki, to je 1000 eura, to je za nekih ugrubo 300 kuna manje od minimalne potrošačke košarice. Stoga možemo vidjeti da Vlada donosi ove odluke koje će se preliti preko leđa poslodavaca i tek kad se odluke, kad se ta zakon, zakon nastupi na snagu 1. siječnja, kad te plaće krenu, vidjet ćemo kako će se to odraziti i na njihovo poslovanje. Naročito tu govorimo o kožnoj industriji, tekstilnoj, drvnoj industriji, a već vidimo njihove najave da će tražiti kompenzacijske mjere i onda kad sam u replici pitao hoćemo li se kretati u začaranom krugu, dokaz je da hoćemo jer će se onda pokrenuti mjere za očuvanje radnih mjesta i neke druge i vrtit ćemo u krug, iako je rečeno da to baš i nije tako. Imamo porast građana koji rade na minimalcu, a nažalost uz ovo povećanje koje će se preliti preko leđa poduzetnika, imamo i povećanje cijena sirovina, imamo povećanje cijena energenata i sve to u ovo krizno razdoblje kada se naši poduzetnici zapravo bore kako bi preživjeli i smatram da Vlada može reagirati, smatram da Vlada treba reagirati, ali smatram da ovo nije način na koji se treba reagirati. Smatram da kada govorimo o stvaranju boljih uvjeta poduzetnika, treba govoriti o poreznom rasterećenju, o tome je jučer govorio i kolega Hrebak u emisiji Otvoreno, nadam se da će biti sluha za tako neke najave, smatram da treba smanjiti birokraciju, smatram da treba unaprijediti pravosuđe, smatram da treba čim više digitalizirati sustave u državi koji će na taj način biti produktivniji i bolje raditi i biti na što više na usluzi naših građana. I ako budemo uz to sve skupa, poticali proizvodnju odnosno proizvodnu industriju, ako budemo poticali izvoz koji znamo da disperzira rizik, znamo da smanjuje ovisnost o nacionalnom tržištu, odnosno širimo se na neka druga tržišta i samo poslovanje je manje ovisno o našem domaćem, kada znamo da to može dovesti do novih tehnologija, do novih rješenja, do novih znanja, onda smatram da je to put u kojem bi se trebali kretati i smatram da bi odluke Vlade trebale ići u tom smjeru na koji način stvoriti uvjete, olakšati rad poduzetnicima, kako bi oni mogli biti profitabilniji, kako bi oni mogli biti konkurentniji na tržištu, kako bi mogli više zarađivati, a samim time više zapošljavati i svojim djelatnicima osigurati veće plaće. Ako vidimo potom da se tu događaju neke anomalije, da se stvaraju poduzeća, da se stvaraju veći profiti, da se više radi, a plaće ne rastu, e onda je tu država da intervenira i zaštiti prava radnika i mislim da je to smjer u kojem trebamo ići, jer pogotovo ako vidimo da nam fali preko 200 tisuća radnika, ne znam na koji način ćemo s ovakvim plaćama to nadomjestiti, kada znamo da je prvi razlog zbog kojeg naši građani napuštaju ovu zemlju mala plaća, a kada vidimo da imamo samo 1,3 radnika na jednog umirovljenika, ja ne znam ni kako će taj sustav, mirovinski sustav biti održiv, to bi bilo najbolje da govori kolega Hrelja. Tako da, sve u svemu mislim da se vrtimo u začaranom krugu, da bez neke vizije donosimo neke odluke koje je upitno kako će utjecati na cjelokupni proizvodni odnosno gospodarski sustav u ovoj zemlji, a kao što sam i bio rekao, imali smo samo puno, nije to baš samo, ali imali smo puno sreće da smo uspjeli imati ovu izvrsnu turističku sezonu koja će pokrpati neke deficite unutar proračuna, jer kada vidimo da smo zaduženi preko 91% BDP-a, da je turistička sezona bila katastrofalna, to bi bilo preko 100%, što bi bio apsolutni presedan, a onda i ta ulaganja bez presedana bila bi upitna. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Dakle ja sam već dva puta danas govorila o tome da je potpuno neprihvatljivo da ste nam kao završni prijedlog zakona poslali identičan tekst nakon jedne izrazito, rekla bih, konstruktivne rasprave koja je bila nakon prvog čitanja. Dakle, ja ću svoj govor sa prvog čitanja ponovno sada ovdje ponoviti. Dakle u Hrvatskoj se moramo prisjetiti da je više od 52 tisuće radnika na minimalcu i isto tako, moramo prihvatiti činjenicu da taj broj ljudi na minimalcu svakim danom raste. Naravno, to je povezano sa posljedicama epidemije Covida, ali isto tako, moramo konstatirati da je hrvatski minimalac, bez obzira što je posljednjih 5 godina rastao 36%, opet među najnižima u Europi, i ponovit ću, niži iznos minimalne plaće imaju samo Mađarska, Litva, Rumunjska i Bugarska. Zakonodavac u uvodu prvog čitanja sumirajući sve izmjene kaže da se time omogućava puna primjena Ustavom zajamčenog prava svakog zaposlenika na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život. Koliko god pozdravljamo određene izmjene koje idu u smjeru zaštite radnika i povećanja minimalne plaće, mislim da se ne smijemo zavaravati i mazati oči našim građanima. Daleko je to od plaće koja bi pružala slobodan i dostojanstven život jednom čovjeku, a kamoli obitelji sa jednim ili više djece. Jer, minimalna plaća u Hrvatskoj nije dostojanstvena plaća. Ona koja omogućuje pokrivanje svih životnih troškova, od hrane, obuće, odjeće, stanarine, režija, troškova obrazovanja djece, itd., minimalna plaća u Hrvatskoj u iznosu od 3000 kuna, a sada će biti 3750 ili 500 eura je ispod praga tog dostojanstva o kojem govorite, ona je prije na pragu siromaštva i moram se ipak još više snažno zalagati za iznos minimalne plaće koji će doista realno garantirati dostojanstven život. Mi u zeleno-lijevom bloku smatramo da se metodologija izračuna minimalne plaće, osim na kriteriju relativne nejednakosti na tržištu rada, treba temeljiti i na izračunu minimalnih životnih troškova kako bi se osiguralo da minimalna plaća doista može pokrivati osnovne troškove života i smatramo da je potrebno odrediti jasnije kriterije za izračun minimalne plaće. Prema trenutnom prijedlogu, visinu minimalne plaće utvrđuje Vlada RH na prijedlog ministra i nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, pri čemu se uzimaju u obzir kriteriji poput inflacije, kretanje plaća, kretanje nezaposlenosti, stanje gospodarstva, itd., iako se radi nominalno o postojanju kriterija, smatramo da je kriterije potrebno jasnije urediti te minimalnu plaću vezati uz postotak prosječne plaće, minimalno 60% prosječne plaće u Hrvatskoj. Iako zakonodavac govori da se ovim Zakonom ne uređuje pitanje visine minimalne plaće nego se to uređuje uredbom o visini minimalne plaće, ne vidimo razloga zašto se javniji kriteriji ne bi obrazložili i naveli u ovom Zakonu. Također, smatramo da se minimalna prava trebaju urediti zakonodavstvom, a kolektivni ugovori trebali bi dati mogućnost povoljnijih prava, a ne određivati minimum ili čak omogućavati smanjenje prava prema kolektivnim .../nerazumljivo/... putem kolektivnih ugovora. Također, u uvodu se navodi da se donošenjem ovog Zakona omogućuju veće minimalne plaće radnicima koji rade u djelatnostima u kojima vaše kolektivni ugovori koji imaju proširenu primjenu sukladno općem propisu o radu, a što je s radnicima koji ne rade u takvim djelatnostima, koji nisu pokriveni kolektivnim ugovorima? O tome problemu u ovom prijedlogu nema niti govora. Pozdravljamo da se uz dodatke za prekovremeni rad, noćni rad te rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom, koje je zakonom određen kao neradan, a koji se ne ubrajaju u iznos minimalne plaće, sada uključuju i otežani uvjeti rada, no smatramo da je neophodno da se treba dodati da u iznos minimalne plaće ne ulaze ni drugi dodaci za smjenski rad, npr. ili na minuli rat, tzv. tj. staž i slično, koji nisu jasno navedeni u novim izmjenama, a mi smatramo da bi trebali biti. Nadalje, u Zakon se također, dodaje da se kolektivnim ugovorom može odrediti da se minimalna plaća odredi na način da se iznos minimalne plaće za cijelu godinu podijeli s godišnjim fondom sati te minimalna plaća obračunava i isplaćuje sukladno dobivenom iznosu minimalne plaće po satu i mjesečnom fondu sati, kako bi se, citiram, pogodovalo poslodavcima u radno intenzivnim djelatnostima kod koji se broj radnih sati izravno odražava na produktivnosti i omogućit će poslodavcu da isplati plaću sukladno broju radnih sati u pojedinom mjesecu te se, sukladno tome u navedenom slučaju ne primjenjuje odredba Zakona o radu o povoljnijem pravu za radnike. Mi smo izrazito protiv ovakve odredbe jer smo u programu naglašavali kako norma ne bi trebala ulaziti u minimalnu plaću te se takvom odredbom najviše pogađaju radnici u ionako najlošije plaćenim zanimanjima, koje primjerice, imaju sezonski karakter. Također, time se ozbiljno otvara prostor za manipulacije i dodatno zakidanje već sada najslabije plaćenih radnika jer je teško da primjena može imati i adekvatan nadzor. Na mala vrata se, naime uvodi, minimalnija od minimalne plaće, što je naprosto nedopustivo. Takve odredbe uvode se pod krinkom da se pomaže posrnulom gospodarstvu i posrnuloj industriji da preživi, a zapravo predstavljaju zadnji čavao u lijes eksploatacije radnika. U prošloj godini inspektori su otkrili da poslodavci čak za 1689 radnika nisu isplatili ni minimalnu plaću, što nam ukazuje, jasno da treba bitno i hitno jačati sustav nadzora i kontrole. Zaključno bih rekla, potrebno je što više i što prije povećati minimalne plaće do razine koja zadovoljava zaista dostojanstven život radnika i njihovih obitelji. To nije pitanje samo radničkih prava nego je to pitanje i demografije i odlijeva kadrova iz Hrvatske jer jedino dostojanstveni uvjeti rada i dostojanstvene plaće dovoljne za životne potrebe, motivirat će naše mlade da osnivanju obitelj, imaju djecu i da ostanu u Hrvatskoj.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, rasprava oko ovih izmjena i dopuna Zakona o minimalnoj plaći govori o tragediji hrvatskog društva. O povijesti od ranih 90-ih godina do današnjeg dana, vezano za industrijske odnose i reguliranje plaće i radničkih prava da se uopće mogu izboriti za plaću, o tome sam govorio u prvom čitanju. Ovaj puta to neću nego ću zbilja obrazlagati amandmane koji su dosta njih proizlaze iz onog što je bila i rasprava i ono što su bili i sindikalna stajališta koja smo svi nas dobili u saborskim klupama i na temelju toga napravili određene amandmane. Mi govorimo, a često puta sam čuo da socijalni dijalog u Hrvatskoj postoji, ne to je pokušaj socijalnog dijaloga. Zašto govorim pokušaj?

Mi ne bi danas gubili i trošili kisik, ovdje licitirali o troškovima života ili o bilo čemu drugome.

E onda šta se traži? I jedni i drugi su slabi i najlakše upri prstom na trećega ko god da bio, riječ je o saboru i riječ je o vladi. I sad mi moramo arbitrirati zato što nije došlo do dogovora nego je vlada de facto odnosno zakonodavac rekao ajd sad ćemo malo popustit ovima, sad ćemo malo popustit onima i preuzet na sebe odgovornost koju ne mora preuzet odnosno mora zato što ipak moraju postojati neki uljudbeni civilizacijski standardi kada čovjek živi i pripada EU. Zašto mi mijenjamo ovaj zakon? Zato što se po ovom zakonu i dalje mulja i izigrava propisa, izigrava ga se, to piše u obrazloženju zakona. Rad na crno i izigravanje propisa po pitanju određenih plaćanja što se tiče dodataka na plaću. To je razlog zbog čega mi ovdje raspravljamo. Mi ne donosimo iznos minimalne plaće to je točno, ali ja opet kažem za tako nešto sindikati, sindikalna adresa nije niti sabor, nije niti vlada nego su poslodavci i to vam govorim kao ljevičar, kao bivši sindikalac koji je zbog organiziranja štrajka završio na Vrhovnom sudu. Moramo znati koja je čija odgovornost i koje je čije opis radnog mjesta. I nisam da ovdje trošimo kisik i da se raspravljamo na način da s jedne strane imamo jeftinu demagogiju, a s druge strane imamo prodavanje magle. Ovo je kao i Zakon o radu jedan od ključnih zakona jedne države, mi kroz određivanje minimalce koji je u uredbi vlade određujemo uvjete i poslovanja u RH, kome se to dopalo ili ne dopalo, ali je tome tako. Da iznos kao takav ne zadovoljava ja mislim da smo svi suglasni, ali mi o tome ovdje danas ne odlučujemo i džabe trošimo kisik, a činjenica je da koji god minimalac bio nije dostojanstven i ne osigurava dostojanstven život koji je ustavom zajamčen u ovoj državi i to je točno i to je točno. I drago mi je da sam u 9. mjesecu kada sam o tome raspravljao tvrdio da ako ćemo se držati programa naše vlade, ali ne i u prioriteta u izbornom programu HDZ-a da ćemo imati neko skalarno povećanje pa smo dobili 3.750 kuna, a to znači toplo se nadam pa živi bili pa vidjeli, ja ću po tome jahati, to znači da ćemo iduće godine imati 4.000, a da onda iduće nakon toga 4.250 to je ono minimalno to je ono minimalno da zaustavimo od toga da nam ljudi bježe iz Hrvatske zato što nemamo konkurentnu cijenu rada na tržištu rada nismo konkurentni. A sada ću ići na obrazlaganja amandmana koje ja mislim da bi trebali biti prihvatljivi ama baš svima. Ne vidim razloga, a to je ono što su amandmani na čl. 2. i na čl. 3. da se i otežani uvjeti rada ne ubace odnosno u sam zakon kojim se oni izuzimaju od izračuna minimalne plaće. Nema ko to ne traži i nema gdje tu nema logike, jedino ako se ne misli i dalje omogućiti jedan određeni prozorčić u lovu u mutnom pa će odjedanput sad svi imati otežane uvjete rada baš zato da bi se mogli izigrati propisi, samo treba pratiti ugovore pa ćete vidjet da će biti tome tako. Još druga perverzija je, a to je pitanje dakle 2013. kada je donesen prvi zakon podsjetit ću zato da bi Hrvatska ušla u EU jer inače pitanje da li bi mi danas o tome raspravljali, a i pitanje da li bi bili u EU, a to je mogućnost kolektivnog pregovaranja na temelju kojega ti možeš ić sa dampinškom cijenom odnosno 5% nižom tarifom od onoga što je uredbom, ali na temelju zakona propisana. Ali čuli smo od predlagatelja da ona nije ni primjenjivana, pa ako nije primjenjivana nema razloga da ju ne brišemo jer mi u pravilu onda pišemo da ako drugačije nije određeno može i eto onog trenutka kad čujem tu sintagmu u nekom tekstu zakona tog trenutka znam da je automatizmom muljanje predviđeno. Prema tome, nema razloga, ne primjenjuje se, nije se primjenjivala jer na kraju krajeva ako imamo poslodavce koji su u krizi šta će se intervenirat? Intervenirat će se kolektivnim ugovorom na uštrb radnika, bravo, bravo, to je jedino rješenje koje imamo. Ja mislim da nismo za takva rješenja. I čl. 8. vidio sam mnogi su dali primjedbu što je opravdana, pa i Odbor za zakonodavstvo da se može postojati obaveza poslodavca da mora izmijeniti ugovor o radu jer to ne može biti jednostrani čin. Međutim, ja tražim da se briše odnosno Klub socijaldemokrata traži da se briše. Stvar je vrlo jednostavno, reći ću i operativno zašto. Ja sam poslodavac koji sam u Zagrebu, ako ostaje ta novela ili da sam obavezan kao poslodavac ponudit svom djelatniku kojega se hoću riješit ugovor moram obnoviti ugovor o radu jer ga moram uskladit s ovom uredbom šta se onda događa? Ja ću sigurno njemu ponudit ugovor sa novim minimalcem, ali recimo da u ugovoru piše da mu je radno mjesto u Zagrebu, a ja ga prebacim u Rijeku, ja sam ga se riješio. Dakle, kroz tu zakonsku odredbu ja se mogu riješiti svakog radnika kojeg više ne želim jer mi se ne sviđa njegova boja očiju i zato tražimo da se to izmijeni, a nema onoga čega bi možda moglo biti. Jedino što je jednostrano u tom članku, a to je pravilnici o radu, niko ovdje ne kaže da se pravilnici o radu moraju uskladiti. A treće, onda treba pozvati i ugovorne strane na kolektivnim ugovorima da usklade taj minimalac, prema tome a ovdje smo ga stavili samo da ga poslodavac može ponuditi radniku pa ga ponudi na način na koji sam ja rekao jer uzimajući u obzir nažalost needuciranosti velikog broja hrvatskih poslodavaca ta primjena će se na to i odnositi. Slične smo rasprave barem oni ljudi koji poznaju praksu i primjenu naših propisa u radnome zakonodavstvu znaju da je tome tako, a slična je bila i rasprava i u samom Odboru za rad o čemu je izvijestio i kolega Davorko Vidović.

I to je jedini način da ubijemo parolaštvo jeftine demagogije i manipulacijom osjećaja građana između ostalog koje je inače dosta ovako manipulacijama osjećajima građana i čuti ono što građani žele čuti i u pravilu odlika ekstremne političke ekstremne desnice. Dakle, ja ću sad zaključit reći ću jednu stvar, isto što vrijedi za cijepljenje, budimo odgovorni. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana zastupnica Anja Šimpraga. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolege i kolegice. Predmetni Prijedlog zakona o izmjenama dopunama Zakona o minimalnoj plaći iznimno je važan i izazvao je dosta pažnje u medijskom prostoru, ali isto tako ovdje u sabornici ponajviše zbog činjenice da utječe na velik broj naših sugrađanki i sugrađana koji pripadaju u najranjiviju grupu slabo plaćenih radnika, ali ujedno ona utječe i na poslodavce. Država se ovdje nalazi u nezahvalnoj situaciji jer mora zadovoljiti interese dviju strana. Banalno rečeno, imamo radnike koji žele bit što bolje plaćeni i s druge strane imamo poslodavce koji žele što manje troškove na primanje radnika.

Oni su bili najizloženiji gubitku radnih mjesta, ali u skraćenom radnom vremenu. Velik broj radnika koji primaju minimalne plaće nalaze se u prerađivačkoj industriji, a najviše ih radi u djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, kože, srodnih proizvoda, proizvoda od guma, metala te prerade drva, dakle u fizički zahtjevnim poslovima. Minimalnu plaću koja trenutno iznosi 4.250 kuna bruto odnosno 3.400 kuna neto u prvom kvartalu ove godine primilo je nešto više od 52.000 radnika ili oko 4,7% svih zaposlenih u zemlji. Da budemo preciznija, toliko ih je trebalo primiti.

Prvo je iznošenje stajališta Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovana zastupnica Ružica Vukovac.

Državni zavod za statistiku objavio je procjenu broja stanovnika po gradovima, općinama i županijama na kraju 2020. godine. Brojke su više nego dramatične. Posljednji javno dostupni podaci govore o tome kako smo od zadnjeg popisa stanovništva izgubili 273.000 stanovnika. To znači da smo u manje od 10 godina izgubili više od 5% populacije. Neki demografi procjenjuju da je stvarno stanje još gore te da je realni broj stanovnika pao ispod 4 milijuna. Od popisa stanovništva 2011. demografske gubitke pretrpjele su gotovo sve regije. U depopulaciji prednjače županije s istoka Hrvatske, slavonske županije, one koje imaju plodonosnu ravnicu, bogom dane rijeke, ugodnu klimu i najljepši krajobraz dokle god oko seže. Životni prostor samo za poželjeti. I gdje je tu onda zdrava logika. Apsolutna politička dominacija na hrvatskoj javnoj političkoj i svakoj drugoj sceni poprima svakim novim danom sve više obrise planski kontrolirane sveobuhvatnosti nalik na predratna vremena i razdvojenost u kojoj postoje jasno vidljivi zasebni svjetovi. Njihov imaginarni paralelni svijet dobrote vladanja i brige za narod i druga matematički izračunata stvarnost koju je nemoguće ne vidjeti prostim okom. Mene boli ta elitistička zategnutost i uzdignutost koja je sve izraženija i stoga o njoj progovaram s ove govornice jer mi ništa drugo ne preostaje. Razlozi općeg dojma oko hrvatske demografske i ostale stvarnosti u Hrvatskoj su brojni i složeni ali uglavnom su svi vezani za način upravljanja Hrvatskom danas. Hrvatskom koja je u prostornom smislu po svojim sredozemnim krškim, brdskoplaninskim i mojim panonskim posebitostima poželjan i bogat životni prostor koji to mogli kroz povijest priželjeti posvojiti uglavnom ratovima žele to naravno i danas iz istih smjerova ali drugim oblicima prisvajanja. Način upravljanja Hrvatskom i politička udruživanja zbog opstanka i ostanka na vlasti jesu prevladavajući faktori iseljavanja hrvatske mladosti. Upravo politički, podanički, klijentelističko koruptivni modus operandi čini hrvatsko nacionalno prostorno bogatstvo za hrvatsku mladost manje vrijednim od puke sigurnosti u uređenim zemljama useljavanja koje su izabrali. Pomaka na bolje u našem društvu gotovo i nema, a službe, službene brojke gospodarske razvijenosti, socijalne uređenosti, financijske stabilnosti, investicijske aktivnosti, demografske ugroženosti, iseljeničke odvojenosti, demokratske otvorenosti i slično prikovale su Hrvatsku na europsko dno. Nisu potvrda svemu navedenom samo domaći slobodomisleći nezadovoljnici već i vanjski nezavisni stručnjaci i znanstvenicima nad kojima zatvorenost i kontrola nije moguća. Obrazac vladanja i podaničkog postupanja kojeg gledamo dugi niz godina u Hrvatskoj ništa posebno dobro ne može donijeti ukupnoj hrvatskoj populaciji. Politička uvjeravanja hrvatske javnosti o uspješnosti vladajućih politika gotovo su svakodnevna s uvijek istom retorikom. A podanička se ponavljaju i ponavljaju svega izrečenoga i to prema vrhu naravno. Traje to već popriličan broj godina. Zapravo obrazac je ustoličen s uvođenjem u hrvatski politički prostor isključivo političkih vlada. Dakle, od vrha do dna za razliku od onih uređenih država u kojima je samo vladin vrh politički dok su ostale pozicije postavljane prema stručnosti. Takav sad već uigran obrazac vladanja nad Hrvatskom ni ne može oformiti drugačiji stav nego podanički o kojem govorim u kojemu su korekcije postupanja nemoguće i to prema statistički zabilježenim negativnostima ali su zato moguće prema političkom osjećaju s vrha ili prema procijeni zadivljenosti tim vrhom. No, vratimo se kratko brojkama jer brojke su neumoljive i upravo one potvrđuju da će gotovo 50.000 osoba više umrijeti nego li se roditi u Hrvatskoj u samo 2 naredne godine.

Slijedi iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovani zastupnik Željko Lenart.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću opet o fašizmu 21. stoljeća u RH. Nove podjele uz sve one stare koje smo imali na ustaše, partizane, na lijeve, na desne, da ne nabrajam ostale, da nas se favorizira podjela na cijepljene i necijepljene. Pandemijski marketing stvara atmosferu linča prema necijepljenima, oni su danas prema izjavama onih koji posjeduju medije krivi za sve, za povećanje brojki, no međutim da nije tako govore statistički podaci. Stigmatiziraju se znanstvenici, stigmatiziraju se obični građani koji se nisu cijepili iz određenih razloga. Sretni smo što prof. Lauc kojega također stigmatiziraju je jedan od rijetkih svjetionika razuma u ovoj dugoj mračnoj noći koja prekriva Hrvatsku. Pa da ne bi sad bilo da Lenart nešto izmišlja ovdje da govori protiv mjera ili ne znam čega, ja ću se koristiti brojkama koje su mjerodavni za vođenje pandemije izdali. Hrvatska 27.10.2020. 0% cijepljenih, broj novih slučajeva 1413, broj umrlih 18, broj pacijenata na respiratoru 57. Hrvatska 27.10.'21., znači jučerašnji datum, 55% cijepljenih odraslih osoba, broj novih slučajeva 4571, broj umrlih 26, broj pacijenata na respiratora 153 + naravno mnogo onih koji su preboljeli i stekli imunitet. Da ne bi netko rekao eto je bio jedan dan takav vratit ću se na drugi statistički podatak koji kaže 1. do 15.10.2020. testirano 71.248, pozitivno 6.545, hospitalizirano 716, preminulo 64. 1.do 15.10.2021. kada je cijepljeno više od 50% stanovništva, 127.761 testiranih, 20.000 pozitivnih, 1.300 hospitalizirano, preminulo 221. Znači 3,5 puta više u odnosu kada nitko nije bio cijepljen. Ove brojke, a ponavljam, brojke statističke, službene brojke govore da cjepivo i covid potvrde koje ograničavaju slobodu građana RH koje su u suprotnosti sa Ustavom RH i Člankom 23. koji govori da se nikoga ne može prisiliti na eksperimentalno liječenje, a znamo da je cjepivo eksperimentalno. Znači ne sprječavaju širenje virusa već kako brojke govore potenciraju širenje virusa. Ja ne govorim, ja ne govorim, oprostite kolegice, ja ne govorim da se ljudi ne cijepe, da cjepivo ne pomaže kod teških preboljenja, ali ovo su brojke.

Druga stvar, Hrvatska udruga bolničkih liječnika, ljudi ne slušaju struku, stiže naplata, svi koji su ljuti zbog odgađanja zahvata i dijagnostičkih postupaka neka idu dr. Laucu po objašnjenje na liječenje kod njega nema epidemije. Liječnička prisega kaže, samo neke ću pročitati, zdravlje i dobrobit mog bolesnika bit će mi najvažnija briga, neću dopustiti da bilo kakvo obilježje pogledu, dobi, bolesti ili nemoći, vjere, etničkog podrijetla, roda, narodnosti, političke pripadnosti, rase, spolne orijentacije, klasne pripadnosti ili drugih čimbenika utječu na mene u obnavljanju dužnosti prema bolesniku. Ja znam da svi liječnici tako ne razmišljaju, ali oni koji su ovo izjavili sram vas bilo.

Vraćamo se ponovo na točku dnevnog reda pojedinačne rasprave, slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Branka Bačića, izvolite.

Pa evo ja bih nekoliko riječi u ovoj pojedinačnoj raspravi osvrnuo se na Zakon o minimalnoj plaći kao najnižem mjesečnom iznosu kojega radnik može primiti za puni, za rad u punom vremenu. Tijekom jutra čula su se dva pristupa ovom zakonu, s jedne strane je bio onaj koji zagovara stav da država ne bi trebala ulaziti u određivanje minimalne plaće jer na taj način ostaje na razini tržišne ekonomije i omogućava nekome tko u stvari tijekom svog rada ne može zaraditi plaću koju država propisuje minimalnom plaćom u stvari otežava rad poslodavaca i oni koji tvrde da bi ova minimalna plaća koju će danas … [[Govornik se ne razumije]] je danas vlada donijela svojom uredbom da nije dovoljna za dostojan život naših sugrađana koji imaju najniža primanja u Hrvatskoj. Svakako da jest minimalna plaća, utvrđivanje minimalne plaće jedna vrst državnog intervencionizma u tržište rada. To nije sporno, međutim takav pristup i određivanje minimalne plaće administrativnom uredbom vlade je i kroz Zakon o minimalnoj plaći u europskom smislu, a EU jest svakako zajednica razvijenih država koja počiva na tom jednom liberalnom tržištu, tržištu rada, dakle za takvu zajednicu prihvatljiv je pravni instrument i stoga mi na tom, na toj mogućnosti od 2013.g. uveli smo, uveli smo minimalnu plaću. Pobornici protivljenja određivanja minimalne plaće govore da se sa minimalnom plaćom u stvari posljedično dovodi do povećanja broja, do povećanja nezaposlenosti, do povećanja i bujanja ekonomije, crne ekonomije, a onda jasno posljedično i do smanjenja prihoda u državnom proračunu i tu su pokušavali davati određene primjere. No za mene je puno važniji podatak da je jedna od najrazvijenijih i najjačih gospodarstava Europe, Njemačka uvela također minimalnu plaću 2015. godine. I kada su mnogi mislili da će uvođenjem plaće, plaća minimalne plaće u Njemačkoj doći do povećanja nezaposlenosti do onoga što sam maloprije rekao bujanja ekonomije itd. i smanjenja poslovnih aktivnosti dogodilo se upravo suprotno. Da je u Njemačkoj povećan broj nezaposlenosti povećana je razlika odnosno smanjenja je razlika između najviših i najnižih plaća u toj državi i pokazalo se potpuno opravdanim da, da je minimalna plaća u tako jednom snažnom gospodarstvu polučila ono što je zakonodavac odnosno njemački parlament namjeravao i njemačka vlada, a to je da se određivanjem minimalne plaće podigne kvaliteta života i životni standard u jednoj iznimno razvijenoj Njemačkoj. Zato i ja jesam pobornik uvođenja minimalne plaće. Pohvaljujem ovu činjenicu da je vlada sada sa podizanjem minimalne plaće na 3.750 odnosno 500 EUR-a što iznosi negdje oko 60% medijalne plaće ili preko 52 ili 53% prosječne plaće u stvari jedan primjeren odgovor državne na situaciju u kojoj jesmo.

I da će se o tome svakako voditi računa. Mislim da je i kroz samu krizu država, država je jasno pokazala da joj je stalo do očuvanja gospodarstva, očuvanja radnih mjesta, da joj je stalo do očuvanja likvidnosti naših poduzetnika tako da ovakvim uvođenjem i propisivanjem relativno visokim minimalne plaće će država svakako na taj način kao što je i do sada odgovoriti. Moram reći da je postoji povjerenstvo koje predlaže vladi povećanje minimalne plaće i da je, i da je to povjerenstvo dalo određeni raspon između nešto manjeg povećanja i nešto malo većeg povećanja minimalne plaće. Ovim prijedlogom, ovom uredbom koju je danas donijela vlada, vlada je recimo išla u taj sam vrh tog jednog prijedloga u apsolutnom iznosu koliko bi trebalo povećati plaću, stoga ću ja sam kao zastupnik ovakvo povećanje odnosno prije svega ovakav zakon, a i samu uredbu Imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Romana Nikolić. Poštovani kolega Bačić, pa slušajući vašu raspravu moram uputiti jednu kritiku. Ova izmjena i dalje ostavlja u sivoj zoni dodatke na minimalnu plaću, znači za prekovremeni rad, za rad blagdanom. To je da minimalnu plaću ugovaraju u iznosu od minimalne te da radnici rade dodatni rad za minimalnu plaću. Znači ono što je potrebno treba, treba točno definirati minimalnu plaću i dodatke na tu minimalnu plaću.

Imam, ja imam stav, ja mislim da rad nedjeljom sukladno međunarodnoj konvenciji koja u okolnosti propisuje rad u tjednu, prema kojem je potrebno jedna rad, dan u trajanju od 24 sata omogućiti za odmor radnika, a sukladno tradicionalnim pa ako hoćete i svjetonazorskim, pa ako hoćete i vjerskim osjećajima većine građana onda je to nedjelja.

Poštovani kolega Bačić, u RH vlada uredbom uređuje iznos minimalne plaće i to je jedna od važnih socijalnih i ekonomskih mjera. Vjerujem da bi bilo koja vlada pa i naša više voljela da ne mora intervenirati i regulirati minimalnu plaću. U nekim idealnim uvjetima ona bi bila, minimalna plaća bi bila tržišni instrument čak i korektiv opravdanosti postojanja pojedinih poduzeća koja su na tržištu rada ali ne mogu isplaćivati plaće. To je naravno teško za postići, čak i razvijenije zemlje od nas propisuju minimalnu plaću.

Dakle, smatram da jest to dio državnog intervencionizma u kojemu vlada mora imati taj osjećaj balansa. S jedne strane da omogući primanje plaće, plaća, minimalnih plaća koja omogućava zaposlenicima jedan mogućnost jasno života primjerenog u Hrvatskoj. A i s druge strane treba voditi i računa o poslodavcu kako ta minimalna plaća ne bi bila preveliki teret upravo nisko profitabilnim djelatnostima i stoga jest obveza države da propisuje uopće ovakvu plaću od 500 EUR-a koju je danas propisala u neto iznosu, primjećuje i vodi računa što to znači i kakav će to utjecaj imati na poslodavce koji u ovom trenutku takve plaće možda ne isplaćuju. I pri tome trebamo voditi računa da osim što će doći do povećanja minimalne plaće to za sobom vuče automatski [[Upadica: Vrijeme.]] povećanje u cijeloj tvrtci. Poštovani kolega Bačić, poštovani potpredsjedniče sabora pa upravo ovo što ste istaknuli. Balans između s jedne strane maksimalnog povećanja plaća, a s druge strane očuvanje tih radnih mjesta. Prije nekoliko godina vlada je pokrenula isto tako i kompenzacijske mjere putem HZZ-a koje su do 200.000 eura upravo za najugroženije sektore kožu, drvo, tekstil, ali je isto tako rečeno u svim tim sektorima da je politika vlade da se dosegne 50% prosječne plaće odnosno 60% medijana da mogu očekivati i da je potrebna njihova transformacija u vidu i automatizacije, digitalizacije, unapređenje poslovnog procesa kako bi se s jedne strane očuvala ta radna mjesta, a s druge strane osigurala povećana produktivnost i rast plaća u tom sektoru. Prema tome, paralelno se radi na dva kolosijeka i s jednim i s drugim sektorom. Mislim da ste vi ovdje u saboru upravu branili te izmjene zakona kada smo utvrđivali kompenzacijske mjere kojima je upravo onim nisko profitabilnim djelatnostima su omogućene kompenzacijske mjere kako bi se mogle nadoknaditi eventualni gubitak zbog isplate tada povećane minimalne plaće. Slažem se s vama i to sam i sam rekao, potrebno je pratiti kako će te stvari odvijati, ali ne smijemo smetnuti s uma da je država svojim poreznim reformama u proteklih 4, 5 godina omogućila smanjenje troškova rada pa onda je to išlo in favorem i poslodavcima pa tko i djelatnostima koje ste maloprije spomenuli, da ne govorim primjerice da je smanjen porez na dobit sa 20% značajno je smanjena stopa poreza na dobit što omogućava tvrtci poslodavcu da dio sredstava umjesto da plati porez zadrži kod sebe i na taj način nadoknadi eventualno ovakve izmjene koje je danas vlada propisala Kolega Bačić, ja ću više o matematici nego o ovim objedama koje smo čuli sa strane oporbe jer pamtimo mi i druge vlade koje su isto imali prilike pa nisu radili ništa, a matematika kaže sljedeće, znači 2015. naslijedili smo minimalnu plaću neto 2.423 kune, po novoj odluci 3.750 kuna, znači imamo jedan rast koji govori da smo u tom razdoblju rasli gotovo 1.327 kuna u šest godina ajmo to tako staviti, pa kad to pobrojimo i pomnožimo sa 12 mjeseci govorimo o iznosu koji doseže gotovo 16.000 kuna. Samo ovo povećanje 350 kuna mjesečno puta 12 mjeseci to je 4, 5.500 kuna više, to je još jedna ta 13 ajmo je nazvati minimalna plaća koja jest teret poslodavcima, ali smo rekli da ih slušamo i da ćemo opet kroz kompenzacijske mjere pokušati nadoknaditi ono što će sigurno izgubiti sa takvom jednom isplatom, isplatom takvih plaća. To ljudi moraju znati. Tko je protiv toga čuli smo, naša oporba. Pa sad ću ja onda obrnuto, ali ja neću sa matematikom, ja ću sada više ovako političkim pristupom. Ovo je drugo čitanje zakona u prvom čitanju zakona klub SDP-a tada je u ime kluba govorio g. Fabijanić, sada u ime Kluba socijaldemokrata je rekao da očekuje da vlada na kraju godine i da bi to bilo jako dobro poveća minimalnu plaću u neto iznosu za 300 kuna, a mi smo je povećali za 350 kuna i opet danas čujemo kako nije to dobro, kako to nije zakon dobar niti uredba dobra itd., itd. tako da koliko god mi povećavali plaću, a povećamo onoliko koliko mislimo da je primjereno da pomaže radnji, a da s druge strane ne ugrožava poslodavca toliko s druge strane takvog odgovora nema i osim kritike, osim kritizerstva prave sugestije na ovaj zakon ja nisam vidi, a ako dođe ja sam siguran da će vlada takav amandman prihvatiti. Prema tome, podržavam sve što ste rekli jer čak je bilo i prijedloga da bi ne treba minimalnu plaću nego treba povećati osobni odbitak porez na dohodak.

Kolega Bačić kao što ste rekli na samom početku zaista neke kolege se zalažu za tržišnu ekonomiju i protive se institutu uvođenja minimalne plaće kao opterećenju za poslodavce, međutim još jedanput bi istakla što sve čini vlada za poslodavce. Naime, od početka ove godine imamo na snazi brojne izmjene i dopune zakona koje tzv. petim krugom reforme dodatno rasterećuju i građane i poduzetnike, tako da ukupno su rasterećeni za 10 milijardi kuna. Npr. samo 93% poslodavaca koji imaju prihode do 7,5 milijuna kuna više nemaju porez na dobit 12 nego 10%, porez na dohodak je smanjen sa 24 na 20 i sa 36 na 30, dodatno su rasterećeni i dodatna sredstva su isplaćena za podizanje poslovne konkurencije čak 1,4 milijarde kuna, isplaćeno je 820 milijuna kuna za projekte istraživanja.

Slažem se kolegice Martinčev Juričev mislim da smo jučer tijekom godišnjeg izvješća o radu vlade naveli koje su to brojne mjere koje je država kroz ovo pandemijsko vrijeme osmislila ovdje u saboru donijela kako bimo pomogli očuvanju s jedne strane radnih mjesta, a s druge strane brige za hrvatske poslodavce pa dijelom i ovim mjerama koje ste vi spomenuli.

Poštovani kolega. Pa ja ne želim nikom osporiti pravo na svoje mišljenje da govori o ovom zakonu, međutim rijetko smo imali priliku čuti ovdje bilo koga da je od 2016. do danas sa današnjim povećanjem minimalna plaća porasla za 1.254 kune. E sad vi meni recite je li bolje da je plaća porasla ili da nije, a ljudi opet kritiziraju kao da se to ništa nije dogodilo. Dakle, recimo da je plaća porasla, ona je mala, ali je zasigurno puno veća nego što je bila. I molim komentar vaš, je li logično da se mi uspoređujemo sa razvijenim europskim zemljama ako znamo da smo zadnji pristupili EU i da zapravo smo još uvijek u onom prvom paketu otpornosti i pristupu odnosno povlačenju novca. Hvala lijepo. Jedan smo čini mi se instrument zaboravili koji je vrlo važan, a koji je također donesen od strane vlade u ovom pandemijskom vremenu. Naime, kako bi rasteretili poslodavce plaćanja obveza, a s druge strane pomogli radnicima da primaju veće iznose uz plaću, država odnosno vlada je predložila i donijela odluku o podizanju neoporezivog dijela plaće, neoporezivih naknada na 12.000 kuna godišnje.

Prema tome, pokazali smo tu socijalnu osjetljivost onda kad je to bilo najvažnije, a s druge strane, opet ponavljam i tu su predstavnici vlade, važno je voditi računa i o onome [[Upadica: Vrijeme]] koji to radno mjesto osigurava kako ovakva odluka ne bi donijela…

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Mi sada govorimo o minimalnoj plaći, premijer se hvali s porastom od 350 kuna, međutim svjesni smo nadam se svi da je to daleko ispod one dovoljne za dostojanstven život. Pa evo da podsjetim, prema mjesečnim podacima Državnog zavoda za statistiku plaće manje od 3.800 kuna mjesečno prima oko 136.000 zaposlenih u pravnim osobama bez ljudi koji rade kod obrtnika.

Nadalje, medijalna neto plaća u rujnu bila je 6.014 kuna, a to znači da je svaki drugi zaposleni odnosno 680.000 radnika zarađivalo manje od tog iznosa, a druga polovica više. Dakle, 136.000 osoba ima mjesečnu neto plaću višu od 11.000 kuna, ali daleko, daleko veći broj puno puno manje. Najniža prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj isplaćena je u djelatnosti proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda u iznosu od 10.624 kune, a najniža isplaćena u djelatnosti proizvodnja odjeće u iznosu od 4.462 kune. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za srpanj je iznosila 39,42 kune. Medijalna neto plaća za srpanj iznosila je 6.000 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7.788 kuna. Na sjeveru Hrvatske otkud ja dolazim prevladaju nisko plaćeni poslovi, dobrim dijelom se radi o sektorima u kojima žene dominiraju u strukturi zaposlenosti, dakle tekstil, odjeća, trgovina na malo i u kojima dominiraju kvalificirani, visokokvalificirani i srednje stručna obrazovna struktura. Iako mi na sjeveru, dakle Međimurci pogotovo slovimo za radišne ljude dakle naši zaposlenici u Međimurskoj županiji su dugo bili najslabije plaćeni u zemlji s prosječnom plaćom od 4.653 kune još 2016. na dnu ljestvice županija, 2019. je ta prosječna plaća porasla za nekih 20% na 5.589 kuna i sad više nismo na začelju sad je ispod nas Virovitičko-podravska županija, prosjek je 5.261 kuna. S jedne strane imate manje slobodnih radnika na tržištu, dosta je firmi na našem području, da bi angažirali sve te radnike poslodavci zapravo moraju dizati plaće, međutim tu opet dolazimo do pitanja odnosa prema radniku i poruke vi ste svi zamjenjivi. Izmjene zakona koje smo dobili idu za tim da se dodaci na plaću zbog otežanih uvjeta rada, rad nedjeljom i prekovremeni, izuzmu iz minimalne plaće odnosno da se na temelju kolektivnog ugovora računaju na minimalnu plaću. Radi se dakle o povećanju minimalne plaće za one koji imaju kolektivni ugovor i koji zapravo zadovoljavaju prirodom posla navedene uvjete. Međutim, što s onima koji nemaju zasebni kolektivni ugovor? Postoje različite nepravilnosti, meni su se brojni građani zapravo obraćani tako da govorim o konkretnim primjerima s naših područja gdje se radnici boje prijaviti inspekciji rada nisu sindikalno udruženi i nema ih tko štititi. Tijekom 2020. utvrđeno je da poslodavci za 1.689 radnika nisu isplatili niti minimalnu plaću. Državni inspektorat je podnio optužne prijedloge zbog sumnje na počinjenje 318 prekršaja iz Zakona o minimalnoj plaći. Koji su to recimo konkretni primjeri koji su meni naveli ljudi? Godišnji odmor se računa i u dane kad pada blagdan odnosno praznik, nemaju tjedni odmor, ne mogu koristiti slobodne dane jer nema tko raditi, ne plaćaju im se svi prekovremeni odrađeni sati i što sad ti ljudi mogu? Znači, nisu zaštićeni kolektivnim ugovorom ako se radi o takvoj firmi nemaju sindikalnu zaštitu, da li čekati redoviti inspekcijski nadzor, da li čekati kad će se dosuditi prekršaj ili kazneno djelo, da li poslati nekakve anonimne prijave, na koji način pomoći tim ljudima, a primjera je nažalost puno. Je li tu porezna uprava, državni inspektorat, Ministarstvo rada, u svakom slučaju ti ljudi su nezaštićeni, a takve poslodavce koji rade ovakve grube pogreške i krše zakon naravno da bi ih trebalo sankcionirati samo je kažem pitanje kada će to državne inspekcije odraditi. Prva je poštovana zastupnica Boška Ban Vlahek. Poštovana kolegice drago mi je da ste se osvrnuli na kraj iz kojeg obje dolazimo. Svjedoci smo da Međimurje dobro stoji na karti Hrvatske. Međimurci su vrijedni i radišni ljudi, međutim istaknuli ste problematiku odlaska sve većeg broja radnika u inozemstvo. To je blizina Slovenije, blizina Austrije, blizina Mađarske. Jako puno Međimuraca odlazi van raditi, netko je prije rekao minimalna plaća tamo, osnovna plaća je 1000 EUR-a što je zaista veliki dokaz da kod nas Međimurci ne ostaju. Međutim, svjedoci smo i dolasku puno radnika izvana, konkretno [[Upadica: Nepal.]] tako je, ovoga recite mi što bi konkretno država trebala na primjeru Međimurske županije s obzirom da smo mi stvarno razvijena županija napraviti kako bi zaustavili odlazak naših stanovnika van i da oni opet kvalitetno žive jer svi znamo da su porasli troškovi života i da ova minimalna plaća zaista nije dovoljna niti za preživljavanje. Hvala lijepa. Dakle, to je zapravo vrlo kompleksno pitanje. Mi se tu razgovaramo o minimalnoj plaći, a to kako smo rekli nije dovoljno, niti blizu sindikalne košarice odnosno do one svote od 10.000 i nešto kuna što bi zapravo bilo potrebno za koliko toliko normalan život. Da, mi smo blizu granice Slovenije, Austrije pa čak i Njemačke, brojni ljudi odlaze tamo. Koliko je tu obrazovna struktura u našem kraju, teško je zapravo o tome reći, imamo mi i visokoobrazovanih kadrova. Lokalna samouprava pokušava nešto putem poduzetničkih zona, otvaranje zapravo mogućnosti da različite firme ovdje dođu. Imate tu i strane ulagače i vlasnike, ali tu svakako i država na potezu da i poreznim olakšicama i povećanjem te razine minimalne odnosno prosječne plaće zapravo olakša da naši ljudi ostanu tu.

Prvo čuli smo malo prije da je netko iz redova opozicije rekao da je protiv 13 plaće. To ja nisam čuo. Nadalje, čuli smo jednu informaciju malo prije iz govora što se može čak i provjeriti na tonskoj snimci da je ova minimalna plaća relativno visoka. Gospodo draga, ako je relativno visoka, ajmo vezati plaće državnih dužnosnika i saborskih zastupnika za tu minimalnu plaću. Pa ajmo se dogovoriti da je naša plaća onda 3 ili 4 plaće minimalne plaće, pa da vidimo koliko ćemo dobro živjeti. Nije, jer oni ne mogu od toga živjeti.

Da, hvala lijepa. Mislim da nitko ako se imalo pošteno pogleda u oči i u ogledalo ne može reći da je ova minimalna plaća dovoljna za život. To vjerujem da se svi slažemo. Tako da iznošenje postotaka koje sam čula i u onoj prvoj raspravi odnosno kad je bilo prvo čitanje i sada, koliko je sada ova vlada u odnosu na SDP, mislim kad čovjeka imate koji primi mjesečno 3.500, 600 kuna odnosno koliko će sad biti malo porast što je najavio premijer pa on, mislim on je jadan, on je očajan. Kako mi možemo govoriti da je ta minimalna plaća dovoljna. Pa mi možemo težiti tome da ta minimalna plaća bez obzira na postotke s kojima se eto kolege hvale, koliko su oni digli u odnosu na naše vlade, dakle radnike i ljude koji rade za minimalac ti postoci ne interesiraju.

Uvažena kolegice Marić, mislim da smo malo licemjerni kada govorimo na ovakav način. Ja mislim da je svako povećanje dobro povećanje. Da li je 350 manje, više, srednje, nekome će tih 350 kuna jako dobro doći. Što vi mislite o poduzećima koji imaju dobre bilance, koji posluju sa dobiti, a plaćaju odnosno potplaćuju radnike koji rade za njih. Prema tome ne može se sve preliti u krilo vlade, premijera. Pravi partnerski odnos čovjek koji radi mora biti i plaćen za taj rad. No, imamo puno poslodavaca koji ne žele platiti svoje radnike, a znaju da im donose dobit. Vlada je učinila u ovih nekoliko poreznih reformi jako puno. Koliko poslodavaca danas isplaćuje da ne mora platiti ovih 12.000 kuna koje je vlada odobrila? Dakle, ima zapravo firmi da ih sad ne nabrajamo gdje si ova vrh firme isplaćuje velike dobiti, a radnici zapravo rade za crkavice i još im poručuju vi ste zamjenjivi jel. Sve je lijepo što vi kažete, dakle i 350 kuna nije za baciti. Pa nitko tu nije rekao da ćemo mi biti protiv toga da se nekome podigne ovaj bilo kakvo primanje. Ali upravo vlada je ta koja mora što poreznim olakšicama, što rasterećenjem poduzetnika i različitim drugim mjerama zapravo omogućiti da, i naravno zakonskim odredbama poticanjem za, mislim ne znam sad ja nisam ekonomist pa ne mogu sad reći koliko vlada može narediti nekome da ima kolektivni ugovor, ugovor o radu itd., ali pretpostavljam da se ipak neke stvari mogu zakonski urediti. Ljude stimulirati da se sindikalno udružuju pa će se vjerojatno uz više stvari omogućiti onda da se onda evo radnik bar koliko toliko zaštiti.

Poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege zastupnici, dobar dan, lijep pozdrav svima i mogu reći da me malo čudi i rastužuje kad se bilo kakva kritika oporbe ili pokušaj konstruktivne rasprave o tome da bi nešto trebalo raditi drugačije ili brže usmjeri prema tome, aha ta oporba je protiv toga da se ljudima digne minimalna plaća. To jednostavno nije točno i jednostavno ne stoji. I naravno da svako podizanje minimalne plaće je nešto što barem na nekom deklaratornom nivou treba imati podršku svakoga od nas. To je minimum pristojnosti koji i trebamo imati s obzirom da naše plaće doista jesu 15, 16, 18, 20 tisuća kuna, a pričamo o ljudima koji do sada su imali 3.400 kuna mjesečno. Dakle, velika većina njih 5 ili 6 mjeseci radi za jednu zastupničku plaću. I naravno da ako to idemo indeksirati da taj porast od 350 kuna sigurno će tim ljudima ponešto u životu značiti i ponešto u životu donijeti i olakšati. No, ono ključno pitanje što želimo postići sa svojim raspravama je da li se možemo složiti da ta minimalna plaća danas nije plaća koja je dovoljna za život u RH. A tu plaću prima cca 50.000 ljudi da idemo to još širiti malo dalje u kategorijama probili bi 100.000 kao što je probila kolegica Marić, a tome bismo onda mogli i ubrojiti umirovljenike kojih imamo nekoliko desetaka tisuća sa onim prosjekom i ispod prosjeka od 2.564 kune. Da li s time možemo funkcionirati i živjeti pogotovo u ovo današnje vrijeme kad očito dolazimo u fazu da će nas inflacija i gibanja u svjetskoj ekonomiji natjerati na to da valjda jedanput pokrenemo i mi te famozne strukturne reforme o kojima stalno pričamo, a ništa po njima ne radimo jer ovo što se danas događa i sa cijenama energenata i sa cijenom sirovina i sa cijenom hrane i sa porastom svih ostalih životnih troškova koje ljudi imaju nisam siguran da li će na kraju ako ovako nastavi 350 kuna biti dovoljno. Benzin smo sad isfiksirali, plin imamo najave da će biti do 1.3., 1.4., šta će ćemo nakon toga? Danas ne izgleda da se to nešto sprema zaustaviti i da sprema krenuti u drugome smjeru. I zato bismo puno veću i jaču podršku u ovoj raspravi dali da imamo konačnu raspodjelu o tome kako ćemo raspodjeljivati društveno bogatstvo koje definitivno postoji. Evo, neću čak ni ulaziti kako je tko do njega došao u nekim fazama pretvorbe i privatizacije. A do toga nećemo doći samo sa raspravom o dizanju minimalca. Za to nam treba rasprava o oporezivanju poreza na luksuz, porez na dividendu, porez na kapital, porez u konačnici na reinvestiranje dobiti pa možda da zagrebemo da vidimo kako ćemo oporezivati porez na luksuz, pa da onda idemo još malo dalje pa da konačno napravimo fiskalnu decentralizaciju države, pa da sredstva ostaju tamo gdje se stvaraju jer danas je nekoliko puta spomenuto, što su sve i to ne samo HDZ-ova vlada to su sve radile, što su sve vlade radile da bi omogućile ljudima da imaju veće plaće i kako su se dizali ti cenzusi poreza na dohodak. E sad ću malo biti gradonačelnik. Pa lako je ljudima dizat plaću i lako je reći da nešto radiš ko ministar financija ili premijer kad se nikad ne odričeš pobogu svog prihoda. Porez na dohodak je prihod jedinica lokalne samouprave. I svaki ministar financije je definitivno genijalac iz svih stranaka iz kojih je dolazio jer eto omogućava ljudima dizanje plaća iako uopće ne priča o svojim prihodima zbog kojih bi eventualno morao mijenjati svoje rashode. Tako dizati ljudima plaće nije uopće toliko ne jednostavno. Da ne velim da je puno jednostavnije nego što si itko od nas može zamisliti. I tako da ona ključna rasprava bi bila da se usmjerimo konačno jedanput koliko je to potrebno za normalan život u Hrvatskoj. Da si to priznamo koliko god to teško bilo. Na koji način smo spremni napraviti društvenu raspodjelu bogatstva jer to bogatstvo definitivno postoji i kroz pametne porezne politike se one može preusmjeriti tako da nemamo ovakve rasprave o Zakonu o minimalnoj plaći. Ali i što smo spremni napraviti sa promjenama u svojim poreznim politikama, porez na dobit, porez na luksuz, porez na nesrazmjer imovine od čega smo isto jako, jako dugo bježali i cijeli set drugih poreznih paketa s kojima se može napraviti društvena preraspodjela. Do danas još uvijek nismo iskazali spremnost da smo spremni o tome razgovarati. Spomenuti su danas nekoliko puta i poduzetnici, naravno da ima poduzetnika koji varaju svoje ljude, koji gaze svoje ljude, ima i poduzetnika koji bi vrlo rado dali puno veću plaću od minimalca pa ne mogu, pa možda bi i tim ljudima olakšali sa raspravom o poreznim politikama i rezanjima parafiskalnih nameta koji vjerojatno kod nas idu najsporije u EU. Poštovani kolega, u turističkom sektoru ili proizvodnji obuće minimalci su nažalost iz jednostavnog razloga realnost i to zato jer se radi o nisko profitabilnim industrijama koje su izložene vrlo oštroj konkurenciji s jeftinom radnom snagom. Nažalost ovo povećanje minimalca radnicima kod poslodavaca u Hrvatskoj upravo u toj grani umjesto poboljšanja materijalne situacije može značiti i otkaz. Dodatni problem je što se u pravilu radi o manje obrazovanim odnosno slabije obrazovanim i nisko kvalificiranim radnicima, a u veći slučajeva i u starijoj populaciji koji u slučaju otkaza teško mogu pronaći svoj posao, pa vas molim mišljenje o tome. Od toga da imamo obrazovni sustav koji još uvijek u masi pedagoških standarda je ostao u doba ex Jugoslavije što sigurno nije baš neki polog za 21. stoljeće do toga da s poreznim politikama smo doveli ljude da tako funkcioniraju pa da toga da imamo situaciju, a mi to na sjeveru jako dobro znamo, da negdje inspektorat radi doista ko urica i ulovi svaki račun koji se ne fiskalizira, a onda odeš negdje drugdje pa vidiš da nema fiskalizacije i da se ljudi maltene i dan danas plaćaju na crno. Tako da bez snažne političke volje da prestanemo pričat samo o minimalcu nego da vidimo kako će naše obrazovanje pratiti potrebe tržišta radne snage, ali i kako će ti ljudi imati dostojanstvenu plaću pa će možda razmišljati o tome da idu u neko strukovno zanimanje teško da ćemo ovu situaciju samo tako okrenuti, a bojim se da korona je još puno toga potaknula u negativnom smjeru.

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Opet jedna rasprava koja je po meni otišla u krivo već od jutros, sa nekakvom željom oporbe da napadne ono što je jasno ko dan bilo već jučer, znači da će vlada donijeti jednu odluku i onda se pomiješalo malo uredbu i zakon pa ajmo u tom miksu mi sada glumiti da smo socijaldemokrati da štitimo radništvo, pa ga istovremeno i napadamo onda štitimo poslodavce pa ih istovremeno i napadamo i jednostavno dođemo u ovo vrijeme kakvo je da jednostavno se sve pomiješalo, da zakon zaista … uredba nešto drugo, ali jednostavno činjenice su nepobitne. Jučer je došao ovdje predsjednik vlade i rekao vlada će danas donijeti uredbu kojom će povećati iznos minimalne plaće sa 3.400 na 3.750 kuna neto u brutu još više. I sada je najvažnijih zadatak bio oporbe ne da raspravljamo o ovome što se dogodilo nego kako ubiti tog glasnika koji je rekao jednu vijest koja bi trebala biti u korist radnicima, barem socijaldemokratima ili socijaldemokratima u dvije razine da oni stanu na svoj način, da oni kažu što oni to nude osim što smo slušali ovdje danas neke nevjerojatne i nelogične stvari, znači netko je to proglasio da smo mi rekli da je to granica siromaštva koja je dozvoljena, da mi s time pokrivamo tu granicu. Tko je to izgovorio ovdje? Nitko, obična izmišljotina. Kao mi ne znamo u kojem svijetu živimo i ne znamo da ovo nije dovoljno za jedan normalan život, ali niti minimalna plaća to uređuje na taj način. Sada ću vam dati povijest da vidite kako je to išlo pa ćete mi vi reći zašto je 2.423 kune 2014. i '15. bilo dovoljno za taj život i onda nije bilo siromaštva, pa ćete vi mene uvjerit u tu priču i onda ja gledam koji je argument bolji ili jači. Ali napasti glasnika, zašto si donio tu uredbu kada ona jednostavno nama nije sada ne znam, na korist ili što? Pa mislim da smo svake godine do sada to radili na korist radnika i postoji povijesni pregled što se događalo iz godine u godinu, procjene što se događa između poslodavaca, sindikata ili socijalnih partnera i vlade koja ima tu jedinu mogućnost, nema niko drugi. Mi osporavamo čak i vladi da može to i ona riješit kroz rasprave i kažemo ta plaća treba biti 7.000 kuna. Jel se slažete vi u socijaldemokraciji s time, da bude 7.000 kuna, ali nam nemojte onda pričati što ćemo s poslodavcima. Znači što radimo? Pa pokušavamo složiti tu priču da to ima svoju održivost i sad se čudimo svi između nas što nam se to događa kroz ove rasprave, da slušamo da smo loši glumci, da ovi iz ne možemo super glume, svi su profesionalni glumci. Pa kakve su to rasprave? Hoćeš pomoć da to funkcionira da netko dobije više.

Povećanje u tih šest godina 1.327 kuna, samo mjesečno govorimo u tom razdoblju, pa onda godišnje je to gotovo 16.000 kuna. Pa znamo da im je teret, pa slušamo, jučer sam slušao jednog poslodavca. Kaže dajte nam kompenzacijske mjere, pa rekli smo da ćemo dat i već smo i do sada davali, zašto im ne bi dali jer imamo tu mogućnosti da im damo. Ali zašto ih odmah stavimo u isti rang i radnika i poslodavca i sa ovakvom odlukom svi propadaju. Ovi nezadovoljni što su dobili više, a ovi još više nezadovoljni zato što moraju dati više. Pa koje su to logike? Pa ako je netko u pet godina u istoj industriji dobio 16.000 kuna više ha to uglavnom dok je ova bila vlada ne, koja se trudi da ti radnici dobiju više. Pa nije to malo, to su četiri plaće više minimalne, samo ovo povećanje, ovo je najveće povećanje od 350 kuna do sada ne, ono je još jedna, to je znači ukupno nekih 4,5 tisuće to je još jedna minimalna plaća više.

Mi od jutra govorimo da pozdravljamo bilo kakvo povećanje koje će pomoći radniku, međutim g. Borić da li vi smatrate da ovaj iznos minimalne plaće je dovoljan radniku, čovjeku koji pošteno zarađuje za svoj život da od prvog do prvog u mjesecu preživi i prehrani svoju obitelj? Lijepo vas pitam otvoreno molim vas odgovor samo da ili ne. Hvala.

Slijedi replika poštovane zastupnice Andreje Marić. Poštovani kolega. Vi, to sam već rekla ste majstor obezvređivanja onoga što oporba se trudi konstruktivno raspravljati i dati neke svoje prijedloge, upozoriti na ono što vidimo na terenu. Niko nije protiv bilo kakvog povećanja, dakle sve što se poveća našem čovjeku bar nešto znači. Činjenica je da unutar EU imamo veću minimalnu plaću samo od Rumunjske, Bugarske, Latvije i Mađarske. Vi ste tu pokušali ako sam dobro shvatila naglasiti da je eto sad nekakav balans se pokušao stvoriti između poslodavaca i onoga što vlada nudi kao povećanje. Pa kako onda komentirate izjave HUP-a da su nezadovoljni poslodavci povećanjem minimalca za 350 kuna i kažu da bi njihov prijedlog o povećanju za 106 kuna bio primjereniji gospodarskim kriterijima. Uvažena kolegice Marić, znači rekao sam da je ova odluka kao i svake godine određeni kompromis između 3 partnera, znači vlade koja ima jedina mogućnost da donese takvu odluku, socijalnih partnera koje predstavljaju sindikati i poslodavaca koji predstavljaju svoje, poslodavci koji isplaćuju te plaće i znamo koliko nam ljudi radi, znamo da ih imamo 52.000 na minimalnim plaćama, od toga ste i vi iznijeli statistiku, 20.000 u ovim najtežim ajmo reć industrijama, tekstilna, kožarska itd. Ugroziti tu industriju sa željom da mi dignemo plaću na onih 7.000 gđe. Peović da pokrijemo te troškove života znači da 20.000 ljudi više ne radi. Jel mi smijemo to napravit nekakvim administrativnim potezom? Ja mislim da ne, za to postoje razgovori, zato smo i išli dalje da se digne jer idemo po onome što smo i mi sami rekli kao vlada prije godinu i po dana kad smo predstavili program da želimo da to bude do kraja mandata i više ako je moguće od 4.250 kuna u netu [[Upadica: Vrijeme]] i to radimo i sad to nekome smeta. Poštovani kolega, u politici nije dozvoljeno lagat, ali se smije zaobilazit istina ili ne reć istina. Ne bih vam replicirao da nemate tako strašnu potrebu cijelo vrijeme da se hvalite s nečim što i nije baš tako kako vi to iznosite. Da li znate poštovani kolega da su prije 7.g. Slovenija i Hrvatska imale najveće minimalne plaće od svih tranzicijskih zemalja? Da li znadete da je u ovih 5.g. mandata HDZ-a o kojem vi govorite s toliko epiteta da je Hrvatska na začelju, a ne više na vodećem mjestu, prestigli su nas u tih 5.g. Estonija, Češka, Litva, Slovačka i Poljska koji imaju veću bruto minimalnu plaću od Hrvatske? Dakle, sve je stvar relativnog, ako uspoređujemo bijedu s bijedom uvijek dobijemo bijedu.

Vi ste vjerodostojan političar koji se bori i protiv svojih i napada one druge koji pomažu ili žele dat više. Ali ništa onda muk tišina, sve je dobro, sve možemo preživjet i 2.400 kuna neto i to je bilo u redu.

Hvala lijepo. To su već mnogi u svojoj raspravi rekli. Svjesni smo mi da minimalna plaća nije onolika koliko bi radnici svi mi željeli da ona bude, ali je činjenica da je ona u zadnjih 5.g. porasla na preko 1.300 kuna kao što ste i vi u svojoj raspravi rekli. Sigurno da neće stati na tome da će ova vlada ići kada bude prilika na povećanje minimalne plaće, ali trebalo je naravno sačuvati održivost sustava i raditi onoliko i povećavati tu minimalnu plaću onoliko koliko je to u ovom trenutku moguće. Na ono na što bi ja željela da se na jedan dio osvrnete je kršenje kolektivnog ugovora odnosno neisplata najniže ugovorenih plaća ili neisplata plaća i kako čim prije tomu stati na kraj odnosno barem u dogledno vrijeme smanjiti kršenje tog kolektivnog ugovora? Znači ono kako ja gledam kao običan čovjek neovisno o ovim našim političkim … [[Govornik se ne razumije]] odnos radnika i poslodavca i isključivo njihov odnos. Ova medijacija vlade u dijelu da vam kažem ovo je minimum ispod kojeg ne idete i toliki će biti u 2022.g. je na vama da ga poštujete. Zakon još daje mnoge druge mogućnosti da spriječimo zlouporabe ugovora koji su potpisivani, da se uvode prekršajne odredbe za ono što su radili poslodavci, ali ako očekujete od vlade da kontrolira svih milijun i 600 tisuća radnih mjesta u svakom segmentu i svakom dijelu ugovora, pa postoje službe koje ulaze u kontrole, postoji inspektorat, postoji porezna uprava, postoje, šta ja znam, sustav koji ima pravo ući u svaki taj ugovor i neka prekontrolira.

Uvaženi zastupniče, evo da ne bi nešto ostalo visjeti u zraku, nitko ovdje nije rekao da je oporba protiv toga da se podigne minimalna plaća, ali ja koliko tu sjedim nikoga od njih nisam čuo da je ta ista minimalna plaća narasla za 1.254 kune u 2016. do danas. I ono što nisam čuo, a ne znam vi možete komentirati, da nitko nije ponudio prijedlog. Ja sam isto za to da bude minimalna plaća 7.000, pa ako treba i više, ali moramo naći na koji način ćemo to riješiti.

Kolega Šimičević, mi to prolazimo svakodnevno u svakoj raspravi, znači za HDZ i ovu vladu granice tj. letvice koje moraju preskočit najviše. Evo danas Luksemburg, država od 450.000 stanovnika, BDP jedan od najvećih u EU imao je sasvim drugačije uređenje i način tj. industrija ili ono s čime bave i rade od svih nas ostalih, ne. To nam je granica danas postavljena od gospodina Grbina, ne. U svemu prvi, a nikad nismo bili prvi. Zadnji smo ušli u tu EU kad su svi već koristili 7 godina određene benefite te EU i stalno imamo raspravu kad ćemo. Kad su oni bili vlast, ja sad to podsjećam, ja to pamtim, ja sam njihov faktograf, što su radili ne, zato to nije dobro.

Kolega Borić imali ste samo jedan mali pad u koncentraciji jer ste dosta svoje rasprave potrošili na to da velike kako vlada diže minimalac, a sad ste svojim kolegicama i kolegama odgovarali na način pa neće se vlada miješati u odnos radnika i poslodavca. No, to sad nije bitno. Dakle, ja sam pokušao potaknuti raspravu o nekoliko poreza i o nekoliko poreznih izmjena. Dakle, ne zanima me ni 2015.-ta, niti što je rekao Peđa Grbin, niti što je 2007. pričao Sanader, niti 2001. Da li stvarno mislite da nema potrebe da razgovaramo o preraspodjeli društvenog bogatstva, o preraspodjeli poreza na dobit da ostaje tamo gdje se stvara, o drukčijem honoriranu poreza na dohodak, a ne da ga se odričemo, a prihod je lokalnih jedinica jedino isključila, o oporezivanju poreza na bogatstvo, o oporezivanju na luksuz, o oporezivanju poreza na dividende. Dakle, o jednom cijelom setu s kojim bi mogli drukčije preraspodjeljivat bogatstvo i krenuti brže prema nekim brojkama koje želimo dostići [[Upadica: Vrijeme.]] pa i prema fiskalnoj decentralizaciji koja je danas [[Upadica: Vrijeme.]] 90 10. Kolega Jakšić, drago mi je, evo vi ste lokalni jedan čelnik jednog dobrog grada i vjerujem da to radite dobro, ali onda morate i svojim kolega reći. Kad se zalažu za dizanje neoporezivog dijela poreza na dohodak na 5.000 da to automatski uzima u kasi lokalne samouprave novac i da to nije samo mi bi nešto napravili administrativno kao što smo mogli ovdje napraviti, ali opet ne na ovaj način na koji ste vi rekli da arbitriramo ne. Tako sam rekao. A fiskalnu politiku voditi, pa mislim da smo pokazali u 5 godina, 5 krugova porezne reforme. Svake godine prije kraja godine smo rekli što nas čeka u slijedećoj godini. I ja mislim da je to pokazalo u lokalnoj samoupravi određeni fiskalni kapacitet veći nego što je bio do sada. Ima i onih koji su bili manji, evo gledamo Grad Zagreb vidimo kako se muči. Ako želimo još više e onda ćemo imati drugu vrstu rasprave onda to više nije ova rasprava radnik, poslodavac. Onda je to sasvim nešto drugo.

Znači u tu, u povjerenstvo su bili ovoga …/nerazumljivo/… dva predstavnika sindikata i udruga više razine, dva predstavnika udruge poslodavca više razine, tri predstavnika akademske zajednice, ekonomskih stručnjaka u relevantnom …/nerazumljivo/… i jednog predstavnika Državnog zavoda za statistiku. Znači da je vlada sa se konzultirala sa stručnjacima o tom povećanju koliko će moći povećati, u kom segmentu će moći povećati, kad će moći povećati, mislim da je to, tako se ponaša i odgovorna vlada kojoj je stvarno stalo da radnik dobiva minimalnu plaću. A kolika će biti plaća o tome ne odlučuje Vlada RH. Ja znam i vrijeme kad je minimalnu plaću određivao Državni zavod za statistiku, objavio bi u Narodnim novinama ona iznosi toliko i nije tu bilo puno problema, uvijek je bila svake godine ista. Mi govorimo o vremenu ove vlade koja je u dva mandata to podigla za 1.327 kuna u netu. I to nije mali iznos u odnosu na ono što smo naslijedili kao vlada od neke druge vlade. I to ne treba problematizirati na način da oporba bude protiv toga i protiv ovog zakona jer to nije dobro za njih kao oporbu. Ali oni očito se bave sa svime i zato smo mi tu problem. Što mi rješavamo određene probleme i ovo nije bilo napamet. Ovo je u razgovoru između poslodavaca, socijalnih partnera i mogućnosti vlade i procjene i zato je ovakav iznos i to treba pozdraviti.

sabora, poštovani državni tajniče, poštovani pomoćniče ministra, poštovani saborski zastupnici i zastupnice, dakle kao što sam već ujutro i naglasila mislim da je važno ponoviti. Institut minimalne plaće iznimno je senzibilne prirode i upravo stoga valja mu pristupiti jako odgovorno, ozbiljno s velikom količinom točnosti i preciznosti što ova vlada svakako i čini. Kao što je premijer jučer najavio danas je na sjednici vlade donijeta odluka o rastu minimalne plaće za 2022. godinu koja će iznositi 3.750 kuna što predstavlja 10%-tni rast od 350 kuna u odnosu na ovu godinu. To je svakako najveće povećanje na razini godine ikad. U mandatu vlade premijera Plenkovića, dakle u posljednjih 5 godina minimalna plaća povećana je za 1.254 kune u neto iznosu i to je povećanje 50% više nego u odnosu na 2016. godinu što je svakako značajno i nikad nismo imali tako velika povećanja niti na razini godine, a niti sveukupno gledajući ukupno mandate različitih vlada. Kao što sam već i rekla u mandatu vlade SDP-a minimalna plaća rasla je za svega 179 kuna, to stavimo u suodnos sa rastom u ovom mandatu 1.250 kuna i vrlo jasno se vidi tko, što i koliko zna. Ja ću samo podsjetiti nešto što se često zaboravlja, a to je da je SDP-ova vlada za umirovljenike učinila slijedeće, to nije bilo tako davno, a isto tako govorimo o vremenu svjetske krize, doduše svjetske gospodarske, pa je usporedivo. Dakle, za umirovljenike je tada ne tako davno učinjeno slijedeće, izbijeno je 4 milijarde kuna iz drugog stupa sa osobnih računa radnika i to je prenijeto u korist krpanja državnoga proračuna godine 2015. Što je još napravljeno za radnike? Plaće su drastično smanjivane, doduše osnovica nije dirana, ali su smanjivani koeficijenti, pa su plaće drastično padale i za profesore i za liječnike i za policiju, učitelje, nastavnike itd., nisu isplaćivane božićnice, regresi, svega 4.000 ljudi dobili je mjeru za očuvanje radnih mjesta. Dakle mjera za očuvanje radnih mjesta nije nikakva novotarija, međutim u to vrijeme svjetske gospodarske krize ona je u vrijeme SDP-a bila konzumirana svega 4.000 puta, zbog toga je tada i napucano na burzu skoro 400.000 nezaposlenih. Rezultat tadašnje vlade je skoro 50%-tna nezaposlenost mladih itd., itd. U mandatu ove vlade kad govorimo o vremenu također svjetske krize, svjetske zdravstvene krize unatoč pandemiji, unatoč svim nedaćama koje su nas snašle ne samo da smo značajno povećali minimalnu plaću već rastu mirovine za milijun i 237 tisuća korisnika i to za 18%, a za one kojima najviše treba koji imaju najniže mirovine mirovine su rasle za više od 23% Raste prosječna plaća za 24%, isplaćuje se i 10%-tno uvećanje tzv. covid dodatka za ljude koji rade u covid uvjetima u bolnicama, u socijali itd. Broj zaposlenih u odnosu na prošlu godinu veći je za 52.000, a u odnosu na staru normalnu veći je za 15.000, a da ne govorim o vrhunski pogođenoj mjeri za očuvanje radnih mjesta koja je aktivirana za više od 700.000 radnika i 120.000 poslodavaca čime je vlada premijera Plenkovića hrabro i smjelo stala iza svih hrvatskih radnika i poslodavaca koji su bili u potrebi i čime su sačuvane tisuće i tisuće radnih mjesta i zato je isplaćeno 18,5 milijardi kuna. Ništa od toga nije došlo samo po sebi, ništa od toga nije se dogodilo već je rezultat dobrog i uspješnog upravljanja. Danas smo ovdje imali prilike čuti puno govora o europskim minimalnim plaćama. Podsjećam da je udio minimalne plaće u prosječnoj plaći s ovim povećanjem iznosi 53%, kad to stavimo u suodnos sa 27 država članica EU onda je Hrvatska po tom udjelu na 8. mjestu u 2020.g [[Upadica: Vrijeme]] , a u ovoj godini bit će u top 5. Poštovana kolegice, dakle ništa vi niste posebno pametni ni sposobni, dakle kada uspoređujete što je radila SDP-ova vlada uzmite u obzir kakve su bile okolnosti na tržištima kapitala. Sami ste priznali da je bila gospodarska recesija, tako ja ne tvrdim da bi oni bili uspješniji da je bila bolja situacija, al ni vi ništa ne biste bili bolji od njih u to, u to vrijeme. Dakle, sve što se događalo događalo se ne zato što ste vi bili posebno nešto inventivni, što ste imali inicijativu nego je to ovisilo o stanju na svjetskim tržištima i generalno s onim što se događalo dakle u gospodarstvu. Isto tako s ovim vi nećete pomoći hrvatskim obiteljima da žive bolje, inflacija i rast cijena je toliki da će pojest ovo što vi predlažete. Ništa niste napravili dakle da rasteretite poduzetnike. Prvi potez Mosta kad smo bili u vladi natjerali smo vas da ukinete porez na ime tvrtke i pokazali smo vam kako se radi [[Upadica: Vrijeme]] , a vi ne želite mijenjati stvari. Dakle, činjenica je i to je nešto što ne možete ni vi osporiti, niti itko ovdje da je vlada HDZ-a digla minimalnu plaću unatrag 5.g. mandata za više od 1.200 kuna i da je ovo povećanje od 350 kuna neto najveće na godišnjoj razini ikad. A kad ste već govorili o tome što, što ste vi planirali ili kakve ste aktivnosti imali, ja vas pitam što ste vi 2016.g. kad ste imali priliku utjecati na Zakon o minimalnoj plaći, sugerirati itd., što ste vi konkretno napravili za Zakon o minimalnoj plaći, Uredbu o minimalnoj plaći, ja ću vam reći iz prve ruke, ništa, ništa. Imali ste priliku, napravili ste ništa. Povrijeđen je čl. 238., dakle kolegice Burić ne da nismo ništa napravili nego smo napravili puno koliko vi niste željeli mijenjat stvari i toliki je bio otpor vaš promjenama dakle, a vi ste vodili tada i Ministarstvo rada i Ministarstvo financija, ogroman otpor promjenama, kao što ga i danas pokazujete. Dajete ljudima crkavicu i govorite da ste im pomogli, a ljudi vam bježe iz Hrvatske. Imat ćemo znači potpuni demografski slom, znači slom mirovinskog sustava, dakle [[Upadica: Vrijeme]] slom svega, al vi vidite gdje živite? Vi ste zloupotrijebili Poslovnik, iskoristili ste ovo za repliku, dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani zastupnik Nikola Mažar. Evo drago mi je kolegice da ste i vi kao i kolega Grmoja spomenuli dakle dvije recesije onu koja je bila vezano za nedostatak potražnje i za pad nekretninskoga prometa, ona je na neki način bila predviđena i na nju se moglo reagirati. Unatoč tome što se moglo reagirati činjenica je i dobro je da se svi mi zajedno kao javnost prisjetimo da je RH tada tonula u recesiju kojom se nije vidjelo kraj, minimum 12 kvartala za redom smo po BDP-u išli u recesiju. S druge strane sada imamo krizu na koju se nije moglo utjecati jer nitko nije očekivao da će se ona desiti. Ova kriza je još gora zato što se moralo socijalno distancirati, što je dovelo do prestanka trošenja novaca bez obzira da li je netko imao posao ili ne. U prijašnjoj recesiji nitko nije morao praktički zatvoriti svoje sektore, sada su se cjelokupni gospodarski sektori zatvarali [[Upadica: Vrijeme]] , a vlada ipak ima rezultate. Hvala vam kolega Mažar. Dakle, kao što ste i sami rekli, u posljednjih 10-tak 15-tak godina dvije svjetske krize, jedna gospodarska, jedna zdravstvena, međutim dva različita modela upravljanja, jedan neuspješan SDP-ov koji je doveo do rezultata da smo imali skoro 400.000 nezaposlenih, da su padale plaće, da se mirovine nisu povećavale, da su smanjivani koeficijenti, liječnicima, profesorima, učiteljima, svima, ne sjećam se doduše da je netko tada kukao i druga svjetska kriza zdravstvena gdje je vlada premijera Plenkovića pokazala strateški način upravljanja i ostvarila rezultate koji su i danas pred nama, međutim smatram da je ono što treba posebno pohvaliti mjera za očuvanje radnih mjesta gdje je sačuvano 700.000 radnih mjesta [[Upadica: Vrijeme]] i pomognuto 120.000 poslodavaca.

Dakle, ja nekako bih radije da ne gledamo što je bilo prije 5, 10, 15, 20.g., što je ovo, što je ono nego bih htio čuti vas koji su vaši savjeti, znamo danas smo s državnim tajnikom da s 3.750 kuna netko tko radi i ima djecu ja ne znam moraš prosit na cesti i stvarno bit gladan. Ono što je dobro da se to povećalo, 100 kuna više bolje nego da ih nemaš, ali što država može napraviti po vama da napokon krene u našem društvu proizvodnja, da poduzetnici budu zadovoljni, znamo da nisu baš gledali blagonaklono poduzetnici evo na ovu priču, što vi možete kao vlast jer ste vi vlast, a mi oporba, znači mi jedino možemo gledat što bi još trebalo napraviti, da poduzetnici budu ti koji će onda radnicima davati plaće i 10, 12 ili 13.000 kuna? Dakle, krenut ću sa Agencijom za osiguravanje radničkih tražbina AORT-om, institucijom koja osigurava minimalne plaće i isplatu minimalnih plaća i ostalih davanja za radnike u tvrtkama koje su u stečaju ili blokadi. Rezultati su slijedeći da je u zadnjih 5.g. isplaćeno 227 milijuna kuna pomoći za 17.400 radnika. Budući da oboje dolazimo iz Primorsko-goranske županije gdje su aktualni i Uljanik i 3. Maj moram vam reći da je upravo preko te agencije za Uljanik isplaćeno 57 milijuna kuna za čak 3.500 radnika. To je nešto što nisam stigla dosad reći i drago mi je da ste me ovo pitali.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana zastupnice, bila ste dužnosnica u Ministarstvu rada i sigurno ste zaista kvalitetno dali pregled sve što je mandat vlade Andreja Plenkovića, sada i bivše, učinio na poboljšanju i, povećanju i mirovina i plaća, isto tako i sve što se učinilo za, kao mjere za zapošljavanje mladih i puno toga. Naravno da uvijek možemo razgovarati da nije nikada dovoljno ako govorimo o minimalnoj plaći, sama njezina riječ govori da je to ovoga jedan iznos koji treba stalno povećavati i nadograđivati. Međutim, ono što je meni nezamislivo da se omalovažava teška situacija u kojoj se država nalazi, kao i sve mjere koje je vlada učinila za očuvanje radnih mjesta u covid krizi, a opravdava se vrijeme SDP-ove vlade kada su se zamrzavale plaće, snižavale plaće [[Upadica: Vrijeme]] mirovine limitirane [[Upadica: Vrijeme]] , ali tada nije nitko prigovarao. Ma bit ću vrlo kratka, ja sam uvjerena da građani i građanke RH jako dobro vide koje napore ulaže Vlada RH i sva resorna ministarstva kako bismo zajedno uspješno brodili i prebrodili kroz ovu zdravstvenu krizu. Kažem vam da sam uvjerena u to zbog toga što to pokazuje i najnoviji rejting crobarometra gdje HDZ ima podršku hrvatskih birača od gotovo 31%

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege. Pa evo nakon višesatne rasprave o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći još sam uvjerenija kako je ovaj iznos od 350 kuna odnosno povećanje od 3.400 na 3.750 kuna najrealniji iznos povećanja. Naime, sigurno da je taj iznos i 100% veći, da se radi o povećanju od 700 kuna pa i više radniku ne bi bilo puno i sigurno na ove troškove života da bi bilo dobro da su ta povećanja i viša. Međutim, čujemo isto tako pa čak od istih zastupnika koji kažu da je povećanje malo, da je to opet veliko opterećenje za poslodavce. Kolegica je iznijela podatak kako su se poslodavci zalagali za povećanje od svega 100 kuna i da bi to bilo najrealnije s obzirom na situaciju. Pa evo zato sam mišljenja da je ovo sigurno najrealniji iznos u ovom trenutku. Kao što se kaže i kao što stvarno svi znamo institut minimalne plaće je izrazito osjetljive prirode i najvažniji institut i socijalne i ekonomske politike u državi. Kaže proširenje definicije minimalne plaće i uvođenje nadzora nad proširenim kolektivnim ugovorima, što znači do sada je imali smo minimalnu plaću od 3 tisuće i 400 kuna i poslodavac nije bio u prekršaju ako isplaćuje isključivo toliki iznos. Međutim, ako kolektivni ugovor kao što imamo u graditeljstvu propisuje za neke složenije zadatke čak minimalnu plaću od 11 tisuća i 130 kuna, onda je poslodavac obvezan tu minimalnu plaću isplaćivati. Nadalje, ugovaranje minimalne plaće u bruto iznosu, znamo jako dobro da je Vlada sa 5 krugova porezne reforme što poslodavce, što građane rasteretila za 10 milijardi kuna. Brojni poslodavci su sve one povlastice koje su trebale ići u korist radnika iskoristili i pošto su imali ugovorenu neto plaću oni su taj dio koji je bio namijenjen upravo radnicima zadržavali za sebe. Nadalje, zabrana odricanja od isplate minimalne plaće, znamo kada se radnik zapošljava da je spreman potpisati sve i svašta samo da dobije stalno radno mjesto i upravo ta minimalna plaća je zloupotrebljavana i oni su se odricali te minimalne plaće. Nadalje, za prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi radnik će imati pravo na povećanje plaće najmanje u visini utvrđenim kolektivnim ugovorom. Tu je također izigravan zakon na način da je poslodavac isplaćivao naknadu od svega npr. 0,01% i time to je povećanje zadovoljio je zakonsku formu a u biti radnik je dobio gotovo ništa. Sada je obvezan koristiti one iznose koji su dogovoreni proširenim kolektivnim ugovorom i to je najčešće 30% za prekovremeni rad i noćni rad, a za rad nedjeljom 50% I sada da ne nabrajam sve ono što donose ove izmjene i dopune. Treba reći da ovim će 51 tisuća zaposlenih imati povećanje za 10,3% odnosno da je po prvi put plaća minimalna iznad 50% od prosječne neto plaće, a ona je od prije 5 godina je minimalna plaća iznosila svega 35% od prosječne.

Kada su u pitanju poslodavci još jedanput bi podcrtala ovo što je na snazi od ove godine da je u 5. krugu porezne reforme 93% poduzeća koja imaju godišnji prihod do 7 i pol milijuna kuna da im je smanjena stopa poreza na dobit sa 12 na 10%, a i porez na dohodak je smanjen sa 36 na 30 i 24 na 20%

Uvažena kolegice Juričev Martinčev evo čuli smo danas da se licitira iznosima puno, malo, nedostatno itd. Naravno da svatko od nas zna, želi i hoće da to bude što više. Međutim, treba uvijek biti realist, ali treba biti i iskren.

Na žalost mi u Slavoniji znamo što znače male plaće i znamo što znači bilo kakvo povećanje minimalne plaće. Kada vidim svoju mamu, kada vidim svoje roditelje znam koliko joj to znači. Na nama je da to nastavimo i da svaki put stvaramo sve bolje uvjete kvalitetnijeg života.

Upravo tako kolega Mažar, treba biti iskren. Treba biti iskren i prema radnicima, a i prema poslodavcima. Radniku sigurno da povećanje od 350 kuna hoće dobro doći, ali da će riješiti sve njegove životne probleme i da s obzirom na troškove života da će mu biti dostatno za jedan normalan život posebno ako govorimo o jednom zaposlenom u tročlanom odnosno četveročlanoj obitelji tu svi moramo biti realni i sigurno da to dostatno nije. S druge strane imamo poslodavce kojima tih 350 kuna sa naravno svim onim što treba, što ide uz to doprinosi, mirovinsko, zdravstveno, porez, prirez i ostalo sve ono što ide na osobni dohodak su dodatna opterećenja i postoje neke djelatnosti koje jednostavno će teško se nositi i sa ovim izdatkom. Dolazite iz drugog kraja lijepe naše gdje je situacija drugačija nego što je u mom kraju.

Poštovana kolegice ovaj Zakon ima za cilj da udio minimalne plaće u prosječnoj plaći postepeno se povećava. Brojke govore sve. Od 2011. do 2015. imamo porast neto minimalne plaće za cca 8% dok istovremeno od 2016. do danas imamo povećanje neto plaće cca 50 i nešto posto. Molim vaš komentar o naporima Vlade, Vlade Andreja Plenkovića da se zaštite i u ovom segmentu radnička prava. Evo sve ste vi rekli i u svojoj replici, a ja bih rekla da upravo sve ono što čini Vlada rezultira i brojem zaposlenih. Naime, za 51 tisuću imamo veći broj zaposlenih nego lani i on je dosegao sad milijun i 600 tisuća zaposlenih što je do sada najveći broj zaposlenih u kolovozu iza rekordne 2008. godine i drugi je najveći od neovisnosti. Naravno time i stopa nezaposlenosti koja je prije 5 godina bila 13,3% pala je u kolovozu na 7,3%

Poštovana kolegice puno je toga već sada rečeno o ovoj izmjeni zakona. Naravno da imam potrebu vam replicirati sa ciljem da na neki način pohvalim vašu raspravu budući ste ne samo o iznosu i povećanju ovog iznosa govorili, već i o obavezama koje poslodavci ovim izmjenama imaju poštujući ugovore odnosno kolektivne ugovore i sve obaveze prema radnicima i to je važno naglasiti. Naravno da je Vlada ovom minimalnom plaćom zaštitila onaj minimum koji radnici trebaju dobiti i da nikako nitko ne govori da je to zaista puno, niti da je to dovoljno. Međutim, trend je stalnog povećanja i to je odlično.

Kolegice Murganić pa evo puno bi se toga moglo još reći na ovu temu. Naime, sve ovo vezano za zaposlenost, nezaposlenost rezultat je između ostalog i mjera aktivne politike zapošljavanja u koju je u 5 godina uloženo 5,5 milijardi kuna čime je obuhvaćeno 165 tisuća osoba. Što se tiče poduzetnika i stanja vidimo da u prvih 8 mjeseci ove godine imamo povećanu industrijsku proizvodnju za 8,3% Promet od trgovine na malo 13,5% Indeks obujma građevinskih radova preko 11% Što govori da ide jednim uzlaznim tempom i vjerujem da će to pomoći i poslodavcima, a time i našim radnicima i da će u vrlo brzom periodu ponovno Vlada donijeti odluku kojom će doći do novog povećanja minimalne plaće. Poštovana kolegice naravno da je ovo povećanje izuzetno veliko s obzirom na okolnosti i krize u kojima živimo i da je sigurno Vlada tu pokazala koliko je važno svim našim sugrađanima omogućiti koliko-toliko normalan život i standard. Međutim, sigurno je da bi se trebalo i više za nekakav realan, realne troškove života, ali uvijek tu treba voditi računa kako ste i sami rekli o tome da to stvara teret na poduzetničkoj strani. Ono što je bitno, da se ovdje ostavlja prostor i dalje za kolektivno pregovaranje oko određenih naknada i tu je Vlada također uvidjela koliko je i taj segment važan i mislim da je to dobro pogotovo iz razloga što svaka branša nosi svoje probleme i nije svugdje isto i zato mislim da je dobro da smo taj dio ostavili da se jednostavno ugovori kolektivnim ugovorom između sindikata i poslodavaca pa mi recite i vaš stav o tome. Kolegice Jelkovac upravo to u ovim izmjenama i dopunama akcent se stavlja i na kolektivne ugovore, proširene kolektivne ugovore i mislim da će vrlo skoro svi vrlo rado sjesti za stol kako bi mogli imati situaciju kao što ima sada jedini kolektivni ugovor je ovaj u graditeljstvu kada minimalna plaća koja obvezuje poslodavca za nešto složenije poslove je iznad 11 tisuća kuna. Isto tako kada su u pitanju plaćanja prekovremenog rada, rada noću i sl. ako se radi o 30 odnosno 50% svima će to biti dodatni motiv koji nemaju još te kolektivne ugovore, a nemaju nitko osim graditeljstva da se sjedne za stol, da se dogovori i onda sigurno u onim granama gdje je bolja situacija kao što sam malo prije navela znači imamo uz graditeljstvo izvoz roba, industrijsku proizvodnju, turizam, trgovinu na malo i sl. tu sam sigurna ima prostora da taj iznos minimalne plaće bude viši nego što je to danas 3 tisuće i 750 kuna.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja bih nekako volio da, ne znam da li sam možda politički romantičar a možda ne znam moram i sam vidjeti što, kako sve ovo skupa sa mnom, ali ja bih volio da na primjer da problemi hrvatskih građana su naši zajednički problemi i da mi svi razmišljamo što mi možemo napraviti da ljudima bude bolje ja bih tako volio. Dakle, normalno nismo sada iz iste, imaš u istoj kući obitelj pa se ne slažu, mislim ne moramo se sada slagati oko svega i jasno mi je da moramo imati različite stavove i da se svatko od nas predstavlja svojim biračima kao onaj, kao oni koji mogu učiniti Hrvatsku boljom. Ali nisam inače konfliktan kao osoba, pa mi je teško slušati krivi ovi, krivi, ovi, krivi 2011., 2001.

Ono što su činjenice da nam puno ljudi odlazi iz naše zemlje. Ono što je činjenica malo se spremam HDZ-ovci bit ćemo spremni Mostavci znate kako, dakle na poljoprivredu. Urbana područja čine 1,1% ukupne površine Hrvatske pazite, a ruralna i prelazna čine 98,9% teritorija. Prazno sve. 750 tisuća zapuštenog zemljišta to je sve demografija, to je sve život, to je novac. Prazna nam je Hrvatska i onda nam ljudi još odlaze. Inflacija, cijene jako rastu, život je skup u našoj zemlji. Čuli smo, gotovo 30% onoga što zaradimo odlazi nam na osnovne potrebe dakle na hranu 30% Ali da li znamo što to onda uzrokuje tektonske poremećaje u društvu i koliko onda teškoća imamo dakle u cijeloj priči sa poduzetnicima, sa svime naruši se cijeli sustav? Ono što je važno reći da milijun ljudi danas prima 6 tisuća kuna, da je 600 tisuća umirovljenika na minimalcu a da je prije 3 godine Državni zavod za statistiku izračunao da je prag rizika od siromaštva 5 tisuća 300 kuna prije 3 godine i mnogi naši građani su u velikim teškoćama. Imamo 1,3 radnika na jednog umirovljenika i to je i moj problem, to nije samo vaš problem jer ja razmišljam pa neće nas biti čovječe. Pa može i tako mislim, život je lijep. Jedna Zemlja planeta, pa bit će ljudi je li samo neće biti nas Hrvata. Porezno rasterećenje, skidanje nameta, posložiti birokraciju, ugasiti tu korupciju do kraja, ne zaboraviti poticati proizvodnju i onda štititi naše proizvođače e onda bi bilo to neki dobar put. Nada trebaju te pametne porezne politike. Plastično govoreći mi bismo tim poreznim politikama mogli bolje posložiti sve i raspodjelu bogatstva na koncu u našoj zemlji. Vlada mora olakšati poduzetnicima da mogu raditi, stvarati, proizvoditi, a onda će i radnici imati dobre plaće. 52 tisuće radnika je na minimalcu.

I to bi ja htio da se mi spustimo među ljude dakle znam da nemamo čarobni štapić, znam da vi ne možete sada lupit, sve riješiti i sve postat ćemo Finska. Ali i Finska je nekada bila na početku i oni svi veliki su nekada bili mali i ja bih to htio da tim smjerom idemo da vidimo što možemo napraviti, koje poreze kako rasteretiti, što napraviti da krene a ne da nam ljudi bježe. Neće nam nitko ostati u našoj zemlji, e ovdje ima vas branitelja evo mog Mire. Pa zašto su se ti ljudi borili? Neće nam nitko ostati čovječe. Dakle napravimo što možemo da sačuvamo našu mladost da nam ne odlaze najpametniji, najkreativniji, najsposobniji vani, da nam ne otvaraju ljudi vani firme. Predivna nam je. Poštovani zastupnik Bulj je isto se javio. Ali prva je poštovanog zastupnika Grmoje. Dakle naravno da je porast ako usporedimo koliko je ne znam rasla minimalna plaća za vrijeme i ako ćemo se baviti time u vrijeme SDP-a do 2015. godine i ako usporedimo sa ovim sada, to je možemo reći da je to napredak. Ali ako vidimo koliki su troškovi života danas i mogu li ljudi živjeti ne sa tom minimalnom plaćom, nego i sa puno i da je puno veća ta plaća odgovor je ne mogu.

Molim vas nemojmo iz klupa.

Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle ja znam da meni koji imam na onih 14 tisuća naših saborskih one dodatke izdvojeni život, dvoje djece ovdje pa mi dođe mislim da 17 imam plaću, 17 i 300, 400 znam kada dam 1/10 kada platim 2 kredita, kada ono platiš ljudi, pa da a tako živimo, tako živimo kolega kada poplaćamo račune pa si već u frci, već si u frci a znam jer sam 16 godina živio u školi, imao 16 godina učiteljsku plaću koliko sam se to mučio, a znam nisam imao bogate roditelje, nego sam sve sam morao konobario, radio na koči da bi si nešto mogao kupiti. Nije ništa loše u bogatstvu ali sam morao sam se izboriti i to naš narod proživljava na dnevnoj bazi. Mi kada to zaboravimo e već smo krenuli padati. Oni koji to zaborave već su krenuli padati možda jer su oholi, ne vide, već su krenuli padati.

Mi se isto krećemo sa ljudima i znamo mi jako dobro koliko koštaju tenisice i koliko koštaju kave. Ono što bi bilo dobro da prvo kad govorimo o napuštenim selima davno je počela migracija selo-grad, davno, davno prije nego što je uopće HDZ postojao i sve naše ovdje stranke. Drugo, hajdemo biti malo pravedni pa reći koliko, a spominjali ste poreznu, koliko porezne reforme su bile uspješne do 2019. godine. Samo prve godine 7 milijardi je otišlo na oslobođenja poreza prema građanima, prema jedinicama lokalne i prema gospodarstvenicima. Ali onda je došao i potres, došao je i covid. Koliko se učinilo da se sačuvaju radna mjesta, da gospodarstvenici ostanu na tržištu rada.

Znači ja je nemam sada i bila bi čista na razini retorike ili ne znam neke čudne analogije koju bih ja povlačio šta bi ja kad bi bio sad na vašem mjestu ili državni tajnik, to je na koncu malo i patetično. Nego mi tu sad gdje jesmo gledamo što možemo napraviti, a istina je da je Hrvatsku pogodila velika kriza, veliki potresi.

Svako povećanje treba podržati, međutim da bi čovjek zaradio plaću onda baš evo kolegica je spomenula covid mjere ja u svom gradu sam imao nepravdu prema gradu Sinju kad su bile covid mjere. U Sinju je bilo zabranjeno djelovanje ugostiteljskim objektima i ostalim uslužnim djelatnostima za vrijeme alke, Velike gospe. Znači, tribamo biti prema svima isti bilo poduzetniku, bilo obespravljenom, bilo onome koji mora imati zaštićenu zdravstvenu zaštitu. To je ono čemu moramo težiti.

Da, ono što ja vidim da voditi svaku organizaciju je teško, a i državu je voditi teško. Uvijek boli kada je nešto nekima dopušteno, drugima nije. Uvijek boli kada neki se mogu nalaziti na kružocima, jesti, piti, družiti se a narod bi se ne mogu reći hapsilo je li bogu hvala da nismo išli u tom smjeru, ali narod bi se kažnjavalo. I to boli. I to narod izluđuje, dakle to ljude unosi nemir i gledaju što se događa. Dakle, mi želimo graditi Hrvatsku i poginut ćemo za to, da ona bude jednaka za svakog čovjeka.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ovo je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći. Ja sam zapravo shvatio da ćemo mi više govoriti o zakonu koji se nalazi unutra, jer zapravo i je namjera ovoga zakona da zaštiti tu minimalnu plaću.

Minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu. Nije dopušteno da radnik i poslodavac sklope sporazum o odricanju prava na isplatu minimalne plaće za prekovremeni rad, za noćni rad, rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi radnik ima pravo na povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općim propisima o radu. Nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja nadležni inspektor koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u svezi sa radom i zapošljavanjem. Novčanom kaznom od 60 do 100 000 kuna kaznit će se poslodavac, pravna osoba koja u propisanom roku ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđene odredbama ovog zakona. Ovaj zakonski okvir koji je nužan da bi se provodile ugovorene obaveze o iznosu minimalne plaće i rokovi njezina utvrđivanja. Ovo je zapravo važno kada je u pitanju Zakon o minimalnoj plaći. Visina minimalne plaće je nešto drugo, ali ona je važna, jako važna ili jednako važna kao i ovi zakonski okviri. Svim vladama do sada je bilo važno koliki je iznos minimalne zajamčene plaće, ali sve vlade nisu bile jednako uspješne u borbi za minimalnu plaću radnicima. Svakako treba učiniti sve da minimalna plaća i ne samo minimalna plaća bude veća i ova Vlada je pokazala da čini pomak u svakom smislu. Teško je biti sretan pogotovo mi saborski zastupnici kada ima ljudi koji žive na granici siromaštva. Ali svako povećanje minimalne plaće je bolje nego smanjenje plaće kako su radile neki vlade čiji su predstavnici onda, a bome i sada sjede u ovim klupama. U teškim vremenima velepošasti Covida, potresa rast minimalne plaće ove Vlade je 13,64 odnosno 425 kuna u bruto odnosno s 340 kuna u neto iznosu. Od 2011. ispričavam se ako griješim do 2013. minimalna plaća rasla je 0,00 kuna, a nije bilo ni korone, nije bilo ni potresa. Od 2016. do 2020. znači do dana godišnja minimalna plaća je porasla za tisuću 254 kune uračunavajući i ovo što je najavio premijer neki dan. Ovo su brojke koje govore kakvo je stanje i to je rezultat rada ove Vlade. Nikada do sada nije zabilježeno ovakvo povećanje. Ovo nije dovoljno, ali je sigurno bolje nego što govore oni koji su povećali minimalnu plaću za 0,00 kuna, a i ostale su plaće smanjivali što sam i sam osobno osjetio na svojim primanjima. Treba znati u kome vremenu živimo i svi dati svoj doprinos. Kritika nam je dosta. Budimo optimisti jer ova Vlada radi dobre stvari i daje nadu za bolje sutra unatoč svemu.

Poštovani kolega točno ste konstatirali ovaj Zakon ustvari uređuje minimalnu plaću kao jedan socijalno-ekonomski mehanizam koji funkcionira u društvu na način da garantira radniku da će mu biti isplaćen taj zagarantirani minimalni iznos u njegov rad u punom radnom vremenu. Međutim, mi svi sigurno kao društvo ćemo biti najsretniji kada faktori na tržištu budu funkcionirali tako da će poslodavac moći isplatiti radniku što veću plaću i na taj način zadržati kvalitetnog radnika. To je sigurno najviše u interesu svakog poslodavca da ima dobrog radnika i radnika koji će mu ostati raditi. I sigurno će ga htjeti zadržati i isplatiti mu adekvatnu plaću za to. I zato mislim da mi u ovom slučaju smo napravili za ovo vrijeme u kojem živimo nekakvo najbolje moguće rješenje koje je izbalansirano obzirom na trenutačnu poziciju i poduzetnika, a i onih radnika koji rade kod poslodavaca koji ne mogu isplatiti više od minimalne plaće. Zapravo dali ste i odgovor kroz to što ste imali reći. Da, najbolje bi bilo da nema minimalne plaće, da se plaće ugovaraju kolektivnim ugovorom i da mi imamo takva poduzeća, takve firme gdje će ljudi dolaziti sretni i zadovoljni i još sretniji odlaziti, znači da će njihova primanja biti dostatna za život, a da neće biti u situaciji da im društvo odnosno zajednica kroz socijalna davanja pomaže da bi mogli živjeti, da bi mogli živjeti dostojno o čovjeku današnjeg vremena. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Šimičević danas je na dnevnom redu Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o minimalnoj plaći iako se zapravo svi više-manje referiraju na Vladinu Uredbu o visini minimalne plaće. Pa upravo želim i ja u tom pravcu se referirati. Naime, nesporno je da Vlada i ovom Uredbom i Prijedlogom ovoga zakona čini mnogo u očuvanju radnih mjesta i očuvanju radničkih prava. Mene zanima u ovim Covid vremenima da komentirate što je sve zapravo Vlada učinila u cilju očuvanja radnih mjesta, a znamo da su mnoga radna mjesta trebala biti ugašena. Da, u vrijeme pošasti korona virusa koji je zapravo nezabilježen još od španjolske gripe, Vlada je učinila sve da sačuva radna mjesta 18,5 milijardi kuna je uloženo u nekoliko stotina tisuća radnih mjesta. Trebalo je te novce naći. Trebalo je to dati ljudima i isto tako je činjenica da svatko onaj tko je ostvario to pravo da je to pravo i dobio. Znači ovdje nije bilo nešto kazano, pa se onda od toga odustalo. Ovdje se ispoštivalo sve ono što je bilo i dogovoreno i zapravo ova pandemija je neusporediva sa bilo kojom drugom krizom što je kolega malo prije rekao, ovdje nije bilo fizičkog kontakta, mi nismo mogli potrošiti svoj novac ali ga na žalost nismo mogli niti zaraditi, a u drugim situacijama smo dobili … [[ne razumije se]] svoj novac. Poštovani kolega ovdje je predstavljajući ovaj Zakon tajnik je rekao da je minimalna plaća jedan vid osiguranja ili jedna mjera koja osigurava da se mladi uključe u tržište rada. Međutim, činjenica je a i to će vjerojatno pokazati rezultati ovog popisa stanovništva da mladi mahom odlaze na tuđa tržišta rada Irsku, Njemačku i koje već zemlje Zapadne Europe.

Pa vjerojatno će istraživanja pokazati zašto sve mladi odlaze. Pa ja mislim da smo mi globalno kako se voli reći globalno selo i da je svijet otvoren, ljudi odlaze iz Hrvatske, odlaze u Irsku, iz Irske odlaze u Kanadu, iz Kanade odlaze u Australiju i to su trendovi ovog vremena i zasigurno mi to ne bi mogli zaustaviti da je plaća triput veća. Ali mi kao država, a mislim da je ova Vlada na tom putu stvaramo preduvjete da doista svatko bude ponosan na ono što radi i da od svog rada može živjeti. Ja vjerujem da do kraja ovog mandata da će ova Vlada napraviti još značajniji iskorak i da će pružiti šansu pogotovo mladima.

Naime, upravo ove izmjene i dopune zakona dovode do osnaživanja suradnje inspekcijskih tijela. Naime, inspekcije nadležne za rad kontroliraju zakonitost i odredbe iz proširenog kolektivnog ugovora. Porezna uprava ona kontrolira ispravnost obračuna. Do sada je to bilo ako jedna od njih utvrdi nepravilnosti onda tek dolazi u ured, obavještava ovu drugu, ona izlazi na teren i naravno u tom vremenu može poslodavac i nešto promijeniti i nešto uskladiti. Sada oni dolaze istovremeno. Uz to imamo i proširenje prekršajne odgovornosti za poslodavca ako i dalje bude ugovarao minimalnu plaću u neto iznosu, ako traži potpisivanje sporazuma o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće i ne isplaćuje minimalno povećanje plaća radniku prema propisanim osnovama koje treba dobiti radnik sukladno proširenom kolektivnom ugovoru. Da, ja vjerujem da ovaj zakon će biti dobar instrument da ne bude više praznog hoda i da kako se ono kaže vuk ne ujeda po poruci, tako i ovo da će inspekcijske službe sada odlaziti na lice mjesta utvrditi počinitelja, kazniti ga i da ovi ljudi kojima je doista teško, koji žive sa minimalnom plaćom da neće dolaziti u situaciju da i ovo što su dobili odnosno što im je zajamčeno zakonom da ih netko zakida. Na žalost mi imamo poslodavaca koji su divni, krasni, koje bi jednostavno trebalo preslikati u sve firme za razliku od onih koji zapravo isplaćuju minimalne plaće, a na kraju godine ostvaruju dobit.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći. I kao što su brojni kolege to spomenuli zapravo stavljamo u odnos poslodavca cijenu koju poslodavac treba platiti i isto tako radnika koji zarađuje tu svoju plaću i koji treba ostvariti veći dohodak. Prvo i osnovno treba prethodno napomenuti da ono što smo u prethodnom razdoblju napravili, a to je da se ugovara bruto plaća je najznačajniji iskorak. Naime, sve ono što smo radili u poreznom sustavu i oslobođenjima, povećanju osobnog odbitka nije imalo toliko efekta upravo zato što nije bio ugovoren bruto vrijednost posla. Jer tada je poslodavac mogao namještati zapravo bruto iznos upravo onoliko koliko je želio da mu bude trošak. Ovako kada je to ugovoreno kao bruto, onda porezna olakšica od 4000 kuna itekako ima puno veći efekt i daj bože da se i poveća, tada će svi imati bolji i veći efekt nego je to bilo do sada. Mi kažemo da i pogotovo oporba kaže zbog čega se povećava. S druge strane želi imati puno veće plaće. Ja bih rekla i postavila pitanje da li mi imamo uopće za sve djelatnosti u Hrvatskoj cijenu pojedinog sata rada bilo koje struke. Nemamo. Dakle, sada o tome razgovaramo samo na nivou studentskog rada i studentske naknade koju on ima za vrijeme rada kao student. Prema tome, to je ona polazišna osnova o kojemu možemo govoriti i za razliku od zapadnih zemalja koje imaju ugovoreno upravo cijenu sata rada određene struke. Stoga kada pogledamo u ovom razdoblju koliko je došlo do povećanja ove minimalne plaće i kada je to sada na nivou od 500 eura neto plaće i kada se uspoređujemo sa drugim državama onda moramo reći da je ovo 500 eura neto plaće, a nekih 567, 70 eura bruto plaće.

Dakle, moramo jako precizno se odnositi prema brojkama i reći što je to bruto, a što neto. Jer onaj koji radi u Irskoj za tisuću i 700 bruto to nije neki vid bogatstva koji on dobiva u tom momentu i ne znam koja košarica je njemu puno veća ako mu je stanarina najmanje tisuću eura. Prema tome moramo se uvijek uspoređivati sa onima koji su nama bliski. Značajno je utoliko da je u ovom momentu se brine i o tome o izdržljivosti samih poslodavaca i ne želi se narušiti upravo ekonomski odnos i da bi se dovelo u situaciju da se otpuštaju radnici. Jer to je ključ isto tako razvoja. Dakle, u ovom momentu Vlada radi onaj optimum kojim omogućava da iako nedostatna minimalna plaća i nitko ne kaže da je ona dovoljna i zacementirana, ali u ovom momentu i ovoj situaciji u odnosu na sve prethodne godine mislim da je u ovom razdoblju ove Vlade postignuto itekako puno više iskoraka nego što se to događalo u nekom prethodnom razdoblju. Stoga na nama je da stvorimo preduvjete da upravo naši poduzetnici i naši zaposlenici, radnici imaju što bolje uvjete, što više posla i što bolje plaće. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić evo na početku izlaganja spomenuli ste da su glavni akteri na tržištu rada poslodavci i radnici koji i u svom međusobnom, prema nekim zakonima ponude i potražnje međusobno definiraju svoj odnos, a država je tu da zakonskom regulativom onemogući iskorištavanje bilo koje od te dvije strane. Tako ih je lani bilo prema poslodavcima zbog neisplate čak niti minimalne plaće bilo ih je tisuću 689. Tako da je dobro da je u ovom Prijedlogu zakona je naglašena suradnja porezne uprave i inspekcije nadležne za rad naročito u smislu da bi oni zajednički određivali nadzore. Da, ta koordinacija je itekako važna. Ono što bi ja još dodatno istaknula o čemu ćemo isto tako morati voditi računa, mnogi poslodavci nije da ne žele isplatiti u regularnom roku plaće svojim zaposlenicima, nego dolazi upravo do problema likvidnosti i naplate svojih potraživanja. To je ono o čemu svi mi trebamo itekako još dodatno razmišljati, jer kada tu uvedemo red onda mislim da će i ovaj kontinuitet i red u isplati plaća biti daleko bolji. Poštovana kolegice država je dužna i obvezna svakome radniku omogućiti dostojanstvenu plaću za svoj rad kojom može prehraniti sebe i svoju obitelj. Jel' tako? Međutim ove izmjene su samo kozmetičke izmjene i tako to ne predviđaju, jer znači te su kozmetičke izmjene takve da se minimalna plaća definira u odnosu nedefinira se u odnosu na iznos potreban za zadovoljenje potreba radnika i njegove obitelji. Jer recimo u mojoj Slavoniji jedna četveročlana obitelj zapravo ne može preživjeti na minimalcu, a svi znamo da je najveći postotak radnika na minimalcu upravo iz Slavonije i što je najžalosnije ona je najsiromašnija regija u Hrvatskoj.

Sada bi to bilo daleko više odnosno 2021. je ona bila 3.400, sada 3.750 i činila je 46,29%, a sada i preko 50% Prema tome, nitko ne tvrdi da bilo tko i bilo gdje može sa minimalnom plaćom ostvariti sve svoje potrebe. Ali je to onaj minimum koji se zagarantira svakom zaposleniku da neće biti dodatno potplaćen.

Uvažena kolegice Perić dakle ovaj zakon ni pošto ne možemo svrstati pod kozmetički zakon imajući u obzir što je sve Vlada učinila ne samo za minimalnu plaću, nego i za prosječna primanja svakog građanina Republike Hrvatske. S obzirom da ste na čelu i saborskog Odbora za proračun i financije najbolji pokazatelj ide li država u dobrom smjeru jest punjenje proračuna od prihoda, od dohotka. Dakle, imamo najavu i rebalans povećanje tih sredstava i ako se puni dakle proračun bilo lokalni, bilo državni od poreza na dohodak ako taj porez iz godine u godinu raste onda rastu i primanja dakle naših sugrađana ne samo dakle onih koji su na minimalcu, nego oni s prosječnom plaćom. Da, upravo to je pokazatelj koji itekako dobro može reflektirati stanje u društvu, ali i u jedinicama lokalne samouprave koje imaju na raspolaganju upravo taj dohodak. Naime, ukoliko tu nema regularne i pravodobne kontrole i naplate dohotka tada bi se urušio cijeli sustav. Ja govorim upravo o ovome da poduzetnici moraju biti u mogućnosti da mogu skupiti, mogu naplatiti svoja potraživanja i mogu isplatiti u regularnom roku upravo plaće svojih zaposlenika, jer na taj način onda i vi u lokalnoj samoupravi imate stabilan proračun a činjenica je da prihodi od poreza na dohodak su konstantno rasli. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marko Pavić. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo upravo zadovoljstvo je danas govoriti o Zakonu o minimalnoj plaći na dan kad je Vlada donijela uredbu kojom se minimalna plaća digla za 10% posto, odnosno za 350 kuna, te je sada neto 3750 kuna. Mislim da je i državni tajnik rekao kako je samo u zadnjih godinu dana pet, šest država EU podiglo minimalnu plaću za više od 5%, a politika Andreja Plenkovića do sada uvijek je bila da maksimalno budemo kršćanski solidarni prema svim slojevima društva, ali isto tako da očuvamo i unaprijedimo poslovnu klimu i sačuvamo radna mjesta. I upravo način na koji se pristupalo i izmjenom zakona 2018. kada smo uključili različite vidove i rada nedjeljom i prekovremenih da se ne uključuje u minimalnu plaću. I isto tako podizanjem iznosa, kontinuiranim podizanjem iznosa minimalne plaće i isto tako kompenzacijskim mjerama za poduzetnike napravili smo balans jer smo s jedne strane očuvali ta radna mjesta. Kada govorimo o dostojanstvu naravno da nitko ovdje ne tvrdi da se dostojanstveno može živjeti sa 3750 kuna, ali da se naglo to još više povisi ta radna mjesta bila bi izgubljena. I Vlada je upravo gledala da postigne balans i čestitke državni tajniče, čestitke i ministru Aladroviću da smo danas dosegnuli 50% prosječne, odnosno 60% minimalne plaće, 60% medijalne plaće. Time smo minimalnu plaću povisili u pet godina za 1254 kune što je, a prošla Vlada je u cijelom mandatu 170. Naglasak svakako ovog zakona bit će i na ugovaranju bruto iznosa. Prema tome, sve porezne olakšice koje će biti i dalje građani sa minimalnom plaćom će koristiti. Već sam rekao da smo 2018. Stavili da se nedjelja i prekovremeni rad ne uključuje u obračun minimalne plaće, a sada svi dodaci koji su izlistani u Zakonu o radu bit će uzeti iz samog izračuna. I ono što je bitno je naglasak na kolektivne pregovore gdje se upravo, a to sam ponosan da smo imali do sada dva proširena kolektivna ugovora, za turizam i građevinu gdje je turizam suspendiran ali da se njima proširila kolektivna prava i da se minimalna plaća koja je unutar njih definirana, a znamo da za sektor građevine u nekim segmentima ide i do 11000 kuna. Žao mi je da nema kolege Bernardića, vidimo da je teško sjediti cijelu sjednicu. Nema ni gospodina Peđe Grbina, mnoge njih vidimo, znamo da im je jako teško ali mi radimo timski. Kada je gospodin Bernardić rekao da sam ja smijenjen, ja nisam smijenjen, ja sam završio sve mandate do kraja i došao sam ko' pojačanje u Sabor da pojačamo naš rad ovdje. Mislim da je ministar Aladrović napravio veliku stvar i čestitke posebice za covid potpore. Ono što je gospođa Benčić rekla to je samo prosljeđivanje novca, transfer poduzetnicima, nije točno. Imali smo milijardu i pol kuna mjera godišnje, sad smo zadnjih godinu dana, godinu i pol dali 12 milijardi. Isto tako mislim da nije bilo korektno prema kolegi Vidišu kada mu je postavljeno pitanje šta je on dao mladima. Pa ja mislim da je gospodin Vidiš više pomogao mladima kao državni tajnik i kao predsjednik mladeži nego gospodin Bernardić u cijelom mandatu. Pa za početak SDP je uveo … [[Govornik se ne razumije.]] da mladi rade za minimalnu plaću, vi ste to ukinuli. Program za mlade „Biraj bolju budućnost“ HDZ-a donio je mladima mnoge prilike, za početak da mladi mogu do 130 000 kuna dobiti za samozapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje i gospodin Lončar su itekako ovu krizu i ovaj covid potpore uspjeli osigurati da spasimo 700 000 radnih mjesta. A ono što je bitno ne samo da mladi ne rade više za minimalnu plaću već radi ove povišice i studentska satnica se udvostručila u mandatu. Eto to je ukupni učinak. Naravno da uvijek može bolje.

Dobro, tako vi mislite. Ja imam jedno konkretno pitanje. Znači zanima me ako biste nam mogli objasniti zbog čega nije predviđeno u ovim izmjenama zakona da se staž, dakle minuli rad također ne računa u minimalnoj plaći. Mi svi vrlo dobro znamo koliko staž može podignuti plaću, a mislim da je važno da starijim radnicima, upravo njima kojima je život teži, naravno bi taj dodatak, taj izračun puno značio. Pa evo zanima me budući da smo u prvom čitanju svi reagirali na to i zamolili da se to unese u zakon, a možete mi dati objašnjenje zbog čega to nije uneseno. Pa izmjenama zakona iz 2018. krenuli smo u tom smjeru i ja sam bio u šoku da rad nedjeljom i prekovremeni nisu bili. Sada sve komponente koje su izlistane u Zakonu o radu ovdje su uključene. Daljnje sve komponente ostavljene su na kolektivnim pregovorima.

Prema tome da sve one komponente rada koje su izlistane u Zakonu o radu ovdje ne ulaze u samu satnicu. Sve ostalo ostavljamo na kolektivnim pregovorima. Kao što sam rekao u sektoru građevine minimalna plaća za neke sektore 11 tisuća kuna. Htjeli bi još vidjeti takvih više sektora, a danas najveći problem tržišta rada je nedostatak kvalificirane radne snage. Poštovani kolega Paviću dakle ova Vlada znatno je unaprijedila i zakonodavni okvir minimalne plaće posebice od 2018. pa nadalje. Prije svega govorim o izuzimanju plaćanja rada nedjeljom, blagdanom, noćnog rada, otežanih uvjeta rada itd. što ste i vi kao tadašnji ministar rada na tome ste radili vrlo intenzivno. Što to u konačnici znači za radnika?

Pa dobro ste primijetili 2016. kada smo preuzeli vlast odnosno prva Vlada gospodina Plenkovića minimalna plaća bila je 2 tisuću 496 kuna neto. Iznosila je 38% udjela u prosječnoj plaći. Sada smo došli na 50% Drugim riječima mogli ste radniku dati minimalnu plaću manju od minimalne i onda mu reći ha, rad nedjeljom ti taman do minimalne. Sada je to u potpunosti očišćeno, a i nove najave Zakona o radu i ja vjerujem da kolega Opalić koji je isto tako vrhunski stručnjak i tim koji tamo radi će isto tako gledati da uz ovaj Zakon o minimalnom radu radno zakonodavstvo isto tako jača kolektivno pregovaranje.

Zahvaljujem se. Poštovani kolega kada ste govorili o tome da ste dali, da dajete po 130 tisuća za zapošljavanje mladih odnosno samozapošljavanje odnosno davala su se i do sada poticaji za samozapošljavanje, ja vam moram reći evo da je to upravo jedan primjer neusuglašavanja politika horizontalno na kojem upravo vaša Vlada pada. Vi ste davali velik broj poticaja za samozapošljavanje ljudi. Velik broj njih se upravo samozaposlio recimo na IT poslovima, a sada im šaljete poreznu upravu jer je to naravno prikriveno zapošljavanje. Pa ćete sada masu tih kojima ste dali poticaj i zatvoriti. A zašto? Zato što im niste ujednačili obaveze porezne između nesamostalnog i samostalnog rada.

80% u državnom javnom sektoru dali bi im tu plaću godinu dana i vratili bi ih natrag na tržište rada. Meni je drago, ja sam ponosan da smo upravo to primijenili da smo mladima dali priliku da osnuju vlastite tvrtke i da broj mladih koji osniva vlastite tvrtke se utrostručio.

Različite zemlje su na to različito odgovorile. Da li će se to ići u regulaciju i na koji način isto je pitanje razgovora.

Poštovani kolega ne znam da li je spomenuto da je zbog izuzimanja povećanja plaće s osnova otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće zapravo je postignuto da će se postići puno veći standard radnika, jer na taj način će biti adekvatna naknada za rad puno veća. A porezne olakšice su dodatno omogućile da se za otežane uvjete rada može isplaćivati određene naknade. Prema tome, poslodavac ima mogućnost nadomjestiti i nadoknaditi upravo još dodatnom nagradom. Kada se na to nadoda porezna reforma naravno da plaće rastu, a i upravo u ovom Zakonu se jasno definira da se minimalna plaća mora ugovarati u brutu što znači da sva porezna rasterećenja koja će imati i od budućih poreznih reformi će ići u korist radnika da neće to porezno rasterećenje moći uzeti poslodavac. Mi bi najrađe da minimalna plaća u Hrvatskoj bude 10 000 kuna, ali treba do toga doći. I upravo treba osnaživati poslodavce sa mjerama koje smo kao Vlada, odnosno koje je Vlada dala 12 milijardi kuna sačuvano je 700 000 radnih mjesta. Ovo je velik iskorak naprijed za radnike u tome, a mislim da će biti velik iskorak i usavršavanje koje ministarstvo priprema.

Ili šesnaeste zapravo HDZ-u preporučio da ukine uopće, dakle minimalnu plaću kao takvu, da se dakle pridruži onoj grupi europskih zemalja koji nemaju zakonski reguliranu niti uredbama Vlade minimalnu plaću jer da ona dovodi do sive ekonomije i da zapravo radnici onda sve više rade na crno. Dakle, zašto tadašnja Vlada nije prihvatila tu preporuku, vi ste bili u to doba čini9 mi se državni tajnik. Pa drago mi je da pratite ne samo programe HDZ-a i Vlade, već i podloge za te. To je bila preporuka. Neke od tih preporuka smo uvažili, neke ne. Ali ono što je Vlada premijera Plenkovića prvenstveno se vodila da se vodimo kršćanskim principom solidarnosti i da želimo maksimalno učiniti s jedne strane na razvoju tržišta, evo spomenuo sam i gospodina Piletića, IT industriju u Novskoj. A s druge strane da maksimalno izađemo u susret radnicima sa minimalnom plaćom. Sada s obzirom da je najveći problem nedostatak radne snage veseli me, a nitko nije spomenuo sustav vaučera koje državni tajnik Vidiš priprema 300 milijuna kuna iz MPO-a, gdje će radnici moći dobiti za prekvalifikacije i moći će se dodatno usavršiti da budu zapošljiviji i da si mogu osigurati veću plaću od minimalne na tržištu rada.

To je mislim da nisu baš ni svi poslodavci oni koji nisu željeli isplatiti ili ne žele isplaćivati plaće. Neki su imali i svojih poteškoća i u poslovanju i u svemu. Ali smatram da je ipak, da su ti kolektivni ugovori najveća garancija da bi se ipak isplatila ta i da bi bila minimalna plaća sigurna i veća. Trebalo bi se što prije poraditi na tim kolektivnim. Žalosno je da imamo sad samo jednoga. Najave su još četiri, ali smatram da su kolektivni ugovori ti koji doprinose stvarno nekakvoj sigurnosti isplate prave plaće, odnosno minimalne plaće. Pa mislim da ste u potpunosti u pravu. I mislim da je i Vlada sjela i s poslodavcima i sa sindikatima i sa predstavnicima te industrije. Znam da kad se radi analiza svake godine za visinu određivanja minimalne plaće da se gledalo, svaka industrija sjelo se i sa predstavnicima poslodavaca i sa pojedinim direktorima ugroženih poduzeća. Dana je potpora i digitalizaciji i transformaciji njihovog poslovanja, ali i dana je potpora i sindikatima i poslodavcima da sjednu i sami dogovore prošireni kolektivni ugovor. Turizam je suspendiran radi covida, ali veseli građevina i veseli najava za čak četiri nova ugovora koja su moguća, koja su najavljena od strane sindikata.

Uvijek kad Vlada diže minimalnu plaću ili kad ovdje priča o minimalnoj plaći dolaze kritike od strane oporbe da zašto nam uopće treba taj institut minimalne plaće ili zašto je ne dignemo na 5 ili 7000 kuna. Činjenica je da očigledno imamo u gospodarstvu još uvijek grane privrede koje ne mogu funkcionirati na iznosu plaće od 5 ili 7000 kuna nego na manje. Činjenica je da imamo i radnike koji su spremni raditi za manje od toga. Ono što je pozitivno i dobro ta je da upravo gledajući koliko je radnika kroz neko vrijeme primalo tu minimalnu plaću ako sam dobro shvatio 2018. godine negdje oko 70 000 ljudi, a sad u ovom trenutku oko 50 000 ljudi. Dakle, i poslodavci, a i Vlada stvara uvjete da gospodarstvo može bolje funkcionirati, a ti poslodavci kad to mogu ne koriste instrument minimalne plaće, nego isplaćuju veću plaću. To je pozitivno.

Upravo ste u pravu. Prema tome, svi oni žele isplatiti što vele plaće, ali da bi to mogli plaće su rasle prvenstveno radi nedostatka radne snage zadnjih godinu dana treba povećati produktivnost. I upravo su tu pitanja ulaganja u te proizvodne sheme posebice u sektorima drva, kože, metala, tekstilne industrije. A s druge strane isto tako radnici naravno žele što veću plaću i žele zaštitu maksimalno od sindikata i države. I negdje država traži tu balans. A još mi, još jednom ponavljam, ovih 300 milijuna kuna vaučera koji će biti bit će prilika za te radnike da dobe do 10 000 kuna obrazovanje, da podignu svoje kompetencije i da budu zapošljiviji i da mogu raditi poslove veće dodane vrijednosti za koje se neće moći tražiti minimalna plaća.

Poštovane kolegice, poštovani kolege.

Prema novom nacrtu Zakona o socijalnoj skrbi sada će zajamčena minimalna naknada iznositi 2.800 kuna ukoliko osnovica bude 1.000 kuna. Znači nova minimalna plaća će iznositi samo 1.000 kuna više od zajamčene minimalne naknade za primjerice četveročlano kućanstvo. Dakle, siromaštvo je itekako povezano sa minimalnom plaćom. Budući se nalazimo u valu poskupljenja osnovnih životnih troškova, namirnica, energenata, rad radnika sa minimalnom plaćom je još više obespravljen, a njihova egzistencija, fizičko i mentalno zdravlje apsolutno dodatno ugroženo, te očekujemo od vlade da preuzme odgovornost i ponudi konkretne mjere. Radnici, mahom žene, te i druge ranjive skupine, primjerice osobe s invaliditetom obavljaju poslove za koje primaju minimalnu plaću i najmanje su zaštićeni, a o psihofizičkom zdravlju svojih građana i dostojanstvenom životu ne možemo ni govoriti. Vlada je ta koja treba brinuti o psihofizičkom zdravlju svojih građana, a majka ili otac koji su iscrpljeni od teškog rada na svojim poslovima gdje ih poslodavci često iskorištavaju do krajnjih granica njihovih mogućnosti ne mogu se posvetiti svom obiteljskom životu nakon svoje smjene. Zato je pitanje dostojanstva radnika visine plaće demografski i obiteljski problem. Djeca koja odrastaju u neimaštini, koja su od malih nogu svjesni da je glavna tema u obitelji nedovoljno novca nemaju jednake mogućnosti u usporedbi sa svojim vršnjacima koji tih problema nemaju. Prema podacima trenutno 52.000 ljudi prima minimalnu plaću u odnosu na raniji podatak od prije 3.g. kada je 73.000 ljudi primalo minimalnu plaću. Vlada to smatra uspjehom, no treba naglasiti da osim te razlike od 21.000 ljudi još je više onih čija je plaća minimalna veća za svega nekoliko kuna. Npr. kao što je u tvornici Borovo u vlasništvu države čija je plaća veća od minimalne za svega 8 do 26 kuna. O razlici osoba s minimalnom plaćom i onom sa nešto većom od 100 ili 200 kuna ne treba ni govoriti jer je ona minimalna s obzirom na podmirenje osnovnih životnih troškova. Također treba spomenuti i nedavne situacije koje je vlada dopustila kao u tvornici Orljava koja je u vlasništvu države gdje su radnice prosvjedom na Markovom trgu osigurale plaću odnosno njenu isplatu za 3 mjeseca koja im je država dugovala. Tako da pozdravljamo instrumente predložene u ovom zakonskom prijedlogu koje se odnose na dodatno uređenje prekršajnih odredbi za neisplatu minimalnih plaća od strane poslodavaca, kao i bolju povezanost tijela koja obavljaju nadzor nad primjenom ovog zakona. Država koja bi trebala biti primjer poštivanja zakona kojeg sama donosi se našla kao primjer u slučaju neisplate plaće svojim radnicima. Kako se onda očekuje poštivanje zakonskih propisa od strane poduzetnika kada se država u toliko slučajeva našla u ulozi lošeg gospodara koji svojim radnicima ne isplaćuje niti minimalnu plaću niti upravlja svojim resursima i uništava preostalu proizvodnju diljem Hrvatske, a pogotovo u Slavoniji. Prema podacima državnog inspektorata u inspekcijskim nadzorima u 2020.g. utvrđeno je da poslodavci za 1.689 radnika nisu isplatili niti minimalnu plaću, te su podnijeli optužne prijedloge radi sumnje na počinjenje 318 prekršaja iz Zakona o minimalnoj plaći. Prema podacima MUP-a u 2020.g. je 220 kaznenih djela bilo neisplate plaće, a ovi podaci govore o velikom broju kršenja ljudskih prava, a ako govorimo o ljudskom dostojanstvu vlada treba puno više ponuditi konkretnih mjera za bolju budućnost naših građana jer ovo svakako nije dovoljno. Uvažena kolegice, dotaknuli ste se i pitanja demografskih mjera jer uistinu ovo o čemu danas razgovaramo je povezano sa jednim cijelim skupom mjera koje bi trebale omogućiti bolji životni standard naših građana. Međutim, tu se nalazimo u jednoj paradoksalnoj situaciji, s jedne strane slušamo o ovom povećanju minimalnih plaća koje naravno neće ići iz džepa vlade nego iz džepa poduzetnika, a s druge strane imamo jedno uporno obećanje koje svaki put u praksi reterira, a to je o najvažnijoj demografskoj mjeri, a to je da žene mogu imati pravo na punu plaću cijeli rodiljni dopust. Pa bi vas u tom smislu zamolila da komentirate ove najnovije najave gdje se opet vidjelo to retiriranje da neće imati pravo na punu plaću žene nego će to ići do 7.500 kuna čime se ponovo destimulira one žene koje imaju visoke plaće i odvraća ih se od majčinstva. Pa svakako pitanje naknada i pitanje plaća je zaista demografski problem i obiteljski problem jer zahvaća cjelokupnu zajednicu i omogućava obitelji planiranje svojih troškova, planiranje školovanja djece, dostupnih usluga, svega onoga što u zajednici ima, a što roditelji zaista svojoj djeci žele pružiti. I demografske naknade koje su obećavane i koje su u konačnici, od kojih se djelom odustaje, zasigurno djeluje demotivirajuće jer sigurno da majka koja želi ostati uz svoje dijete do godine dana starosti želi imati onu naknadu koja joj se obećaje tijekom cijele godine dana, a sve drugo je zaista demotivirajuće i zapravo onemogućava obitelji da si planira svoje troškove i zapravo dovodi ponovno u neizvjesnost obitelj i njihove članove. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedničke, poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo nekoliko naznaka vezano za ovaj zakon koji mi se čine da bi bilo dobro imati, imati u vidu, a posebno s obzirom na raspravu koju smo danas imali. Riječ je naime o tome da se mi cijeli dan danas nekako nadmudrujemo oko toga tko je koliko napravio.

Ja prijedlog ovog zakona ne ocjenjujem na takav crno bijeli način i mislim da on predstavlja stanoviti napredak u odnosu na ono što smo imali iako ostaje za žaljenje zašto se nije poslušalo ono što su nam sindikati predložili i što je u duhu i u skladu s intencijom koju ste sami napisali u prijedlogu zakona da se bolje zapravo ta intencija, ta namjera zakona ovaj ostvari, a vezano je primjerice za kad je riječ o dakle o propisivanju bruto plaće da se jasnije kaže što to sve, što to sve ovaj ne smije uračunavati ta bruto plaća, dakle i minuli rad i smjenski rad i svi oni ostali oblici i one naknade koje, koje ulaze i koje često puta zapravo služe kao paravan da se isplati plaća koja je manja od minimalne. Kolega je govorio prije mene o tome pa neću to dodatno obrazlagati. Isto tako i neka principijelna pitanja. Neprihvatljivo je da poslodavac može jednostrano može izmijeniti ugovor o radu, to je dvostrani pravni akt. Ono što se meni čini da je jako važno imati na umu je slijedeće. Prvo, maločas sam jednom kolegi ovdje replicirao da je ovogodišnji minimalac u Hrvatskoj negdje 47% veći od onoga prije 10 godina. No međutim, to se čini jako puno, govorilo se o apsolutnim iznosima koje su to brojke. No međutim, od 2011. do danas Rumunjska je minimalne plaće podigla za 191%, ne 47%, Litva 170%, Bugarska 172%, Slovačka 96%, Češka 81%, Poljska itd., tako da se doista dogodilo da su Slovenija i Hrvatska koje su imale najveće minimalne plaće prije 10 godina od svih tranzicijskih zemalja, sada, da je sada Hrvatska na jednom od posljednjih mjesta. I ona imamo i ovu kategoriju vezivanja plaće za medijalnu plaću 60% medijalna. Ako bi to bio doista kriterij, a to je jedan od prijedloga koji ide onda bi Bugarska stajala najbolje jer oni imaju, oni imaju najveći postotak bugarski minimalac čini 59% bugarske medijalne plaće, a njemačke recimo 52% što bi se reklo onda da eto Bugari tu stoje bolje nego li, nego li Nijemci, što upućuje da zapravo dalje to ne elaboriram na problem da zapravo ključna, ključni problem nije visina minimalne plaće jest samo u onim zemljama u kojima su te plaće pristojne i dostojne za život ljudi.

Imamo visoko opterećenje poreznog rada i da stvaramo uvjete da se od prosječne plaće koja je u Hrvatskoj za 30% manja od minimalne plaće u Njemačkoj može dostojanstveno živjeti. Ja mislim da se problem krije zapravo u nedostatku vizije i nedostatku hrabrosti da se u ovoj zemlji poduzmu reforme koje su toliko nužne i potrebne, a za to je potreban ja bih rekao ozbiljan socijalni konsenzus.

Kolega Vidović zapravo mislim da ste dotakli meritum teme, ono o čemu ću ja ponešto reći i u svojoj pojedinačnoj raspravi, a to je da mi imamo minimalnu plaću, ali isto tako imamo niz poslodavaca koji nalaze niz načina, niša i ciljeva da se, kako da se domisle tome da je ne isplate. I koji je onda smisao minimalne plaće? Jer minimalna plaća na kraju dana ne može osigurati dostojanstveni život. A pogotovo dostojanstveni život radnika ne može osigurati ako ju poslodavac ni ne isplati. Tako da moje pitanje zapravo retoričko vama, ali i cijelom ovom domu je koji je smisao minimalne plaće ako postoje iznimke kada se ona ne može odnosno ne treba isplatiti? Da, smisao jest zapravo taj da se uspostavi nekakav mehanizam potpune kontrole i da se spriječi bilo kakva zloupotreba doista ovog socijalno zaštitnog prije svega instituta koja omogućava ja bih rekao elementarnu ili minimalnu socijalnu sigurnost za ljude koji nisu marginalci, to su ljudi koji su zaposleni, koji rade, koji primaju punu plaću itd., u full time zaposlenosti da se to ne izigrava. Mi imamo brojne primjere izigravanja ne samo na ovom primjeru. U radnom zakonodavstvu postoje rješenja koja mogu proći koja su recimo ovaj u velikoj mjeri usklađena sa nekakvim europskim normama itd., no međutim u izbjegavanju poštivanja tih zakona postoji nevjerojatna kreativnost kada je riječ o jednom dijelu da ne stigmatiziramo sve poduzetnike, ljudi koji zapravo na crno ja bih rekao pokušavaju izigrati ono što predstavlja.

Sada ste govorili o širim mjerama koje bi omogućile dostojanstven život naših radnika i uopće stanovnika Hrvatske, a ne samo minimalnoj plaći kao jednom izdvojenom elementu koji sam po sebi ne mora značiti ništa.

mislim plaće su vrlo složena varijabla i onda oni svi koji ovdje napamet govore o tome da bi doista plaće trebala država odrediti da će biti tisuću eura, 10 tisuća eura ili ne znam koliko, doista govore, a ne znaju što govore. Plaća nije samo stvar volje i izbora poduzetnika, treba imat novac da se podijeli. Ja sam imao prilike radeći jedan drugi posao obići čitav niz poduzetnika u kožarskoj, obućarskoj itd. industrijama gdje je doista teško. On kaže ako meni radnik ne stvori 5.000 kuna ja mu ne mogu dat 5.000 kuna plaću jel. Dakle, to su objektivni problemi koji su zapravo izvan konteksta ovog o čemu mi ovdje raspravljamo, kakva je ta poduzetnička klima, kakav je taj infrastruktura poduzetnička da oni mogu doista mogu stvarati vrijednost i imati produktivnost kakvu imaju one zemlje s kojima bismo se mi htjeli uspoređivati. Ali ovaj to su velim kompleksna pitanja na kojima bi trebala jedna ozbiljna država ozbiljno [[Upadica Reiner: Hvala.]] raditi velim izvan ovih nekakvih ideoloških Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dozvolite evo da na kraju dugog dana kada raspravljamo o minimalnim plaćama nekoliko misli iznesem i ja. Naime, pričamo o Hrvatskoj u kojoj 25% stanovništva živi u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti i gdje više od 55.000 radnika prima minimalnu plaću odnosno ima minimalna primanja. To je prije svega skupi rad, a to je onda i činjenica da minimalna plaća koju smo odredili pod A ne može garantirati ne dostojanstven život nego dostojanstveno preživljavanje i pod B da se poslodavci domišljavaju tome kako izbjeći isplaćivanje minimalne plaće. E sad, čemu je tome razlog? Novi prijedlog minimalne plaće od 3.570 kuna svako naravno povećanje je više nego dobrodošlo, ali radnici su nezadovoljni jel od toga i dalje neće dostojanstveno živjeti, poslodavci su nezadovoljni jer misle da je to previše, na kraju su nezadovoljni svi. Međutim, u čemu je tu problem? Ja ga vidim višeslojnog, sa 3,750 kuna ne možete živjeti jednakom kvalitetom u svim dijelovima Hrvatske, ne možete živjeti jednako kvalitetno u Slavoniji, recimo u jednom selu u okolici Iloka, u Zagrebu, u okolici Siska, u Pazinu, Rijeci, Krapini ili Dubrovniku ne možete jer životni troškovi nisu isti, a isto tako možda, ja sad hipotetski stavljam ovo na stol za razmatranje, ne bi trebala biti ni cijena rada. Ako imamo županijska gospodarsko-socijalna vijeća zašto ne bi imali županijski ili regionalni pristup?

Ali zašto vam to govorim? Iz jednog razloga što mnogi radnici doživljavaju nepravdu, a to je da građevinski radnici iz Slavonije vrlo često rade na građevinskim radovima u Zagrebu. E sad pazite kolegice i kolege, oni iz Slavonije rade na građevinskim radovima u Zagrebu, ako imamo regionalni pristup tada bi minimalac koji bi oni trebali primati nije onaj iz Slavonije, ni iz Nove Gradiške, nije iz Topolja, nije iz Kotline nego iz Zagreba, a minimalac u Zagrebu ne može biti 3.750 kuna. Ako platite samo stanarinu to vam je 3.000 kuna minimum, od 750 kuna za režije i sve ostale troškove ne možete živjeti u Slavoniji možda teže, ali lakše nego u Zagrebu. Pa vas ja onda pitam ako već imamo županijska gospodarsko-socijalna vijeća zašto nemamo takav pristup jer ovo je kolegice i kolege ako mene pitate čisto izrabljivanje radnika. Ljudi koji nemaju izbora, koji iz Slavonije svako jutro, a autocesta ih je puna ako idete poput mene autocestom za Zagreb vrlo često, vidjet ćete ih. Kombi koji prevozi radnike u Zagreb ili okolicu Zagreba gdje će raditi cijeli dan, nakon toga još im 2,5 sata ili dva sata da se vrate u svoje domove, a radit će to za minimalac, a neko iz Zagreba taj posao ne bi radio za minimalac. Koja je to poruka, koja je to pravedna, solidarna, jednaka poruka svima radnicima koji rade, posebno onima iz Slavonije da su drugorazredni, da su manje vrijedni, da rade poslove koje drugi neće. Drugi problem koji ću apostrofirati u ovoj kratkoj raspravi jel o ovom bi se moglo cijeli dan pričati je različiti načini na koji se poslodavci domišljavaju ne isplatiti minimalnu plaću. Kod nas je rad i dalje kolegice i kolege preskup ako vam želim dati pristojnu plaću, recimo medijalnu plaću od tih 7.000 kuna. Znate li kolika ta plaća košta mene kao poslodavca? Pa skoro još toliko.

Ali da je ta cijena recimo ne sedam nego 9.000 kuna, pa onda ne bih razmišljao vjerojatno kao poslodavac, dao bi veću plaću svom zaposleniku jer je … zaposlenik je produktivniji zaposlenik.

Dolazite iz Slavonije baš kao i ja i svjesni smo kako su naši Slavonci uvijek zadnja rupa na svirali, a sada kada troškovi života nenormalno … danas raspravljamo o minimalnoj plaći. Život u Slavoniji sa minimalnom plaćom ne da je nemoguć nego je čarolija kako dočekati kraj mjeseca. Čak sam upitala iz redova vladajućih da li smatraju da je taj iznos minimalca dostojan za normalan i kvalitetan život. Rečeno mi je da nije, ali eto tako je kako je. Pa ne mogu ne složiti se s vama, dakle ako gledamo cijenu osnovnih namirnica znači prije svega onih prehrambenih koje ćemo krenuti od ulja, brašna itd. vidimo da su oni u posljednjih godinu dana otišli u nebo. U istom trenutku vidimo u kakvom je stanju naša poljoprivreda, dakle o poljoprivredi ćemo raspravljati u nastavku današnjega dana, ali otprilike 30% naših potreba zadovoljava naša poljoprivredna proizvodnja. Dakle, porazan jedan podatak, posebice ako gledate to kroz prizmu činjenice da smo imali jednu veliku svjetsku krizu, a to je pandemija u jednom trenutku zatvaranje svih država i sl. dakle mi ne da nismo samodostatni, mi u ovom trenutku ne možemo prehraniti svoju populaciju što je porazno.

Danas smo ovdje čuli jako puno pogrešnih navoda i pogrešnih činjenica, jedna od tih je bilo da je oporba protiv povećanja, drugo je bilo da je Vlada zapravo s time što je arbitrirala između poslodavaca i socijalnih partnera zapravo pomagala poslodavcima, s druge strane radnicima, međutim zaboravljeno je reći da je vlada trebala djelovati na način da je smanjila parafiskalne namete, pa kada bi parafiskalni nameti kod poslodavac bili manji, poslodavac bi imao daleko više prostora da daje veću plaću radnicima. Osim toga, moramo biti svjesni toga da ova plaća koja se sad definira kao minimalna plaća nije dovoljna za život i da je oporba za to da se poveća, bilo da je to 100 kuna, 200, 300 kuna ili 500 kuna za to smo, ali moramo skrenuti pozornost da to nije dovoljno za život.

Mi kad svaki put kada govorimo nešto što se vladajućima ne sviđa ćemo dobiti kritiku da je oporba a priori protiv svega, ali naša glasanja pokazuju da smo mi uvijek glasali za sve prijedloge za koje smo ocijenili da je korak naprijed. No, ono što mene brine je nešto drugo, a to je kolega što radi inspekcija rada, što radi Porezna uprava? Zašto se poslodavci koji nalaze načina izbjeći isplatiti minimalnu plaću ne kažnjavaju, ne upozoravaju, dakle zašto država nije na strani onda toga radnika za kojega je propisala minimalnu plaću nego je stalno nijemi promatrač toga što poslodavci rade? To je zapravo pitanje svih pitanja. Kolega Hajduković, točno je da je bruto plaća u odnosu na medijalnu gotovo dvostruko veća, međutim ajmo demistificirati tu bruto plaću, da su doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje zapravo naše pravo svakog pojedinca da to ne uzima država radi sebe nego radi nas samih iz čega ćemo ostvariti neka prava. Ono što država uzima to je porez koji se zaračunava tek po odbitku tih doprinosa. Kolegice Perić ja se slažem dakle kad se ovo otpiše država uzima porez, ja se ne bi tome protivio da mi imamo efikasno zdravstvenu zaštitu koja je dostupna svima, gdje nemamo liste čekanja, gdje nam se zdravstvo ne raspada, gdje nemamo dugove veledrogerijama itd. onda bi shvatio takav veliki doprinos. Shvatio bi i mirovinski doprinos da imamo umirovljenike koji mogu dostojanstveno živjeti od svoje mirovine koji imaju dovoljne prihode da žive pristojno, a ne preživljavaju nego žive, dakle tada bih to prihvatio kao činjenicu. Velika su davanja i u Švedskoj, ali usporedite njihov zdravstveni sustav, usporedite dostupnost zdravstvenog sustava, stanje zdravstvenog sustava, usporedite njihove mirovine e pa onda kolegice draga možemo razgovarat.

Jeste li možda primijetili kako premijer komunicira o povećanju minimalne plaće? Kaže on porast će minimalna plaća na 3.750 kuna jer je to lako pamtljivo, taj iznos. Naravno da nikom nije 3.750 kuna lako pamtljivo pa mu ja odmah sugeriram da uzme pamtljiviji iznos koji je 4.000 kuna, evo to ćemo još lakše zapamtiti nego on kaže to je 500 EUR-a i zato je lako pamtljivo. Pa ja bih ovdje prvo uvodno zamolila premijera budući da još uvijek imamo svoju valutu i da ne znamo kada ćemo doista primiti EUR-o s obzirom na inflaciju i sve ostalo što nam prijeti da se izražava u hrvatskim kunama kada konstatira kolika će biti minimalna plaća i razmišlja uopće u okvirima toga što jest, a što nije pamtljivo hrvatskim građanima jer je njima evo iznenadit ćete se još uvijek pamtljiva hrvatska kuna. Kada bi mi imali premijera koji doista živi u realnosti, a ne u svojoj imaginarnoj budućnosti kao što je on već sada neovisno o društvenoj i ekonomskoj situaciji u svom sutrašnjem EUR-u, da ne idem i oštrije pa govorim možda i bruxelleskoj karijeri jer na tu valutu tamo već dobro navikao, onda bi se malo drugačije odnosili prema ovoj minimalnoj plaći. Jer što je problem s minimalnom plaćom? Naravno, svi smo za povećanje minimalne plaće. I to nije sporno u situaciji u kojoj se danas nalaze hrvatski građani svaka je mjera dobrodošla. No, dvije stvari ostaju sporne. Jedna je način kako se govori o minimalnoj plaći, a druga je način na koji će se ta minimalna plaća doista povećati. Kada govorimo o tome kako se govori o minimalnoj plaći onda moramo biti svjesni da se ona predstavlja kao veliki uspjeh, štoviše revolucija tako će premijer reći da se to još nikada nije dogodilo da ona idu u ovakvom iznosu u odnosu na medijalnu plaću. Međutim, predvidjet će činjenicu da je on odgovoran zato što se to nikada prije nije dogodilo odnosno vlade HDZ-a u najvećoj mjeri jer su oni ipak ovu zemlju vodili. Druga stvar kada se komunicira o minimalnoj plaći, a koja se predviđa je činjenica da mi ne možemo govoriti o rastu minimalne plaće bez da budemo svjesni tko će tu minimalnu plaću doista i isplatiti. Dakle, ovdje se pokušava producirati neki nepostojeći, a opasni sukob između radnika i poduzetnika. U državi koja ima razvijenu ekonomiju koja je ikada krenula putem sustavne, a ne divlje tržište ekonomije bi mi možda i mogli govoriti o kapitalizmu i eksploataciji radnika u ovom klasičnom zapadnom smislu. Međutim, u RH u kojoj nikada nismo imali nešto što je ozbiljan i sustavan kapitalizam, a eventualno smo razgovarali o njegovoj ortačkoj varijanti smiješno je poduzetnike kao propulzivni dio Hrvatske koji jest negdje između 3-4% ali koji nas vuče sve naprijed suprotstavljati radnicima i time stvarati animozitet među našim građanima umjesto da se oni što bi trebali ujedine zajedno u borbi za bolji životni standard. Ali što doista u praksi znači 10% Ja sam pitala državnog tajnika, ako ulje sad s inflacijom raste sad 17%, ako kruh raste 3%, a raste u zadnjih 6 godina 8% što to u životnim valutama, u kruhu, u mlijeku, u siru znači za naše građane. Znači li uopće išta? Ili će sutra i ovo povećanje, ako nije već danas pojesti inflacija. Dakle, mi se moramo umjesto apstraktnih brojki, a moram priznati da smo se svi zajedno, a to je kritika i samokritika pretvorili u Državni zavod za statistiku jučer i danas kada smo kritizirali premijera i govorili o minimalnoj plaći, moramo počet govorit o onome što će ljudi razumjeti. Šta me briga šta mi raste minimalna plaća, znači li to da ja, jer kad govorimo o minimalnoj plaći govorimo o ljudima koji nemaju za osnovne životne potrebe, znači li to da ja imam sutra više kruha u kući ili da ga imam uopće. Dakle, to je ta valuta u kojoj bi trebao državni tajnik znati govoriti našim građanima i reći to vam je više, a nije s obzirom na ovu inflaciju kruha danas i hoće li uopće to biti više kruha sutra. I drugo, ne postoji sukob između poduzetnika i radnika.

Minimalna plaća, naravno da svi želimo da bude što veća. Ali vi ste također u pravu da ne možemo kazati točno ona je tolika. Činjenica da ne uvjetuje to ni vlada, ni mi, nego uvjetuje trenutna gospodarska situacija, broj zaposlenih, no međutim jedan detalj sam primijetio kao gradonačelnik da u gradskim upravama tako i u uredima, upravama drugim oni koji ne rade su zaštićeni ko lički medvjedi, oni i njihove plaće. Međutim, ima tu i radnika koji zaslužuju duplo veće plaće. Ja mogu to nalazit na primjeru i navest ću malo poslije i ti su zaštićeni, ljudi koji su u sustavu su prezaštićeni, mogu raditi, ne raditi, zajamčeno im je bolovanje, vrlo teška je Procjene poduzetničkih udruga su da oko 70% ljudi direktno ili indirektno ovisi o državnim plaćama. Dakle, na neki način ovu mjeru će pozdraviti zato što ne moraju, a ne da ne moraju nego nisu nikada ni bili u ovakvom okruženju, u poziciji samostalno se razvijati, poduzetnički se razvijati i onda sami zarađivati i svoje plaće, ali i plaće svojih zaposlenika. Dakle, naravno da nema smisla govoriti o minimalnoj plaći bez da smo poduzeli ozbiljne reformske mjere na široj razini, povećali produktivnost rada, reformu lokalne samouprave i u krajnjoj liniji reducirali naša izdvajanja. Ali ovo sve nažalost postalo na razini floskule i ljudima nezanimljivo zato što smo toliko govorili o reformama, a nikad se ni jedna nije doista dogodila. Kako je izgledno u mandatu ove vlade vjerojatno ni neće. Ja ću riskirati i još malo biti Državni zavod za statistiku, a onda ću to prevesti na hrvatski jezik. Dakle, u Hrvatskoj 14% BDP-a naši građani troše na hranu, po tome smo predzadnji u EU, jedini iza nas su Rumunji koji troše 18% Prevedeno na hrvatski, Hrvati većinu svog dohotka troše na hranu, a to govori o siromaštvu nacije. Jer kada pričamo o medijalnoj plaći i kada govorimo o 7.000 kuna fiktivno što je prosječna plaća, ali to je točan zbroj netočnih podataka, nažalost dolazimo do toga neki zarađuju 100.000 neki zarađuju ovaj minimalac. I dok 1,7% stanovništva koji drži većinu štednje u Hrvatskoj sanja o skijanjima i ljetovanjima, većina našeg stanovništva se doslovno sanja o toploj sobi i o punom tanjuru i to je hrvatska stvarnost. Sa ovim povećanjem nećemo puno promijeniti, hoćemo nešto, ali kao što ste rekli inflacija će pojesti većinu Uvaženi kolega Hajduković, odgovorit ću vam kao Državni zavod za statistiku, jednu od poraznijih istraživanja koje smo mogli vidjeti je pokazalo da recimo kada govorimo o hrani da Hrvatima ključno u odabiru namirnica nije porijeklo namirnice, nije ni kvaliteta namirnice, nego isključivo njezina cijena i tu prednjačimo u EU, što vam govori sve o našoj kupovnoj moći. Istodobno da nastavim na tragu ovih važnih podataka, ali se nekad bojim da oni kao neka apstrakcija ne dolaze do ušiju i svijesti naših građana zato i volim da pokušamo govoriti u konkretnim životnim mjerama, onda prosječna medijalna plaća, ne prosječna nego medijalna to je velika razlika, plaća 6.000 kuna, a 7.800 kuna potrošačka košarica. Pa govorimo li već sada o tome da je većina naših građana unutar siromaštva ako si ne može zaposleni član obitelji koji ima dvoje djece ne može tu obitelj uzdržavati i platiti si tu potrošačku košaricu.

Dakle, činjenica je da, da minimalna plaća ne osigurava dostojanstven život na ovaj iznos, to je, to je apsolutno činjenica. Činjenica je i to niti da zapravo plaća sve do prosječne ne osigurava dostojanstven život. Dakle, ovaj optimizam da kada bi poduzetnici, svi poduzetnici imali bolje uvjete poslovanja da bi tada nužno i svim radnicima plaće bile više to jednostavno nije točno i tu vas čitava realnost zapravo i strukture našeg poduzetništva demantira. Mi još uvijek u strukturi poduzetništva imamo velik broj onih, velik broj, značajan broj u, ne u IT sektoru, ali u drugim industrijama koji voze aute za 150.000 eura, a isplaćuju minimalne plaće radnicima. I da postoji onda sukob interesa između tih radnika i njihovih poslodavaca. Ono osnovno što mi imamo je lošu ekonomsku politiku, iz šupljeg u prazno, možda to najbolje karakterizira tu ekonomsku politiku koje su žrtve i poduzetnici, dakle ja ne govorim o nekoliko ortaka koji su zaradili milijuna nego o prosječnom hrvatskom mikro poduzetniku, jer mikro i malo poduzetništvo je ono na čemu bi se trebala temeljiti zdrava ekonomska politika, dakle sukob između njih i radnika. Ovo što ste vi govorili, ja doista ne razumijem odakle toliki strah od poduzetnika. Postoje dobri i loši poduzetnici na prosjeku, u razini prosjeka, kao i ostali ljudi, dobri i loši saborski zastupnici, dobri i loši profesori, ali zaključivat generalno kao što ste svojevremeno i govorili o tome da se mogu organizirati, pa će napraviti neki antiradnički referendum u Hrvatskoj, pa 3-4% poduzetnika, da su oni prijetnja radnicima, ne.

Kolegice Selak, ne slažem se sa vašim dijelom u kojem ste rekli da smo mi tj. da je vlada uredbom koju je donijela danas u sukob stavila i radnike i poslodavce. Ne slažem se s time jer to nije nekakav jednostrani akt ili nekakva jednostavna misa koju je premijer izgovorio, a da prije toga nije bilo razgovora. Znači, postoji razgovor između sindikata i poslodavaca, njihove želje koje su oni izgovarale i ono što je rekla vlada, ali nije rekla mi ćemo sad vama dati tih 350 kuna kao teret, pa vam nećemo dati nikakvu kompenzirajuću mjeru u slijedećoj godini da nadoknadite taj veći trošak. I naša matematika kaže da tih 350 kuna puta 12 mjeseci je 4.500 kuna, da je to još jedna plaća i nešto više od 750 kuna više u godinu dana.

Dakle, i zaštitarska uz tekstilnu industriju o kojoj smo dosta govorili, međutim, a da ne spominjem uslužnu industriju koja je odmah uz njihov bok i koja itekako kaska s primanjima. Međutim, dakle kolega Borić, ovo ne morate mene uvjeravati, ovo nije pitanje neke moje interpretacije. Kao i svi pratim ono što se događa u javnosti i pratim reakcije glavnih poduzetničkih udruga, dakle ovo nije pitanje mog nezadovoljstva, niti je pitanje mog glasnogovorništva, ovo je pitanje samo prenošenja temeljne javne poruke koju smo svi čuli, a to je da vi možete govorit da su poduzetnici zadovoljni, ali oni su okupljeni unutar svojih udruga, a sve te udruge su vam rekle zadirati u naš džep, a onda se hvaliti time da povećavate minimalnu plaću ne dolazi u obzir i zatražili su vas da im to kompenzirate, a još niste pronašli način niti jasno rekli kako ćete to učinit. Dakle, ne morate mene uvjeravat, oni su svoje rekli, vi ste to vidjeli isto kao i ja. Znalo mi se ovdje dogoditi da dignem repliku, ali da me kolege ne vide, ali sad mi se dogodilo da nisam digao repliku, ali ju imam, pa kad smo već tu samo sam želio reći… Dobro u svakom slučaju hic rhodus hic salta kolegice, samo sam želio reći da se slažem s vama da je država uništila mnoge male i mikro poduzetnike, ali isto tako da baš u ovim okvirima, ove još uvijek tranzicijske ekonomije na neki način ili post tranzicijske ako želite. Mislim da je dobro da postoje mehanizmi zaštite radnika od onih poslodavaca kakvih ima jer takvih priča nažalost svaki dan ih čitamo u novinama koji nekakav višak vrijednosti umjesto da investiraju u radnike i na taj način stvaraju još veću vrijednost zapravo uzimaju i samo sebi, dakle da se radnike naprosto zaštiti od nekakve eksploatacije. Ne mogu se slagati više u tome da trebamo zaštiti radnička prava i da su radnici, pogotovo žene, pogotovo trudnice, pogotovo žene koje se vraćaju nakon rodiljnog dopusta jedne od najnezaštićenijih društvenih skupina. Međutim, treba imati u vidu da taj izmišljeni poduzetnik, baba roga koji čeka da eksploatira svog radnika osim u marksističkim udžbenicima koji su u jednom svom dijelu bili interesantni, čak i društveno korisni ne postoji. Vi uložite u osobu onda morate na tržištu tražit novu. Dakle, poduzetniku je u interesu moći platiti i zadržati radnika, a mi trebamo stvoriti sustav u kojem se neće ljudi prijavljivati na minimalcu, a onda ostalo sve odrađivati u sivoj zoni jer nitko ne može funkcionirati tako da plaća sve doprinose državi.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Znači govorimo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći i jedan od značajnih prijedloga ovog zakona je proširenje definicije

Proširenjem definicije minimalne plaće i na onu koja je kao takva ugovorena kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu, a to je Zakon o radu olakšava se rad nadležnoj inspekciji za provođenje nadzora i to u dijelu prava radnika na isplatu tako ugovorene plaće koja je povoljnija od zakonske kao i u dijelu minimalnih povećanja. Npr. ako je proširenim kolektivnim ugovorom ugovoren najmanji iznos plaće veći od minimalne npr. 7.000 kuna, a poslodavac je isplatio samo iznos uredbom propisane minimalne plaće, poslodavac nije prekršajno odgovore zbog neisplate minimalne plaće. Radnik je samo mogao u sudskom postupku tražiti isplatu, a sudski postupci u pravilu traju određeno vrijeme, nisu besplatni te se radnici naročito za manje iznose nisu za njih često niti odlučivali. Prema izmijenjenim odredbama inspekcija je prilikom nadzora dužna provjeriti da li je poslodavac isplatio minimalni iznos koji je ugovoren proširenim kolektivnim ugovorom za svako radno mjesto. Tako npr. ako poslodavac nije isplatio tih 7.000 kuna iz primjera, kaznit će se visokom novčanom kaznom za prekršaj od 60 do 100.000 kuna, a za odgovornu osobu kod poslodavca odnosno fizičku osobu obrtnika propisana je kazna od 7.000 do 10.000 kuna. U RH trenutno je samo jedan kolektivni ugovor proširen na sve poslovne subjekte iz djelatnosti i to onaj iz graditeljstva. Njime je primjerice predviđeno 10 grupa poslova i za svaku grupu poslova ugovorena je plaća određene visine. Tako da već druga skupina poslova ima predviđenu plaću koja je veća od iznosom propisane uredbom o minimalnoj plaći to je 4.830, pa sve do oko nekih 11.000 kuna za najsloženiju grupu poslova. Na ovaj način dakle za radnika koji obavlja najsloženije poslove minimalnom plaćom smatra se iznos od 11.000 kuna i ona se kao takva mora isplatiti radniku. Na ovaj način postiže se socijalna sigurnost radnika te se štite poslodavci koji su se i do sad držali primjena proširenog kolektivnog ugovora. Isto tako za prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom, radnik će imati pravo na povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena. Tako je kod ovih prethodno spomenutih ugovora tu se radi o povećanju cijene rada od 30% za prekovremeni rad i noćni rad, a za rad nedjeljom 50%. znači ovdje je isto naglašeno inače ako se ne isplati taj iznos odgovarati će se i prekršajno i platiti novčana kazna i tu dolazi do izražaja i važnost i efikasna zajednička inspekcija za rad i Poreznu upravu budući je potrebno izračunati da li je poslodavac pravilno izračunao povećanje kako bi ga nadležna inspekcija mogla kazniti. Ovi su primjeri koji pokazuju da je kolektivno pregovaranje u interesu i radnika i poslodavca jer kolektivnim ugovorima radnicima se osigurava veća razina prava, stabilnost uvjeta rada i ugodna radna sredina, a poslodavac si osigurava socijalni mir, stabilnost poslovanja i prilagođenost propisa svojim specifičnim potrebama. Različita međunarodna i domaća istraživanja pokazuju da su bolji uvjeti rada radnika kod onih poslodavaca koji imaju sklopljen kolektivni ugovor te da kolektivno pregovaranje pridonosi boljim plaćama i uvjetima rada te pravednim i produktivnim radnim odnosima, a zaštita koju pruža minimalna plaća može se osigurati kolektivnim ugovorima kao što je slučaj recimo samo u šest država članica EU ili zakonski minimalnim plaćama što je u ostatku država EU među kojima i mi spadamo.

Imamo 3 replike, ostanite ovdje.

Poštovana kolegice Pocrnić Radošević, pa evo vi ste kao i mnogi današnji zastupnici koji su sudjelovali u diskusiji spomenuli upravo važnost kolektivnog pregovaranja, važnost socijalnog dijaloga, naravno uvažavanja svih socijalnih partnera pa evo vjerujem da ćete se složiti sa mnom da evo nakon svega što smo čuli da Vlada RH upravo uvažavajući socijalne partnere kroz socijalni dijalog, ali i uvažavajući naravno jednu cjelokupnu situaciju u kojoj se nalazimo svi danas u vrijeme pandemije Covid-19 virusom i da na jedan optimalan i odgovoran ali i uspješan način vlada rješava svu problematiku na koju naiđe, uključujući evo i podizanje minimalnih plaća koja je današnja tema.

E hvala kolega Šimić, znači vi ste spomenuli više stvari, između ostalog i potrebu kolektivnog pregovaranja i donošenja kolektivnih ugovora. Naravno da je to bitno. Evo i vi dolazite iz zdravstva i sigurno da ima dosta primjera da se i u zdravstvu su se određeni uvjeti poboljšali kolektivnim pregovaranjem jer nisu svi nezadovoljni plaćama. Znači nisu u svim sektorima plaće male ili nedostatne, ima i, ali ljudi žele bolje uvjete rada. Mislim da je to baš ono često na što se žale i naši zdravstveni djelatnici koji često i zbog uvjeta rada napuštaju zemlju, a ne zbog plaća. Tako da elemenata za kolektivno pregovaranje svakako ima i mislim da ga treba što više poticati, a ova vlada to svakako čini i omogućuje poslodavcima i radnicima da, da i potiče ih da se što više kolektivno pregovaraju. Kolegice, brojni radnici, a poglavito radnice, naše žene rade u teškim uvjetima za male plaće bez obzira na zakonske okvire. Doslovno moraju biti obilježene kad imaju menstruaciju da mogu ići u wc, stati na nogama. Nije mi jasno meni kao muškarcu, evo vama ženama svima gledam u oči kako vi sad govorite o povećanju plaće, a u isto vrijeme vi se odričete svoje ženstvenosti da biste se dodvorili Plenkoviću i svojoj stranačkoj iskaznici, pa vi niste podržali da higijenske potrepštine, ulošci i sve ostalo za žene bude oslobođeno poreza.

Vi se sa mnom nećete tako razgovarati jer ja vam dajem opomenu vezano uz Članak 232. jer ste govorili izvan teme. Evo, kolega Bulj mogu vam odgovoriti da to nije u sklopu teme i da vam neću odgovoriti, a mogu vam i odgovoriti eto iskoristili ste i vi svoju minuta da malo bavite se tom problematikom šteta što tad niste bili kad se o tome razgovaralo. Možete pogledati raspravu i vidite koje sam ja to argumente upotrebljavala. A to da sniženje poreza sa 25% na 5% ne bi doprinijelo pojeftinjenu higijenskih potrepština, niti bilo kojih drugih proizvoda. A iskustvo je jako dobro pokazalo da kada se snizi PDV da usluge ne pojeftinjuju kao ni proizvodi. Pa jel vam sad kava jeftinija kada su porezi, kada je porez smanjen u toj djelatnosti? Prema tome, mislim da stvarno ne trebate se ovaj bavit s time, a poslušajte raspravu i vidjet ćete da sam ja zaista dala puno više prijedloga od onih koji me kritiziraju.

Kolega Bulj je pratio tu raspravu, a pomagao je ženama na terenu pa zato nije bio na njoj direktno, a ja od kolegice prateći pažljivo tu raspravu očekujem da ona predloži smanjenje PDV-a na muške žilete, ali ne bilo koje nego one s mirisom ruže. Dakle, vi ste svjesni da ste sad prekršili ozbiljno Poslovnik i da to nema nikakve veze sa temom pa vam temeljem Članka 240. stavak 2. izričem opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Ne možete. Poštovani zastupnik Davorko Vidović. Evo poštovana kolegice, vi ste ovdje napravili jedan dobar pledoaje za kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor, socijaldijalog što je apsolutno nešto što je prihvatljivo i što treba stimulirati. Međutim, u ovom konkretnom slučaju s obzirom na činjenicu, da je to važnu činjenicu da je samo jedna grana ima prošireni opći kolektivni ugovor ovaj ne opći nego prošireni kolektivni ugovor ide usuprot ovoga što vi zapravo hoćete pokazati da je stimuliranje dogovora.

Hvala kolega Vidović, svakako poštivam vaše mišljenje pošto se vi već godinama bavite radnim odnosima i tržištem rada i vjerujem da će i o kolektivnom pregovaranju i o svim ovim dodacima koje spominjete na plaću će se više moći razgovarati i u, kada se bude donosio novi Zakon o radu koji je u pripremi i vjerujem da je ovo sad zato i govorim danas o kolektivnom pregovaranju ne bi li se možda potaklo, možda nas netko čuje iz drugih, pa da se i drugi sektori poput građevinarstva odluče na malo intenzivnije kolektivno pregovaranje. Da se okupi što veći broj poslodavaca i odnosno poslovnih subjekata koji će sudjelovati u kolektivnom pregovaranju jer svakako što ih je više da efekt može biti samo bolji.

Mogu nastaviti jel, evo tako nisam planirala, evo ispričavam se sad svima malo imam problema sa glasom i sa nosom ali takvo je doba godine, molim … [[Upadica: Ne razumije se.]] ne čujem, slabo i čujem. Minimalna plaća jedan je od najvažnijih instrumenata socijalne i ekonomske politike u državi. U RH pitanje minimalne plaće nije prepušteno tržištu isto kao i u većini europskih država. Minimalna plaća predstavlja najnižu društveno prihvatljivu cijenu rada za puno radno vrijeme i jedan je od elemenata u borbi protiv siromaštva što je još uvijek daleko od pristojnog života, toga smo svjesni i upravo ova vlada kao i prethodna vlada je pokazala da im je podizanje minimalne plaće i životnog standarda iz godinu u godinu za sve veće iznose jedan od prioriteta. Ali kako smo mi već evo satima raspravljamo o ovoj temi, dosta smo i se i odmakli od osnovne teme pa imam osjećaj da ono što smo jutros čuli od našeg predlagatelja da smo već pomalo i zaboravili na što se ovaj prijedlog zakona odnosi. Znači, pa ću naglasiti neke osnovne stvari koje se tiču baš ovog zakona. To je proširenje definicije minimalne plaće i uvođenje nadzora nad proširenim kolektivnim ugovorima čime je sukladno Zakonu o radu omogućeno nadležnoj inspekciji provođenje nadzora i to u dijelu prava radnika na isplatu tako ugovorene minimalne plaće koja je povoljnija od one zakonske. Zatim obavezno ugovaranja minimalne plaće u bruto iznosu. Ugovaranje visine neto plaće u dosad je bilo dozvoljeno odnosno ničim nije bilo zabranjeno što nije bilo povoljno za radnike naročito u slučajevima kada se provode reforme poreznog sustava pa se na taj način radnici sa manjim plaćama koje su ugovorene odnosno koje su ugovorene u neto iznosu uopće ni ne osjećaju taj benefit. Zatim izuzimanje iz iznosa minimalne plaće i povećanje plaće zbog otežanih uvjeta rada čime se iz minimalne plaće na neki način izuzimaju sva povećanja plaće koja su predviđena Zakonom o radu. Budući da nije izričito bilo do sada navedeno povećanje s ove osnove nije, povećanje s ove osnove nije bio dio minimalne plaće, pojedini poslodavci su zloupotrebljavali ove odredbe pa su sada regulirane. Ono čega smo se danas malo spominjali bila je i zabrana odricanja od isplate minimalne plaće jer donošenjem predmetnog zakona minimalna plaća postaje pravo kojeg se radnik ne može odreći. Što je dobro jer su onemogućene zloupotrebe na način da bi radnik kao slabija strana pristajao da mu poslodavac isplati manje od zakonskog minimuma, a od sada će za taj sporazum postojati i prekršajna odredba. Zatim tu je i osnaživanje suradnje inspekcijskih tijela dodatnim naglašavanjem suradnje inspekcijskih tijela inspekcije nadležne za rad i porezne uprave koji su dužni surađivati u provođenju inspekcijskih nadzora. Proširenje prekršajne odgovornosti poslodavca i odgovorne osobe čime se na neki način propisivanje novčanih kazni preventivno djeluje na poslodavce kako bi ispunjavali svoje obveze prema radniku. Temeljem zakona o minimalnoj plaći Vlada RH za svaku kalendarsku godinu donosi uredbu o visini minimalne plaće te se odluka za slijedeću kalendarsku godinu mora donijeti do 31. listopada tekuće godine. U skladu s navedenim zakonom minimalna plaća se ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu, a povećava se nakon održanih konzultacija sa socijalnim partnerima, dakle sa predstavnicima radnika i predstavnicima poslodavaca kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljili interesi jednih i drugih. U Klubu HDZ-a sa zadovoljstvom i odobravanjem smo primili vijest da je Vlada RH danas donijela uredbu u kojoj visina minimalne plaće za 2022. godinu iznosi 3.750 kuna što je za 350 kuna više nego prošle godine.

Zahvaljujem predsjedavajući. Dobro je primijetila kolegica ovdje smo više pričali i kolege više smo pričali o uredbi vlade nego o samom zakonu jer možda s onim nekim izmjenama koje su u zakonu i nemamo nekih primjedbi, ali imamo primjedbi odnosno polemiziramo o tome treba li nam sustav u kojem dakle država definira iznos minimalne plaće. Ovdje ću na početku reći evo nema kolegice, malo prije je govorila o tome kako danas ima puno poduzetnika koji voze velike Mercedese, a isplaćuju minimalac, minimalne plaće možda ostatak plaće na crno jel, dakle kako zapravo eksploatiraju radnike, a oni uživaju u Mercedesima. Ja ne bi volila da s ove, s ove da tako kažem pozornice ode zapravo jedna klasična priča koja se širi, koja na neki način poduzetnike prikazuje kao nekakve kriminalce. Ono riječ poduzetnik u Hrvatskoj je možda jednako omražena kao i političar, a zapravo stvarnost je sasvim druga. Oni poduzetnici koji se ponašaju na taj način zaista trebaju biti kažnjeni, a na kraju ih kažnjava i tržište jer nema ja mislim veće i sreće i za poduzetnika kad ima zadovoljnog radnika. Dakle, kakva je Hrvatska danas? Kao što sam rekla ranije u uvodu Hrvatska ima petu najmanju minimalnu plaću u EU, iza nas su Bugarska, Latvija, Rumunjska i Mađarska. Kupovna moć građana jel netko je o tome diskutirao Hrvatske je za trećinu niža od prosjeka EU unatoč tome što su i razine cijena u 2020. godini bile za 35% niže od prosjeka u EU. Dakle, netko bi očekivao da je onda kupovna moć veća, ali nije. Zemlje EU koje nemaju zakonski regulirane minimalnu plaću Austrija, Danska, Finska i Švedska, dakle kad govorimo o nekima od njih posebno o skandinavskim zemljama govorimo o ekonomijama koje su odnosno o socijalnim državama, gotovo se govori da imaju socijalistička obilježja, a zapravo je potpuno suprotno. To su dakle tržišta, razvijena tržišta, razvijene tržišne ekonomije u kojima je vrlo oštro tržišno natjecanje ali je i strogo regulirano što znači da nema kumova, nema rođaka, nema mojih tvojih investitora, dakle nema tolike razine korupcije. Evo ovdje ću sad ako ćemo uspoređivati Dansku i Hrvatsku, Danska je po rangu u svijetu na ljestvici Doing Business 3, Hrvatska je 58, rang percepcije korupcije u Danskoj je 1, u Hrvatskoj je 60. Vladavina prava postotak od maksimalne vrijednosti u Danskoj je 98, u Hrvatskoj je 63. Dakle, govorili smo o tome je li što ako imamo, dalje dakle što ako imamo ljude koji pristaju na isplatu plaće koja je manja od ovog zakonskog minimuma, što ako imamo industrije koje ne mogu isplatiti tu minimalnu plaću, hoćemo li se riješiti tih industrija, zatvoriti neko. Nađu se nekad komentari koji kažu ako ta industrija ne može isplatiti plaću koja je na granici siromaštva ta industrija nije ni zaslužila da postoji. Zaboravljamo je li da radnike u takvoj industriji praktički onda osuđujemo na nezaposlenost što dovodi do onoga je li ako zapravo dirigiramo visinu minimalne plaće, inzistiramo je li na povećanju da na kraju to dovede i do problema odnosno nezaposlenosti. Najbolji način podizanja općenito svih plaća je dakle podizanje produktivnosti rada jer plaće zaista stvaraju u proizvodnji ne mogu se stvoriti nekim dekretom vlade. A najbolja zaštita radnih mjesta dakle nije državni ili bilo koji politički dekret već visoka potražnja za radnim mjestima. Dakle, poslodavci trebaju povećavati plaće ne zato što je to nečija odluka i netko im je to naredio nego zbog toga jer u tome vide benefit za sebe.

Sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a završno govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

U Hrvatskoj radnička, radnici doslovno su svedeni da ne postoje u biti. Danas imamo problem i broja zaposlenih ali imamo i problem ljudi koji traže i potražuju određene ljude, radnike koji bi trebali raditi poslove. Znači mi, ja evo dolazim iz Dalmacije samo gledam, gledam brodogradnju Brodotrogir, škverove ostale i Split, oni su omalovaženi i taj potencijal koji smo imali brodogradnju u Dalmaciji, Istri, Rijeci u svim našim krajevima je omalovažen. Malo prije sam spominjao trgovkinje i licemjerstvo čak sa strane žena u saboru koje su svoju ženstvenost čak u određenom trenutku spremne da bi se znači sakrili iza iskaznice ili iza predsjednika stranke. Ja osobno moram govoriti kad govorimo o minimalnoj plaći da sam uvidio kao gradonačelnik kad preuzeo grad Sinj, znači gradsku službu tako i u državnim službama jednostavno to su u gradskoj službi većina, ima dobrih kvalitetnih ljudi koji bi tribali imati 10 puta veću plaću. Znači rade, marljivi su.

Ode on na godišnji, to nikakav problem.

Ali je činjenica da je nepošteno prema ljudima koji teško zarađuju svoju plaću u privatnom sektoru, takav odnos ljudi unutar sustava jer sustav takve ljude nagrađuje koji bojkotiraju.

A prima plaću. E to je pitanje, to je pitanje.

Ja sam vas lijepo molio da ne govorite izvan teme, ne slušate me.

Ne možete, naravno da ne možete.

Sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govoriti poštovana zastupnica Sabina Glasovac.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Kao što smo već i rekli u uvodnom izlaganju, odnosno naš predsjednik kluba podržavanje ili ne podržavanje ovoga zakona ovisit će o prihvaćanju, odnosno ne prihvaćanju amandmana koje ćemo uputiti na vaš prijedlog. Ono što je pozitivno u cijeloj ovoj priči oko ovoga zakona, a to je da je Vlada odredbu o ugovaranju minimalne plaće u bruto iznosu odlučila ugraditi u ovaj zakon kako bi radnici sa minimalnim plaćama imali koristi od eventualnih sljedećih poreznih rasterećenja. Međutim, žalosti nas činjenica da niste uvažili gotovo ništa od primjedbi koje su se već iskristalizirale i na resornom odboru i ovdje na plenarnoj sjednici kada se govorilo o zakonu u prvom čitanju. Pa je tako kroz ovaj prijedlog i dalje, ove izmjene zakona idu za tim da se dodaci na plaću na primjer zbog otežanih uvjeta rada ili zbog rada nedjeljom izuzmu iz minimalne plaće, odnosno da se na temelju kolektivnog ugovora računaju na minimalnu plaću. I to je u redu. Međutim, postavlja se pitanje zašto se ne izuzimaju svi dodaci? Zbog čega recimo smjenski ili minuli rad jednako tako nisu tretirani kao i dodaci koji se definiraju kolektivnim ugovorima kao što su otežani uvjeti rada ili rada nedjeljom. Ono što je drugo problematično je sljedeće: Ovo kad govorimo o isključenje ova konkretno dva dodatka otežani uvjeti rada i rad nedjeljom tu se radi o povećanju minimalne plaće za one radnike koji imaju sa poslodavcima, koji imaju kolektivni ugovor i koji zadovoljavaju prirodom posla navedene uvjete. Međutim, što ćemo sa 49% radnika koji nisu pokriveni kolektivnim ugovorima? Za njih de facto znači da njima dodatak za rad nedjeljom ili u otežanim uvjetima može biti jednu lipu i da je to zakonito i da u tome nema ništa protuzakonito uz napomenu da se ovdje mahom radi o radnicima u sektorima prerađivačke industrije. Znači to su tekstil, odjeća, namještaj, trgovina na malo, 200 000 zaposlenika, radnika, zaštita u istražnim djelatnostima, u osobnim, uslužnim djelatnostima i dobrim dijelom se radi o sektorima posebno kad govorimo o 200 000 radnika u trgovini na malo gdje se većinom radi o ženama u strukturi zaposlenosti i niže kvalificiranoj radnoj snazi. Znači za njih u ovom dijelu zakona ne postoji ravnopravni položaj kao za druge radnike i to je jedan od razloga koji naprosto smatramo da je čak i on sam dovoljan da u potpunosti ne podržimo ovaj prijedlog.

Međutim, ako uzmemo u obzir činjenicu da je to povećanje od 10% u odnosu na 1. siječanj a da su cijene odnosno inflacija je već dovela do takvih poskupljenja gdje su neke namirnice već debelo premašilo to povećanje minimalne plaće od 10% kao što je plin 12,2%, gorivo 19%, ulja masti 17,4%, povrće, šećer, stanovanje. Znači dolazimo u ozbiljnu opasnost da zapravo ovo povećanje minimalne plaće pojede inflacija, odnosno da ga radnici uopće ne osjete jer već i onako imaju povećane troškove. Žao nam je što se minimalna plaća ni u ovom zakonu, ni u Hrvatskoj uopće u javnom prostoru ne počinje definirati kao ono što bi trebala, a to je dostojanstvena plaća. Jer dok god minimalnu plaću ne shvaćamo kao plaću koja je dovoljna za dostojanstven život radnika i njegove obitelji bojim se da sam institut minimalne plaće kao takve postaje jedna administrativna začkuljica u kojoj se ova ili ona Vlada može hvaliti time da će povećati do kraja svog mandata kao što je rekla Plenkovićeva povećat će minimalnu plaću, udio 50% prosječne plaće do kraja mandata. Ali to je opet i prosječna plaća u Hrvatskoj nije dovoljna za dostojanstven život i time nećemo napraviti zapravo puno. Nemam više vremena, ali mislim da sam uspjela zapravo vam predočiti bit i razloge zbog kojih ukoliko naši amandmani neće biti prihvaćeni ne možemo podržati ovaj prijedlog zakona.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege malo ću se osvrnuti zaključno na ono što su bile rasprave vezano za ovu točku dnevnog reda jer imamo si, imamo si što reći, a držeći se ipak teme iako kažem licitira se i brojkama oko tome koja bi trebala biti minimalna plaća pa je bilo riječi o tome da je to danas sa ovom uredbom vlade od 500 EUR-a. Više puta sam za ovom govornicom rekao jednu stvar, a izračunao sam to pred davnih 6 godina ako ne i više da, dakle prije 6 godina adekvatni minimalac u Hrvatskoj je trebao biti 600, 600 EUR-a. Falimo za 100 EUR-a koji je u nekom projektu do konca ovoga mandata, ne. Stvar je jednostavna ako gledamo isključivo matematički rekoh, spomenuo sam neke države nemaju zakon o, odnosno da nemaju reguliran minimalac. Imaju reguliran minimalac, ali nije reguliran Zakonom o minimalnoj plaći. Treba pogledati npr. materijale sa screening-a koji je rađen vezano za europsku dostojnu, decentnu ili kako god hoćemo reći plaću, onda ćemo vidjet da svaka država to ima regulirano ali na različite načine i da to postoji. I sada kad to uzmete u obzir te minimalce, pretočimo ih, pretočimo ih u kupovnu moć koja je sad nažalost i smanjena zbog inflacije i sami se napravite računicu, ja vam ju neću niti nametat niti ću vam je sugerirat. I uzevši u obzir da je teška odluka otići raditi u tuđinu, da imaš obitelj koja ti je ovdje i da prijevoz odnosno putovanje od radnog mjesta u inozemstvu ili nazad da li je to vikendom ili jednom mjesečno i to se da kvantificirati i izračunat šta to znači u Istarskoj, šta znači u Primorsko-goranskoj, šta znači o Međimurskoj županiji ovisno o tome da li ideš raditi u Austriju, Sloveniju ili negdje drugdje. Sve se to da kvantificirati, ja vam kažem da smo u minusu za 100 EUR-a ako ćemo govorit o iznosima. I da, drago mi i činjenica je da vlada zbilja poštuje socijalne partnere, ali moje pitanje je koliko socijalni partneri poštuju vladu, samo sam obrnuo pilu naopako. Jer kao što sam rekao u svom uvodnoj raspravi u ime kluba, mi ovdje nemamo gotovo rješenje. Mi ovdje imamo tripartitni dio, tripartitni dio, zašto, jer vlada razgovara s jednima, s drugima pa onda, pa onda ovaj i sa sindikatima i s poslodavcima umjesto da jednostavno kaže dajte se vi dogovorite jer mi trebamo gotovo rješenje. Ali onog trenutka kada vi ne donesete gotovo rješenje, onda ste malo nadrajsali. A sad ću vam reći zašto. Van radnika kome je u interesu da plaće budu što veće, veća plaća veći doprinosi za mirovinsko i za zdravstveno državi. Čemu da onda vlada uskraćuje sebi veći prihode za ono što jest osnovni posao ove države, a u biti i nije. Jer kad smo govorili o doprinosima govorilo se, a doprinosi na plaću i iz plaće su u biti radnički novac. Da li radnici upravljaju mirovinskim fondovima? I ne baš, imaju jednog člana upravnog vijeća odnosno nadzornog odbora, i ne baš. S time da mirovinski fondovi su u gubitku, ali ja sam izvadio i već sam govorio o računici koliko PGŽ viška novca od doprinosa za zdravstveno osiguranje ostavlja u državnu blagajnu. Da li mi upravljamo zdravstvenim sustavom, ne, a po reformi koja ide bit će još više centralizirana. Proširenje kolektivnih ugovora, teška muka. I iskreno ja ne vidim hrvatskog poslodavca kao nekog buđu koji se vodi u uvoznom polovnom Mercedesu, apsolutno ne. Ovdje je igra puno veća, puno jača. Ovdje je pitanje investicijskih fondova, ovdje je pitanje dioničkih društava, a ne ljudi koji se pompozno voze u nekim Mercedesima. Tu je priča jako ozbiljna jer ovdje je riječ o krupnom kapitalu koji iskorištava ove naše slabosti o kojima danas govorimo jer svoga radnika u svoj zemlji plaća malo drugačije, plaća malo drugačije [[Upadica: Hvala.]] Ovdje zna da može iskoristiti i samo [[Upadica: Hvala lijepa.]] za kraj ako mi dopustite

Pretpostavljam da ćete mi dati opomenu, ali ja mislim da je gospodin Fabijanić povrijedio Članak 238. Naime, gospodine Fabijanić kažete da ste vi već davno tvrdili kako bi minimalna plaća trebala iznositi 600 EUR-a, a ja ću vas podsjetiti s obzirom da u fonogramu prvog čitanja kada ste govorili u ime kluba rekli ste da očekujete da vlada podigne minimalnu plaću za 300 kuna, dakle na 3.700 što je daleko od 600 EUR-a pa je to u neskladu s onim što ste sada rekli.

Poštovani zastupniče Bačić vi znate sami da ovaj to nije bila povreda Poslovnika jer šta god bilo tko govori danas ili sutra nije povreda Poslovnika ako iznosi različite činjenice, pa dobijate opomenu. Ovaj u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka završno će govorit sad poštovana zastupnica Sandra Benčić.

Zahvaljujem se. Dakle, Klub zeleno-lijevog bloka podnio je amandmane na ovakve prijedloge izmjene i dopune Zakona o minimalnoj plaći iz razloga što smatramo da se ovim izmjenama i dopunama nije uspjelo ono što bi po nama trebao biti cilj, a to je minimalna plaća zaista minimalna zagarantirana plaća. Konkretno, dakle, ono u kojem smjeru su išli naši amandmani je da se zapravo ne može omogućiti ovim Zakonom da se, bilo Kolektivnim ugovorom ili bilo na koji drugi način, minimalna plaća može umanjiti. Isto tako, mada je ovdje napravljan značajan iskorak u smislu šta ne ulazi u minimalnu plaću, u smislu dodataka mi smo dodali da se osim ovdje navedenih dodataka uključe i svi ostali dodaci na plaću. Dakle, da je minimalna plaća zaista onaj goli zagarantirani dio za puno radno vrijeme i da se ne može ni na koji način umanjivati. Ono što je zapravo negdje naš politički cilj, a to je da se definiraju i kriteriji za izračun minimalne plaće u smislu da sama, da se samom Uredbom Vlade ne definira samo iznos nego da iza toga stoje vrlo jasno pripisani kriteriji. Ovdje se propustilo propisati te kriterije, točno koji su ti kriteriji i propisalo se i ono što se propustilo u ovim raspravama je da imamo konsenzus oko toga šta nam je cilj u sljedećih nekoliko godina. Nama je cilj politički, da minimalna plaća se veže uz postotak prosječne plaće i da ona iznosi minimalno 60% prosječne plaće. Dakle, tek kada će minimalna plaća iznositi 60% prosječne možemo govoriti da smo počeli, započeli put prema tome da radnike vadimo iz pozicije working poor, odnosno onih koji rade, a siromašni su. Jer to je naš ključni problem. Naš ključni problem nije ovih 51 tisuća samo koji rade za minimalac, nama je problem što naš najveći dio stanovništva, radnog, radi za plaće koje su manje od prosječne. I da zapravo kada imate četveročlanu obitelj i kada imate prihode kao što prosječna kućanstva imaju, evo gledala sam baš, u 2019. 93 i nešto kuna, da vi zapravo vrlo često, posebno obitelji s većim brojem djece jeste izloženi siromaštvu, mada radite, mada radite. Da je tome tako, pokazuje mi struktura potrošnje kućanstava gdje vam se vidi da najveći dio troškova kućanstava iznad 20% ide na hranu. Nakon toga ide na troškove stanovanja i na troškove režija. Ono što vrlo često znaju tu liberali govoriti da ljudi troše na komunikacije, vam je na predzadnjem mjestu. Manje od 5% Tako da, kada pogledamo strukturu potrošnje prosječnih hrvatskih kućanstava vidimo da su ta kućanstva siromašna i to vidimo po tome na što najviše novaca odlazi. Željela sam reći da zapravo je mehanizam minimalne plaće samo jedan, samo jedan mehanizam u nizu koje bi trebali imati da bi se ova situacija promijenila, a prvi i osnovni bi zapravo trebala biti ekonomska politika koja kreće mijenjati strukturu hrvatskog gospodarstva. Naš problem je u tome da naša struktura gospodarskih subjekata takva da je više od 90% subjekata jesu mikro i mali poduzetnici. Koji su i sami radnici, koji su i sami radnici, oni su i sami radnici u tim poduzećima i koji su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu jer su nezaštićeni od globalne konkurencije, a na nju su vrlo često naravno prisiljeni i njoj izloženi. Druga stvar je da za ovih 51 tisuću mi moramo vidjeti u kojim industrijama, kojim industrijama se najviše isplaćuju minimalne plaće, odnosno gdje su prihodi toliko niski. To su najčešće tekstilna, kožarska, obućarska industrija. Znamo da one ovise o lon poslovima, pa ajmo onda reći i jasno to isplanirati da ćemo dio sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, manje iz njega, ali barem iz VFO-a, odnosno nove financijske perspektive, usmjeriti upravo na modernizaciju, novu tehnologiju, podizanje zapravo konkurentnosti tih poduzeća da bi zapravo smanjili potrebu za radnom snagom koja je spremna raditi za minimalnu plaću, odnosno da bi radnici mogli, da bi poslodavci mogli isplaćivati veću. Jer zbilja je pitanje

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Ivan Vidiš. Izvolite.

Uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora, zahvaljujem na pažnji i konstruktivnoj raspravi. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći rezultat je intenzivnog rada u kojem su sudjelovali predstavnici nadležnih resornih tijela, kao i predstavnici socijalnih partnera. Budući da se radi o socijalno osjetljivom institutu sve novine bile su predmet kompromisnih dogovora, kako bi se postigla optimalna zaštita radnika. Vlada je posljednjih nekoliko godina posebnu pozornost posvetila upravo kretanju minimalne plaće. Ako se osvrnemo na kretanje minimalne plaće od 2016. godine nadalje, ne radi se samo o nominalnom rastu minimalne plaće, već o porastu udjela bruto minimalne plaće u prosječnoj plaći. Uzevši u obzir novi iznos od 4.687 kuna bruto, odnosno 3.750 kuna neto udio minimalne plaće u bruto plaći za mandata ove Vlade od početnih 38% koliko je iznosio 2016. godine, dosegao je 49,21% prosječne bruto plaće za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. godine s tendencijom daljnjeg rasta radi dostizanja pretpostavljenog cilja od 50% prosječne bruto plaće.

Prepoznavajući važnost socijalnog dijaloga, posebno smo zadovoljni što je ovakav prijedlog rezultat konstruktivnog zajedničkog rada i dogovora s našim socijalnim partnerima. Želimo još jednom istaknuti da će rješenja predložena u ovom zakonu unaprijediti sustav minimalne plaće u RH, dodatno zaštiti radnike te će slijedom pojedinih odredbi potaknuti kolektivno pregovaranje kao jedno od najviših vrednota radno pravnog sustava.